Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, poštovana gospođo Bogosavljević Bošković, već svi ovde znaju da smo mi narodni poslanici Nove stranke podneli amandman na član 7. i taj amandman nije jedan od ona četiri prihvaćena amandmana. Meni je žao zbog toga što ovaj amandman nije prihvaćen, jer je ovaj amandman bio neophodan, budući da se članom 7. kojim se menja član 64a postojećeg zakona, tim članom se definiše karakter ovog Predloga zakona, odnosno ovog zakonodavnog projekta. Ja sam zaista sa strašnom pažnjom slušao raspravu i u načelu kada je bilo i sada po amandmanima. Primetio sam da se gospođa Bogosavljević Bošković, dakle vi, gospođo Bogosavljević Bošković, pre svega vraćate na jedan argument ovde tokom rasprave, a to je argument koji se tiče namere. Vi kažete – naša namera je dobra, mi hoćemo nešto dobro. Ja onda razumem ovako – znači, vi kao ključni argument za sadržinu i ovog člana 7. kojim se menja član 64a, vi utemeljujete princip etike namera. Ja sada ovako razmišljam. Recimo da smo saglasni oko toga, recimo da ja razumem i da prihvatam da je vaša namera najbolja moguća i na tom mestu, gospođo Bogosavljević Bošković, mi kroz naš amandman na član 7. unosimo jedan novi argument i jedan novi princip. Vi ste uveli princip etike namera, a mi unosimo jedan novi princip. To je princip etike odgovornosti. Taj princip kao ključno pitanje u sebi sadrži sledeće pitanje – a šta će da budu posledice sadržine ovog člana ovog Predloga zakona? Recimo, da prihvatimo da je vaša namera najbolja, ja sam saglasan, vi takođe to mislite, a ja idem dalje, pa se pitam – a šta će biti posledice onoga što je, recimo, jedna dobra namera, kada hoćemo da tumačimo sadržinu ovog člana zakona? Poštovana gospođo Bogosavljević Bošković, ja mislim, konsultovao sam se malo i ja, razgovarao sa ljudima koji su zainteresovani za ovu temu, ja mislim da će posledice da budu sledeće, i to da kažem štetne. Jedna posledica biće – povoljniji uslovi za korupciju, ja ću sada da pokažem na koji način. Druga posledica, gospođo Bogosavljević Bošković, biće favorizovanje netržišnih rešenja. Pazite, kada ove dve posledice, ako sada zaista prihvatimo da je to tako, dakle, povoljniji uslovi za korupciju i favorizovanje netržišnih rešenja, kada sakupimo ove dve posledice, ako čitamo pažljivo sadržinu ovog člana Predloga zakona, onda je kao narodni poslanik ovde i građani naše Republike mogu da zaključim da usmerenje Vlade nije reformsko, jer reformsko bi bilo kada bismo mi u članove zakona nekog zakonodavnog projekta stavljali sadržinu koja će stvarati povoljnije uslove za antikorupcijsko usmerenje ili kada bi ta sadržina bila tržišno usmerenaa. Ovde član 7, ja u njemu pronalazim ove dve posledice – povoljniji uslovi za korupciju i favorizovanje netržišnih rešenja. Evo primer, komisija koju obrazuje ministar ili ministarka daje saglasnost na investicioni plan pravnog lica koje ima pravo prvenstva zakupa. Pa, šta je ovo, poštovana gospodo, nego gola arbitrarnost? Gola arbitrarnost udaljava od tržišnih rešenja. Mi sada hoćemo kao formalno da se usmerimo ka nekim tržišnim rešenjima. Ja mislim, gospođo Bogosavljević Bošković, da smo mi narodni poslanici Nove stranke stekli, i to ja mislim veoma zasluženo, status objektivnih tumača predloga zakona, odnosno zakonodavnih projekata. Hoću da vas podsetim ovde da smo kada ste prošli put gostovali u našoj Narodnoj skupštini da branite Predlog zakona o jakim alkoholnim pićima, mi vrlo precizno rekli da je to jedan dobar Predlog zakona, podneli amandmane. Neki amandmani su prihvaćeni i mi smo odlučili da pošaljemo jednu poruku da za takav zakonodavni projekat treba da se glasa. Verujem da takav status, koji smo zaslužili ovde delovanjem u Narodnoj skupštini, treba danas da vam posluži kao neka dodatna vrsta, hajde da kažem, opomene, da se možda još jednom zamislimo oko ovog rešenja koje stoji u članu 7, budući da je član 7. očigledno najproblematičniji član kada se tiče velikog broja zainteresovanih aktera za sadržinu ovog Predloga zakona, poštovana gospodo i poštovana gospođo Bogosavljević Bošković. Hvala. Zahvaljujem. Poštovani narodni poslaniče, želim da kažem da apsolutno nije istina da ovaj član stvara osnovu za protivzakonite ili koruptivne radnje, kako vi to kažete, iz prostog razloga što ovaj član podrazumeva i ostvarivanje prava prvenstva i ostvarivanje prava prečeg. U članu su jasno definisani uslovi, načini i postupci za ostvarivanje, hajde da krenemo od prava prvenstva. Dakle, apsolutno nije tačno da će se ovo pravo sticati po osnovu netransparentnih postupaka. Da sam sigurna da je to tako, evo, to ću ilustrovati. Dakle, za ostvarivanje prava prvenstva polazna osnova je godišnji program. Godišnji program izrađuje lokalna samouprava. Ona dobija zadatak da u godišnji program uključi svo državno zemljište koje se nalazi na teritoriji njene katastarske opštine. Lokalna samouprava potom od raspoloživog zemljišta izdvaja deo do 30% koji će biti ponuđen za pravo prvenstva. Već je to transparentno, jer taj dokument se oglašava u glasilu lokalne samouprave, ali u sredstvima javnog informisanja. Potom se izdvaja deo zemljišta koje mogu ostvariti zakupci po osnovu prava prečeg. To su zakupci koji imaju izgrađene kanale za navodnjavanje, neke poljoprivredne objekte, koji imaju višegodišnje voćnjake, vinograde koji su u rodu itd. Dakle, ovaj deo koji se odnosi na pravo prvenstva, daje se kao mogućnost. Ukoliko se jave zainteresovani investitori, taj deo će biti i realizovan. Za slučaj da nemamo zainteresovanih investitora, ili da njihovi programi i planovi ne odgovaraju našoj zamisli, odnosno zamisli komisije koja procenjuje i investicioni plan, procenjuje i nova radna mesta i visinu ulaganja, taj deo odlazi u onaj deo koji je namenjen za javno nadmetanje. Nastaviću dalje, pošto je kratko vreme. Zahvaljujem. Gospodine potpredsedniče, koristim vreme ovlašćenog predstavnika poslaničke grupe. Ovo stvarno jeste član koji je izazvao najviše polemike. Meni je žao što kolege nisu bile da čuju poljoprivrednike koji su nam u petak bili pred vratima i oni su upravo to i rekli. Zaista, gospođo Bogosavljević Bošković, postoje opštine u Vojvodini koje su okružene državnim poljoprivrednim zemljištem. Ti ljudi u tim opštinama, kada vi nekome date na 30 godina zakup državnog poljoprivrednog zemljišta, neće imati čemu da se nadaju. Jedan od ljudi koji je tamo govorio je rekao da će njihova deca rasti sa tim da će postati nadničari na poljoprivrednom zemljištu koje je u zakupu drže vaši poslovni partneri, a kojima ste vi dali na osnovu nekog sastanka u Ministarstvu i na osnovu vaše procene da je njihov investicioni plan dobar. To je prosto nepravda koja njih pogađa i koja njih boli i o tome se radi. Ne smeta nikome da se u zemlju ulaže itd. Njima smeta što se isključivo pravnim licima, isključivo na osnovu biznis plana, isključivo na osnovu vaše procene na 30 godina, što je životni vek poljoprivrednika, daje 30% zemljišta u jednoj opštini. Prvo, zbog čega to mora biti samo pravno lice, zbog čega to ne može da bude neko ko želi to da uradi? Ako se radi o garanciji, pa valjda može neko i svojom imovinom da garantuje. Ja, kao poljoprivrednik, želim da ulažem, smatram da imam dobar investicioni plan, zbog čega ja ne bih mogla svojim imovinom da garantujem za svoju investiciju? Kakav je to način da se uopšte dovode u neravnopravan položaj pravna i fizička lica? Zbog čega je to pravo garantovano samo pravnim licima. Mi smatramo da je ovaj član ovog zakona, ne samo osnov za korupciju, jer zaista vaše Ministarstvo i nekakve vaše komisije daju apsolutnu proizvoljnost u tome kome će dodeliti zemlju, a nakon toga lokalnim samoupravama 30 dana da odluče o davanju desetina hiljada hektara u zakup, što lokalne samouprave ne mogu da rade u 30 dana, nego i zbog toga što vi ovim članom imate nameru da državnom svojinom raspolažete i da to raspolaganje državnom svojinom bude uređenom nekakvim podzakonskim aktima, a ne zakonom. Zbog čega u zakonu ne postoji pod kojim uslovima će se tim ljudima davati zemlja u zakup? Zbog čega u zakonu ne stoji ko će biti ta komisija? Na osnovu kojih kriterijuma će odlučivati? Kako će se određivati cene po kojima će ti ljudi dobijati? Zbog čega se u krajnjem, ako toliko brinete o poljoprivrednicima, ne ponudi prvo poljoprivrednicima, pa onda zemlja koja ostane, vi kažete da je to super zemlja, ta koja će ostati nakon restitucije, nakon prava prvenstva zakupa, pa hajde onda ponudite tim svojim poslovnim partnerima tu zemlju koja ostane, a ne poljoprivrednicima da nudite tu zemlju koja ostane? Nije lepo dezavuisati stvari i nekome pridikovati da ima neke krajnje namere i da ima tamo neke poslovne partnere. To je pod jedan. Fizička lica su i do sada mogli da budu investitori, ali mi, ja sam u uvodnom izlaganju istakla, u 109 opština Srbije nemamo nikakvu investiciju, tako da po tom osnovu nijedan poljoprivrednik, niti poljoprivredno gazdinstvo ne može da ostvari pravo prečeg. Što se tiče ovog dela koji se odnosi na pravo prvenstva predviđeno ovim zakonom, nije tačno da je ne transparentno. Sve će biti transparentno i ovaj zakon prosto utvrđuje uslove, načine i postupak. Ovaj zakon kaže da će Vlada uredbom detaljno konkretizovati one uslove koji su predviđeni zakonom. Dakle, pravo prvenstva može ostvariti pravno lice upisano u registar poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu koje dostavi investicioni plan. Na investicioni plan saglasnost daje komisija. Komisiju obrazuje Ministarstvo poljoprivrede. U sastav komisije ulaze predstavnici Vlade, ministarstva privrede, finansija i poljoprivrede, predstavnici lokalne samouprave na čijoj teritoriji će se realizovati investicija, predstavnici naučnih i stručnih institucija. Sastav komisije će biti objavljen u Službenom glasniku koje je zvanično glasilo sa sastavom, mandatom i nadležnošću komisije. Dakle, jedan od uslova je da se može ukupno izdati do 30% raspoloživog poljoprivrednog zemljišta, a odluku donosi jedinica lokalne samouprave. Isto lice ne može ostvariti pravo prvenstva, pravo prečeg itd, itd. Sve su to uslovi i načini koji su propisani zakonom. Uredbom će se samo detaljnije razraditi sve ovo. Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević. Zahvaljujem. Dame i gospodo narodni poslanici, ovim članom je regulisano pravo prečeg zakupa koji sada po povoljnijim uslovima imaju naši stočari. Cilj nam je da po jedinici površine napravimo što veći prihod. Umesto ratarskih 1200 do 1500 evra, što je legitimno, za šta se koleginica zalagala, mi želimo kroz stočarstvo da pravimo 2.500 do 3.000 evra po jedinici površine. Zemljište nije vlasništvo onih koji ga obrađuju. Državno poljoprivredno zemljište je vlasništvo svih građana Republike Srbije, svih onih koji gledaju ovaj prenos i svih koji ne gledaju ovaj prenos. Mi koji ga obrađujemo smo podložni zahtevu građana da po toj jedinici površine, gde su vlasnici svi građani, a ne mi koji ga obrađujemo, oni od nas zahtevaju da pravimo što veći prihod po jedinici površine i da se usput bavimo i preradom. Pravo prečeg zakupa imaju stočari, voćari, povrtari, staklenici, plastenici itd. Pravo prvenstva je samo nadgradnja. Sa jedne strane, nadgradnja, a sa druge strane oročavanje poljoprivrednog zemljišta na 30 godina. Sada ću reći zašto je nadogradnja. Ako kao stočari napravimo 2.500 do 3.000 evra po hektaru, jer imamo kravu, krava se teli, ima tele, utovimo bika, mi imamo 3.000 evra godišnje, što znači dupli prihod. Pošto meso, mleko i jaja, voće i povrće neko mora da preradi, najmanje što možemo da ostvarimo je šest hiljada evra. To su porezi, doprinosi, plate zaposlenima, itd. Taj novac dolazi do penzionera, do javnog sektora. Taj novac utiče da se iz realnih izvora povećaju plate i penzije. Ja nemam ništa protiv ratara. Možda meni ovaj zakon ne odgovara kao rataru, ali ratari mogu da postanu stočari, a mogu i da se udruže. Zašto pravna lica? Zato što fizička lica ne mogu da zapošljavaju druge ljude. Veoma teško mogu da dobiju kredit iz Fonda za razvoj. Zajedno sa IPARD fondom stiču se uslovi da oni naprave akcionarsko društvo, zadrugu. Može da bude više pravnih licau jednoj lokalnoj samoupravi. Voleo bih da ovi zakupci, ratari budu i stočari, da naprave svoje zadruge, poljoprivredno-prerađivačke, da ono što proizvedu na njivi prerade u svom prerađivačkom kapacitetu, dopune svoje prihode, uposle svoje članove porodica i otuda pravo prvenstva na 30 godina za investicije koje garantuju zapošljavanje, a takav amandman je već usvojen. Zašto kažem da je to oročenje? Da su oni, a nisu, oročili na 30 godina u zakup ovo zemljište što su prodali za 50 miliona 300.000 hektara, a od čega je 100 hiljada zadružnog, a 200 hiljada državnog, jer to je u momentu prodaje pretvoreno u državno, mi bi na 30 godina danas imali zakupnina 1,8 milijardi evra i zemljište bi danas vredelo tri milijarde, a oni su ga prodali za 50 miliona, a za 15 godina bi vredelo šest milijardi, što bi bila trećina našeg duga i time bi mogli da servisiramo svoj dug. Znači, to je oročavanje, dobijate prihod koji ne može da bude manji od 200 evra po hektaru, jer to je prosečna cena za naše stočare, a sa druge strane, to zemljište uvećava vrednost protokom vremena. Da su oni to radili, a nisu, mi danas bili bogatiji za tri milijarde, a za 15 godina bi imali šest milijardi u zemljište. Ja ću da pročitam. Ugovorom sa vinarijom „Živković“ kaže „Zemljište iz člana 1. ovog ugovora daje se u zakup na period od 40 godina“ Do 2052. godine, bez ikakve komisije,bez ikakvog zapošljavanja, bez ikakvog investicionog plana, bez ikakvog programa, bez donje cene zakupa od 200 evra, zakupnina je bila 60 evra po hektaru. Oni koji su to nama uradili, oni koji su to uradili građanima Srbije danas imaju hrabrosti da ovde prigovaraju onima koji žele da isprave sve te anomalije. Takva politika, a izvinjavam se građanima, može da se opiše samo sa jednom rečenicom – što stražnjici godi, obrazu ne smeta. Hvala. Zahvaljujem.

Zahvaljujem. Ovo je upravo, kao što je već rečeno, najsporniji deo zakona. Naime, izdvajanjem 30% od ukupnog fonda državnog zemljišta koje je namenjeno isključivo pravnim licima iz kojeg su dakle isključeni oni koji su do sada to zemljište uzimali u zakup, bojim se da dolazimo u ozbiljan problem, što se tiče poljoprivrede u Republici Srbiji, naročito na teritoriji AP Vojvodine. Mi naime, imamo situaciju da na teritoriji AP Vojvodine imamo 450 hiljada hektara državnog zemljišta od kojih je nekih 137, gotovo 140 hiljada hektara zemljište niže klase, utrine i pašnjaci, koji ni do sada nisu bili interesantni našim poljoprivrednicima. Dakle, pola od ukupnog fonda oranica, a korisnici tog zemljišta do sada su 80% slučajeva bili registrovana poljoprivredna gazdinstva. Kroz postupak koji je, po mom mišljenju neustavan, u suprotnosti sa članom 87. Ustava, jer nisu detaljno precizirani uslovi, pod kojima se odobrava investicioni plan, mi ovde slušamo o tome da će to proizvesti to i to, ali u zakonu ne piše. U zakonu su preduslovi ko može da podnese investicioni plan, ali ne i kriterijumi kako će se nekom odobriti investicioni plan. Dakle, ne mogu fizička lica, ne mogu naši poljoprivrednici da zakupe to državno zemljište, a do sada su bili zakupci. Oni će faktički biti isključeni sa najboljeg dela državnog zemljišta na period od 30 godina, a to je radni vek, a za većinu onih koji se danas bave poljoprivredom to je životni vek. Znači, direktno pogađamo sigurno jednu, a verovatno i dve generacije koje će imati ozbiljne probleme sa svojom egzistencijom. Možemo da licitiramo sa brojem onih koji su ugroženi, možemo da kažemo da je to u ovoj godini šest hiljada, ali možemo da kažemo da je u 2012. godini bilo preko 10 hiljada porodičnih gazdinstva koja su zakupljivala državnu zemlju, koja sada ostaju bez glavnog izvora egzistencije. Zbog toga je ovo rešenje, pod jedan – neustavno, pod dva – sasvim sigurno loše za one koji su do sada bili korisnici zemljišta. Ja želim da verujem da to može da proizvede dobre efekte, ali ovako sasvim sigurno ne mogu da budem siguran u to. Zahvaljujem, gospodine Bogaroški.

Dame i gospodo narodni poslanici, ja bih se složio sa nekim ocenama koje smo ovde čuli od strane ljudi iz Ministarstva da produktivnost se upravo nalazila u velikim sistemima koji su, prevashodno 90-ih godina uništeni. Prethodni zakon nije bio dobar zato što, ako želite da se bavite semenskom proizvodnjom, ako želite da se bavite nekim višim stepenom obrade u poljoprivredi, to nije moguće ukoliko nemate organizovane sisteme poput nekadašnjih PIK-ova, koje smo imali u neko vreme, koje se danas često spominje. Konkretno kod mene u opštini Sremska Mitrovica, postojao je PIK Sirmijum, koji je bio jedan od većih poljoprivrednih kombinat. Znate za PIK Bečej, koji je platio veliku cenu prošlog Zakona o zemljištu, i mi smo se borili i protiv prošlog Zakona o poljoprivrednom zemljištu, jer smo smatrali da on neće doneti ništa dobro. Kada pričamo o dugoročnom zakupu možemo se složiti da veliki deo zemljišta treba da se daje u dugoročni zakup. Ono gde se ne možemo složiti je način na koji se do toga dolazi. Ono što je za nas najspornije to je, zbog čega se ne dopusti upravo onima koji zakupljuju to zemljište da sami naprave analizu, investicioni plan, pa neka na licitaciji izlicitiraju, koliko žele da plate za to zemljište, što bi bio potpuno transparentan način da dođemo, praktično do istog rezultata. Druga stvar, mi smatramo da postoje osnovi da, recimo, Ustavni sud sutra ospori ovaj zakon. Strani investitor kada dolazi u Srbiju jedna od prvih stvari koju će uraditi je pravni, finansijski i poreski „dju dilidžens“, proces, na osnovu koga su oni apsolutno sigurni da njihova investicija sutra neće biti u problemu iz nekih pravnih razloga. Ukoliko postoji i minimalna sumnja da Ustavni sud može da kaže – ne možete da dajete dobra od opšteg interesa u dugoročni zakup na bazi podzakonskih akata, kao što je predviđeno sada ovim zakonom, može da se desi da zakon padne pred Ustavnim sudom. U tom slučaju i sami investitori koji treba da dođu će se sigurno osećati nelagodno, odnosno povući će tu investiciju. Mislim da ima prostora da se ne isključuju fizička lica iz tog postupka, da budu i pravna i fizička, mi smo to predložili. Nema potrebe da bude samo jedno pravno lice, može da bude nekoliko investitora, i ne znam zbog čega se insistira na cifri od 30% Taj procenat je mogao biti mnogo manji, gde bi se onda našim poljoprivrednicima dala šansa da na duže vreme zakupe to zemljište. Tu pre svega mislim na domaće stočare i ljude koji su i do sada po važećem zakonu imali neko prvenstvo zakupa. To su sve stvari koje smo mi predvideli u našem amandmanu, i mislim da je bilo prostora da se naprave neki kompromisi.

Do 30% pravo prvenstva. Evo, ja sam i maločas odgovarala na primedbe vezano za ovaj član, sada da nastavim tamo gde sam stala. Da se osvrnem na pitanje ustavnosti. Mi smo konsultovali Ustav, članove Ustava 87, stavove 2. i 3, i malopre sam rekla da po ovom članu prirodna bogatstva su dobra od opšteg značaja u skladu sa zakonom. Takođe, predviđeno je da uslovi, način i postupak ostvarivanja prava prvenstva na poljoprivrednom zemljištu se određuju, opet zakonom. Malopre sam istakla koja su to osnovna pravila, osnovni način i postupci i rekla sam da će biti transparentnost obezbeđena kroz godišnji program, donesen na nivou lokalne samouprave, kroz komisiju koja će biti javna, koja će biti oglašena u „Službenom glasniku“, kroz uredbu koja je takođe, obavezujući zakonski akt, koji takođe podleže oceni ustavnosti, koja će takođe, biti objavljena u „Službenom glasniku“ Usput, budi rečno, sugestija od Skupštine AP jeste - javnost i više pravnih zakupaca. Mi smo javnost obezbedili i mi ne bežimo od javnosti, jer mi nemamo lične prijatelje, samo stvaramo ambijent da privučemo investitore. Pri tom, na investitore na mislimo na strane investitore, mislimo i na domaće investitore, mislimo i na ta fizička lica koja vi pominjete. Zašto se naši poljoprivrednici, pogotovo oni jači, koji su ekonomski jači, ne bi udružili, pa oni zakupili deo, 10%, 20% ili 30% na području neke lokalne samouprave. Mi hoćemo da i oni pokažu da su i oni spremni da uzmu kredite, da svoja sopstvena sredstva ulože i da od toga ima korist država, jer ne zaboravimo, ovo je resurs od opšteg interesa. Znači, ovo je resurs na koga imaju pravo svi građani, bez obzira bavili se poljoprivredom, zdravstvom ili bili radnici u nekoj fabrici. Dame i gospodo narodni poslanici, svaka stranka ima pravo na svoju političku kampanju. Ja se pitam i vas pitam – ko garantuje sadašnjim zakupcima da će sledeće godine biti zakupci tog poljoprivrednog zemljišta? Zašto stalno govorimo samo o ratarima od 5.400, odnosno 4.300 poljoprivrednih gazdinstava, jer čini mi se da su 1.100 od 5.400 stočari, a oni već imaju privilegije po Predlogu ovog zakona? Da vidimo kakve to zamerke dolaze. Kakve dolaze možemo ceniti po onome iz kojih stranaka dolaze. Članom 3, a to gospodin Martinović zna, Zakon o privatizaciji kaže – kaže se da prirodna dobra ne mogu da budu predmet privatizacije, a onda je mišljenje Aleksandra Vlahovića koji je bio pripadnik stranke bivšeg režima, je bilo starije od zakona i Ustava i to beše predmet privatizacije. Pa, ću ja navesti, da je recimo – u Šećerani „Kovačica“, čiji je kapital vredeo 20 miliona, koja je prodata za tri evra, a kapital procenjen na 20 miliona evra, poljoprivredno zemljište koje je ujedno bilo i građevinsko od 181 hektar, 84 ara, 65 metara kvadratnih prodato za tri evra sa šećeranom, šećerom, mehanizacijom privrede. Kada to podelite da isključite šećeranu dobijete 20 evra centi, manje od 20 evra centi po hektaru. Takođe, treba ceniti i druge stvari kada predlagač nešto traži da je gotovo nepojmljivo da se na Ustav pozivaju oni koji žele da predmet referenduma koji oni sprovode, stranačkog, bude međunarodni sporazum koji se zove SSP koji su oni potpisali i koji su oni u dogovorima sa ljudima iz EU činili i potpisivali. Dakle, oni traže da predmet referenduma bude dvadesetsedmostruki međunarodni sporazum, da ako neko govori o ustavnosti treba i to da kaže. Ima jedna izreka na što se predlagač često poziva, a ovde držim, ovo je finansijski direktor stranke bivšeg režima, inače kum i prijatelj drugog lidera, ovde držim i kako je 1.200 hektara najboljeg zemljišta u državnoj svojini zamenjeno za trnje, kanale itd. u opštini Inđija. Radi se o firmi „Agrounija“ i na takav način možemo da vidimo kako je to Pokrajina i Vlada Republike Srbije pre promena rukovodila poljoprivrednim zemljištem. Mi nemamo nameru to da činimo i bojim se da su njihove sumnje na bazi zloupotreba koje su vršene dok su oni imali vlast i držali takvu vlast. Nama ne pada na pamet da to činimo. Mislimo da ovaj član, velika šansa da poljoprivrednici se stvarno udruže, da naprave sem ratarstva stočarstvo, preradu, i da budu jedne moderne prerađivačke zadruge koje će imati pravo da do 30% zemljišta na teritoriji svoje lokalne samouprave zakupe i na takav način dopune svoje prihode, zaposle svoje ukućane, ostanu na selu, da ne idu u grad, da ne pune preterano pretrpane gradove koji nemaju industrijsku podršku, a da novac koji oni zarade dođe do svih nas da imamo realno pokriće za plate i penzije. Hvala. Replika na izlaganje gospođe ministra, pokrajinski sekretar Branislav Bogaroški. Zahvaljujem. Glavna primedba jeste što su isključena fizička lica koja su do sada bili zakupci. Mi konstantno u raspravi koja se aktuelizuje u zadnjih nekoliko nedelja, u zadnjih nekoliko meseci imamo priču o uzurpaciji. Mi ovim rešenjem ne gađamo uzurpatore. Mi gađamo one koji su uredno i legalno na licitacijama dolazili do poljoprivrednog zemljišta i uredno plaćali zakup državnog poljoprivrednog zemljišta. Ti ljudi će realno ostati bez onog najboljeg državnog zemljišta. Opet se vraćam na računicu za AP Vojvodinu jer kao pokrajinski sekretar sam dužan da brinem o interesima poljoprivrede na teritoriji AP Vojvodine. Znači, 150.000 hektara za pretpostaviti je najbolje zemlje će biti namenjeno investitorima, jer investitor neće doći da uzme ni močvaru, ni utrinu, ni pašnjak, nego će biti u skladu sa ekonomskim interesima investitorima biti zanimljivo ono što je najbolje. Očekivati je da naši poljoprivredici u roku od 24 sata, 48 sati krenu da se udružuju, a nisu se udruživali 20 godina i kroz taj pravni ili neki pravni oblik organizovanja postanu zakupci po osnovu ovog novog instituta jednostavno nije realno. Kaznićemo ljude koji su pravili tržišne viškove, koji su najnapredniji deo srpske poljoprivrede i najnapredniji deo poljoprivrede u Vojvodini. To su ljudi koji su uložili ozbiljan novac u unapređenje svojih gazdinstava, napravili grešku pa ulagali u mehanizaciju, a sada će doći u situaciju da ukoliko ostanu bez mogućnosti da zakupe onaj fond državnog zemljišta koji su imali do sada da će dolaziti banke da im oduzmu ono što su uzeli na kredit. To je činjenica o kojoj mora da se vodi računa. Niko nije protiv investicija, ali se postavlja osnovno pitanje – da li investicija treba da se vrši na taj način što će se investitoru za preradni kapacitet. investitoru za preradni kapacitet dati i fond zemljišta usput i da mu se omogući na taj način da napravi zatvoreni sistem gde nema mesta za one koji su se do sada bavili primarnom proizvodnjom i to umeli da rade. Replika, ministar Snežana Bogosavljević Bošković. Gospodin Bogoroški je dobio reč na moje poimanje primedbi, odnosno sugestija koje su stigle do Skupštine AP, a u obrazloženju amandmana koji su oni podneli jasno piše – nije obezbeđena javnost u dodeli zemljišta. Obrazložila sam kako smatram da je upravo obezbeđena javnost. Druga primedba je da Predlogom zakona je predviđena mogućnost da samo jedno pravno lice bude investitor. Na te dve sugestije sam se osvrnula kada sam uzela reč i kada sam odgovorila na amandman prethodnog poslanika. Pri tom želim da kažem da vi kažete da ćemo mi sada dati najbolje zemljište za neke investitore. Na bazi čega vi bazirate tu svoju pretpostavku? Trudili smo se da ovaj zakon pripremimo maksimalno ozbiljno i odgovorno. Radili smo, verujte, godinu dana intenzivno, a pre mene je započeta izrada ovog zakona i imamo sve relevantne podatke i spremni smo da svaki od ovih podataka vama stavimo na uvid. Kažete – ostaće naši poljoprivrednici bez mogućnosti da obrađuju zemljište. Kažem – neće ostati. Ovo je zakupljeno. Ovo je sve ostalo neobrađeno. Može biti njima na raspolaganju. Kažete – kupovali su mehanizaciju, sada ostaju bez zemlje. Ne ostaju bez zemlje, a pri tom vas pitam – kako je neko mogao da bazira svoju poslovnu politiku na državnom resursu? To znači da su uvek jedni isti dobijali na licitaciji. Uvek su oni bili sigurni da će baš oni dobiti, zakupiti zemljište, a mi znamo da su uvek neki veći, moćniji i jači dolazili do boljeg zemljišta na račun onih malih, onih sitnih. Oni i nemaju mogućnosti da uzmu zemljište i ako ga uzmu, uzmu ono zemljište koje im ostane od onihprethodnih. Dame i gospodo narodni poslanici, gospođo ministarko, evo zašto su bili sigurni. Ne morate biti prvi na licitaciji da bi dobili poljoprivredno zemljište u zakup. Možete biti drugi, ali pod uslovom da 13. aprila 2012. godine pre licitacije uplatite 200.000 u skladu sa članom 10. stav 3. i 4. Zakona o finansiranju političkih aktivnosti DS, stranci bivšeg režima. Ovo je njihov izveštaj, zvanični.

Imam nekoliko ovakvih odluka. Evo, Ž.P. ima 25.400 dinara manju ponudu od prvog, ali odlukom on dobija to zemljište, a Ž.P. je ujedno vlasnik one firme koja je donirala 200.000 dinara. Naveo sam takođe primere kako je 2052. godine na 40 godina čuvenoj „Kući vina“ izdato zemljište za 60 evra i tu je rečeno da nije tačno da je 2.7. osnovano poljoprivredno gazdinstvo u Inđiji, to je to, tačno 2.7, za nekoliko sati. Zašto kažem za nekoliko sati? Ako neko može da registruje poljoprivredno gazdinstvo, a to je komplikovano, podnese zahtev 2. jula na bazi parcela, kao Krajkovac Merošina u Inđiji, i sve to provere za nekoliko sati i registruje ga, zašto ne bi ti poljoprivrednici registrovali pravno lice, što je manje komplikovan, učestvovali u pravu prvenstva zakupa, pojedinačno formirali zadrugu, iskoristili to pravo, bavili se proizvodnjom stočne hrane, pakovanjem voća, povrća, proizvodnjom mesa, mleka, preradom toga i tako dopunili svoje prihode? Na nama je samo da na tom državnom delu zemljišta pokušamo da iniciramo promene zakone koje će njima, a i svim građanima Republike Srbije doneti veće prihode. Ovde sam već naveo kako se to radilo za finansijskog direktora stranke bivšeg režima, a pošto se ovi predlagači iz pokrajine često koriste rečima Baltazara Bogišića, čuvenog pravnika, to gospodin Martinović zna, ja sam dužan da kažem sledeću njegovu izreku. Kaže – najgore je kad neko od zla djela svog još kakvu korist ima. Mislim da je to u pitanju. Hvala.

Ako pogledate kakvo stanje stoji sa veličinama parcela i poljoprivrednim gazdinstvima u Srbiji, shvatite koliko smo mi u stvari nekonkurentni u odnosu na Evropu. Mi želimo da napravimo posao, da izađemo na evropsko tržište, a 2,6 puta su naša poljoprivredna gazdinstva manja nego što su u toj EU. Možemo li mi sada da ukrupnimo tako preko noći naša privatna poljoprivredna gazdinstva, ili jedino kroz državno zemljište možemo da povećamo prosek poljoprivrednih parcela u Srbiji? Čini mi se da je odgovor poprilično jasan. Danas se u Evropi podrazumeva da ste konkurent, da možete da ostvarite izvestan prihod s kojim možete da se takmičite sa tim zemljama Evrope, ako imate poljoprivredno gazdinstvo veće od 10 hektara. Mi imamo preko 48% gazdinstava koja imaju dva hektara. Znači, i ovaj institut, pre svega sa pravom prvenstva zakupa, ali i nakon toga imaćemo mogućnost da poljoprivrednici otkupljuju poljoprivredno zemljište, državno poljoprivredno zemljište, što ima za cilj da uvećamo poljoprivredne posede i na taj način dođemo do intenzivne poljoprivrede. Ta intenzivna poljoprivreda je jedini način da naši poljoprivrednici ostvare ozbiljniji prihod i da opstanu kada budemo ulazili u EU. Ovaj institut ne znači da će jedna osoba, usvojen je amandman, mislim da je to svima jasno, neke kolege to previđaju svesno ili nesvesno, da i više osoba, više pravnih lica. Jel problem da fizičko lice postane pravno lice? Pa, pravno lice se lakše kontroliše, poreski organi imaju bolji uvid. Ako ste već dali državno zemljište nekom u zakup, i to ozbiljne površine, zašto ne bi bilo pravno lice? Znači, sve ovo što je osmišljeno ovim institutom, ja mislim da je u korist domaće poljoprivrede, da ako već ne možemo da uvećamo subvencije i da imamo ni približno onakve subvencije kakve ima EU, ako ne možemo da obezbedimo odgovarajuće kamate u poljoprivredi, ako nemamo definisano tržište, dajte bar da uvećamo parcele. Dajte sa tim većim parcelama, koje su rak rana srpske poljoprivrede, znači parcele od 10, 20 i 30 hektara, da pokušamo da učinimo našu poljoprivredu konkurentnijom nego što je sad. Prema tome, dajte da imamo malo više razumevanja, jer ovaj zakon generalno, a i ovaj institut ima pre svega taj cilj. Naime, jedan drugi aspekt koji niko ne sagledava, mi u ovom momentu imamo od 50 do 150.000 nadničara, odnosno ljudi koji rade u periodu poljoprivrednih radova na njivama koji su za Ministarstvo rada i uopšte za ovu državu potpuno nevidljivi. Njihove su dnevnice od 700 do 1300 dinara, s tim što rade od osam do deset sati dnevno. Od tih para moraju da plate prevoz do njive i moraju da plate sebi hranu, a kod nekih poslodavaca, pogotovo velikih, kako oni to sami kažu, oni moraju da donesu čak i vodu. Prema tome, to je ona druga strana cele ove priče. Ono čega se ljudi s razlogom plaše, sad već imamo seoske proletere, ljude koji nemaju praktično od čega da žive. Posebno su pogođene majke, odnosno žene koje čak ispisuju decu iz škole jer ne mogu jednostavno da isfinasiraju njihovo školovanje. Još nešto što je posebno karakteristično, poslodavci izvrgavaju Zakon o privremeno povremenim poslovima. Naime, događa se da prijavljuju svoj rad na one mlađe od 25 godina. Primer majke jedne od 47 godina, koja je prijavljena na ličnu kartu svog sina koji je student i mlađi od 26 godina. Ima poslodavaca koji ih čak i ucenjuju - ako neće da rade za tako malu sumu, ima neko ko će raditi i za manje. To je od aprila meseca ili već kad krenu poljoprivredni radovi, od kidanja metlica do branja višanja, jabuka itd, sve do jeseni. To je trenutna situacija. Nažalost, ti ljudi nisu nigde u sistemu vidljivi i time treba da se pozabavi i Ministarstvo rada. Ja prosto želim da predočim da se ovi ljudi s razlogom plaše, koji nemaju neku zemlju, koji su živeli od zakupa, da sada imaju problem, ako se tako nešto dogodi, od čega će njihove porodice živeti.

Zahvaljujem, uvažena predsednice. Samo da se nadovežem na izlaganje gospođe ministarke. Mislimo da ćete imati veliki problem unutar Ministarstva u praćenju sprovođenja investicionih planova na osnovu kojih je neko dobio pravo prvenstva zakupa. Imali smo već primer jer za sprovođenje kontrole tih investicionih planova vam treba cela institucija ljudi koji će moći da se tim poslom bave. Zbog toga smo insistirali - zbog čega ne bi jednostavno cena na licitaciji bila jedina koja odlučuje ko će zakupiti dotično zemljište? Sami ste rekli da u celoj Srbiji ima 18 inspektora koji rade u vrlo lošim uslovima. Već sada imate manjak ljudi da prate kontrolu sprovođenja ovog i ovakvog zakona. Idemo u susret evropskim fondovima.

Vlada i Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu prihvatili su amandman. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona. Dame i gospodo narodni poslanici, član 7. je posvećen većem bruto domaćem proizvodu po hektaru po jedinici površine, nego što je to bio slučaj do sada. Mi u privatno poljoprivredno zemljište ne ulazimo, mada mnoge zemlje to čine. Mi prednost stočarima dajemo iz prostog razloga – hajde, kad hoćemo da ulazimo u EU, da vidimo na 104 miliona hektara obradivog zemljišta koliko EU ima krava? Reći ću vam – 89 miliona.

To je jedan od razloga zašto stočari imaju pravo prečeg zakupa, ali stočari su ujedno i ratari. Ja želim da ratari postanu stočari, da uzmu nešto stoke. Jeste problem SSP, mnogo imamo problema, ali zajedno, ruku pod ruku, možemo ići napred. Nismo mi usvajali SSP, ali smo ga nasledili. Što je nasleđeno - moramo ljuljati. Prema tome, moramo zajedno sa drugima tražiti rešenja koja su bolja. Takođe, moram da vam kažem, po pitanju zaposlenosti, ovde su spominjani nadničari. Jedan ratar, jedan paor, a ja sam to radio, angažuje jednog radnika traktoristu na 100 do 200 hektara sa modernom mašinom, mesec do dva godišnje i nekoliko nadničara za prebiranje šećerne repe. Za tri godine bude repa–kukuruz–repa. Za pet godina bude repa–kukuruz–repa–žito–repa, bude najmanje tri godine. Poljoprivredno zemljište se uništavalo, a Evropa zbog toga i preterane upotrebe mineralnih đubriva odmara 7% svog zemljišta. Kada izgubi plodnost, trebaće nam 150 godina da bi se obnovila plodnost nekog upropašćenog, degradiranog zemljišta. To su razlozi zašto smo stočarima dali pravo prvenstva zakupa, iz prostog razloga što ako želimo da navodnjavamo ili zalivamo, kako to neko kaže, moramo da imamo stočni fond. Dakle, za organsko đubrenje steknemo uslove da se to zemljište navodnjava jer se, u suprotnom, ono ne može navodnjavati, zato što se dolazi do upločavanja, degradacije, erozije itd. Stručnjaci, a ovde ih ima, to svakako znaju. Evropa ima na svakih 10,7 hektara jednog zaposlenog, ali ona ima prerađivačku industriju, a mi se bavimo filozofijom – bolje uvesti nego proizvesti. Namera ove Vlade, namera onih koji su učestvovali u pisanju ovog zakona, udruženja, namera kolega poslanika koji su učestvovali u oplemenjenju ovog zakona je da to okrenemo, da to bude – bolje proizvesti, nego uvesti. Da bolje bude zaposliti nego otpustiti. Jer, filozofija – bolje uvesti nego proizvesti, dovodi do one filozofije – bolje otpustiti nego zaposliti. Mi idemo obrnuto. Bolje zaposliti nego otpustiti. Zašto nemamo? Jer nemamo stočarstvo, nemamo prerađivačku industriju, jer bi mi morali na našoj površini da imamo 400.000 zaposlenih u poljoprivredi, a nemamo ni 40.000. E, upravo zato što je koleginica govorila da treba uposliti, a i taj amandman je usvojen, gospođo ministarko, za novo zapošljavanje, dakle, u prethodnim članovima, upravo zbog toga, zbog angažovanja radne snage, zbog prihoda većeg BDP-a po jedinici površine, mi menjamo ovaj zakon, ne da samo jednima bude bolje, da milionerima bude bolje, već da milionima bude bolje. Ako ne bude stočarstva, dame i gospodo, politički istomišljenici i neistomišljenici, ako ne krenemo u razvoj stočarstva, neće biti krava, misliće da su ih seljaci evakuisali, za nekoliko godina neće biti ni jedne krave. Nećete imati šta u izbornoj kampanji da pomilujete. Poštovana predsednice, želim da koristim vreme poslaničke grupe. Poštovana ministarko, poštovani saradnici, poštovani gosti, dame i gospodo narodni poslanici, poslaničkoj grupi SVM je ukupno prihvaćeno tri amandmana na ovaj Predlog zakona, upravo i ovaj na Predlog zakona na član 7. Samo bih neke stvari rekao vezano za ovaj naš amandman. Ono što je izuzetno važno, vezano za ovaj član 7, jeste da pravo prvenstva zakupa može da ostvari više pravnih lica na teritoriji jedne lokalne samouprave, što je izuzetno značajno. Treba da istaknem ito da ne samo pravna lica, nego i zadruge i svi ostali, na kraju krajeva, kao što je to ministarka poljoprivrede rekla, jeste i fizička lica, na neki način, odnosno veći proizvođači mogu da učestvuju na tom konkursu, odnosno mogu da dobijaju državno poljoprivredno zemljište na korišćenje preko prava prvenstva zakupa. To je izuzetno važno, na primer, vezano za voćarstvo. Isto je važno ako neko želi da napravi ribnjak ili nešto slično. Isto je izuzetno važno što ste prihvatili naš amandman i vezano za to da pravo prvenstva zakupa iz ovog člana može da ostvari i na katastarskim parcelama koje nisu bile predmet zakupa i korišćenja u prethodne tri agroekonomske godine. Znači, ono poljoprivredno zemljište koje nije korišćeno može ubudućeda se ponudi raznim investitorima. Imamo još jedan amandman na član 8. koji je prihvaćen. Vezano je za to da svi proizvođači koji učestvuju u javnom nadmetanju, odnosno licitiranju, za poljoprivredno zemljište, najmanje tri godine moraju da imaju prebivalište na toj katastarskoj opštini, odnosno na teritoriji lokalne samouprave da bi ostvarili to pravo. Treći amandman se odnosi na član 11, kroz koji želimo da uslove pooštrimo - ako neko želi da kupi državno poljoprivredno zemljište jeste najmanje pet godina mora da ima prebivalište u toj lokalnoj samoupravi i mora tri godine da ima gazdinstvo u aktivnom statusu, što je isto izuzetno značajno. Izuzetno je važno da ste prihvatili to da omogućite poljoprivrednim proizvođačima i deset kilometara od granice, znači, u tom delu isto mogućnost da kupe državno poljoprivredno zemljište. Jeste, potrebna je saglasnost Vlade Republike Srbije za to, ali na kraju ipak je to omogućeno. Zato što Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i građani EU pod istim uslovima mogu da kupe poljoprivredno zemljište kao što to mogu da urade građani Republike Srbije. Ne možemo da menjamo SSP, to je sigurno. Danas u prethodnoj raspravi je to detaljno obrazloženo zašto, ali možemo da pooštrimo uslove kako doći do državnog poljoprivrednog zemljišta, kako do kupovine. Izuzetno je značajno da je ovaj naš amandman prihvaćen. Želim da pohvalim sve saradnike Ministarstva poljoprivrede, kao i vas, poštovana ministarko. Imali smo korektnu saradnju. Razgovori su trajali poslednjih dana, znači, svaki dan smo bili u kontaktu i stvarno, na kraju krajeva, uspeli smo da se dogovorimo. Siguran sam da prihvatanjem naših amandmana na neki način biće bolji ovaj zakon, doprineli smo nešto i po tom pitanju. Zahvaljujem, poštovani narodni poslaniče, vama i svima ostalima poslanicima koji su podneli amandmane, koji su zaista želeli da daju pravi doprinos da ovaj zakon bude još bolji i kvalitetniji. Koristim ovu mogućnost da u kontekstu razgovora o davanju zemljišta po osnovu prava prvenstva istaknem i ono što smo predvideli, a to je zapošljavanje. Zašto pravna lica? Zato što su ona ta koja mogu da ulože i velika sredstva, da pokrenu proizvodnju na određenom području, da ulože u preradne kapacitete i da zaposle nezaposlene. Podsetila bih sve nas ovde da podaci kažu da je od 2001. godine uništeno 108 poljoprivrednih dobara i 91 poljoprivredni kombinat, da je u tom procesu bez radnog mesta ostalo između 300 i 500 hiljada zaposlenih. Mi želimo ne samo da pokrenemo poljoprivrednu proizvodnju, nego da obezbedimo i nova radna mesta. U članu 6. mi smo dodali stav da pravna lica koja ostvaruju pravo na zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini obezbediće zapošljavanje nezaposlenih lica. Ministar nadležan za poslove rada, uz saglasnost ministra nadležnog za poslove poljoprivrede, propisuje bliže uslove za obezbeđivanje zapošljavanja nezaposlenih lica iz stava 9. ovog člana. Dakle, to je još jedan izuzetno važan razlog za donošenje ovih izmena i dopuna. Prihvaćeni amandmani i naš rad na terenu i razgovor sa poljoprivrednim udruženjima upravo govori u prilog tome koliko nas je dalo sve od sebe da pred poslanike Narodne skupštine iznedri što je moguće bolji i kvalitetniji pregled. Poslanik Ljubiša Stojmirović. Po nekim predviđanjima mi ćemo zatvoriti poglavlja za četiri godine. Pa, neka bude za deset godina. Da li imamo mi mogućnost da se pripremimo da budemo konkurentni i da se takmičimo sa članicama EU? Ako ćemo biti iskreni to je veoma teško i zato zbilja mora da se krene maksimalnom snagom da se popravi ono što je do sada bilo uništavano i što nije bilo u redu. Ništa nam neće vredeti ako se stalno budemo svađali, ako stalno budemo jedni drugima nabacivali ko je šta uradio i ko nije šta uradio. Zato, pamet u glavu i dajte da pokušamo na najbolji način da pomognemo i poljoprivrednicima i da obnovimo on što smo upropastili. Hvala.

Poštovana predsednice, uvažena ministarko, članovi pokrajinske Skupštine, odnosno sekretaru za poljoprivredu pokrajine Vojvodine i dame i gospodo narodni poslanici, u najboljoj nameri da jedan zakonski, kako je to moderno danas da se kaže, projekat učinimo upotrebljivim u što dužem roku i da je to pre svega na korist građana Srbije. Imajući u vidu da mišljenje Agencije za borbu protiv korupcije koja je za član 7. rekla da su ove odredbe nedovoljno precizne i podložne različitim tumačenjima u praksi čime se organima javne vlasti daju široka diskreciona ovlašćenja prilikom odlučivanja o pravu prvenstva zakupa. Naime, ovim odredbama neophodno je precizno odrediti uslove i kriterijume za donošenje odluke o pravu prvenstva i predvideti mogućnost da više lica, a ne samo jedno na teritoriji lokalne samouprave može ostvariti ovo pravo. Pored toga, potrebno je predvideti uslove i kriterijume za izbor članova komisije koju obrazuje ministar. Ne bih dalje čitao, svi smo mi ovo dobili. Mi smo, imajući to sve u vidu, tražili kompletnu promenu člana 64a kako bi učinili ceo ovaj postupak transparentnijim, boljim, po našem mišljenju, što nije obavezujuće ni za koga. On glasi – Pravo prvenstva zakupa ostvaruje se u postupku koji sprovodi jedinica lokalne samouprave raspisivanjem javnog poziva. Javni poziv iz stava 1. ovog člana raspisuje se do 30. juna tekuće godine, a prijava na javni poziv sa potrebnom dokumentacijom investicionim planom i predlogom mera za realizaciju zakupa dostavlja se najkasnije do 31. oktobra tekuće godine jedinici lokalne samouprave. Koristiću vreme ovlašćenog predstavnika, gospođo predsedavajuća. Koristiću vreme ovlašćenog predstavnika. Da ne bih čitao ceo. Suština ovoga jeste da, recimo, saglasnost, na investicioni plan i predlog mera za realizaciju zakupa daju najkasnije do 20. novembra tekuće godine i da je komisija koju obrazuje ministar nadležan za poslove poljoprivrede, s tim što ukupna površina ne može biti veća od 30% itd. Suština ovog našeg amandmana o čemu želim sada da kažem jeste, da se ispoštuje važnost i da kažem funkcionalnost lokalne samouprave koja, kako smo videli ovde. Prvo vi ne možete iz jedne jedinice lokalne samouprave da zakupljujete zemljište na drugoj jedinici lokalne samouprave, a onda smo oduzeli i pravo da javnim pozivom i određivanjem komisije itd, itd, uz saglasnost ministarstva. Znači mi smo pokušali da ovde tu stepenost u rešavanju ovog problema ne zaobilazimo ministarstvo, nego da se to da onome ko to treba da obavlja, jedinici lokalne samouprave na čijoj se teritoriji nalazi zemlja, a da ministarstvo to kontroliše i da ono, kako smo u obrazloženju i napisali, znači radi ono što mu je posao, da Republika može obustaviti, pardon, izvinjavam se, da ministarstvo svojim aktima može bliže da uredi samo postupak i potrebnu dokumentaciju, a da uslovi i kriterijumi moraju da budu u zakonu. Ja bih iskoristio u kontekstu sa ovim, s obzirom da sam napomenuo u prethodnom izlaganju da su proizvođači na teritoriji opštine iz koje ja potičem u ozbiljnom problemu, jer nema zemlje koja može da im se da u zakup, u toj količini koja im je potrebna i dozvolio sam sebi i želim da se izvinim kolegama poslanicima i predsedavajućoj što sam prihvatio jednu neprimerenu nagodbu koja je primerena nekom drugom mestu, a ne Skupštini, da uslovimo mandate kolega i ja, kolega poslanik i ja ukoliko neko od nas ne govori istinu. Ja sam bio svestan da on ne govori istinu jer ja sam imao činjenično stanje i podatke i ovde kod sebe imam spisak svih grla sa imenima vlasnika i njihovim mestom. Želim da dam ministarstvu jer su tu brojevi, da se to proveri i da dam sledeću informaciju. Znači, danas ima 202 grla, od toga 709 potomaka, 250 je uveženo. Ukupno 911 grla, 210 junica, 220 prvotelki i 270 muških i ženskih teladi. Što se tiče kvaliteta dužan sam da uvredu koja je izrečena vrlom proizvođaču koji ima 31 godinu,gospodinu Todoroviću, vlasniku grla DE0944517840 koji je 2015. godine apsolutni šampion Resavskog poljoprivrednog sajma međunarodnog koji ima tradiciju od 67 godina, znači to je grlo koje je uveženo. Molim da se ta istinitost radijavnosti znači, ja ne tražim da on da ostavku kako je rekao. Sam se izvinio zato što nije mesto niti vreme niti sam sebi smeo da dozvolim da se na ovakav način razgovara. Uvažena predsedavajuća, poštovani ministre kolege poslanici, pa radi istine prvo, amandman Odbora uz saglasnost Ministarstva poljoprivrede i Vlade Republike Srbije prihvaćen je u onom obliku kako je definisan od strane Odbora za poljoprivredu Narodne skupštine Republike Srbije i koji je gospodin Marijan Rističević predložio. Prema tome, posle toga je Agencija za borbu protiv korupcije izašla zadovoljna sa takvim rešenjima i da su otklonjene sve prepreke koje bi mogle da uslove određena kršenja zakona kada govorimo o Zakonu za borbu protiv korupcije. A kada pričamo o stočnim grlima, stočnom fondu, treba da bude predlagač iskren i da kaže da je preko 500 grla zaklano samo da bi gospodin Mišković mogao da uvozi mleko u prahu preko Imleka. Komisija za zaštitu konkurencije na sudu je izgubila postupak gde je iz budžeta dato 750 miliona evra upravo zbog tako sposobne politike poljoprivrede koja je vodila prethodna vlast. Poštovani narodni poslaniče, vi očigledno predlažete neku novu organizaciju upravljanja poljoprivrednim zemljištem u javnom svojini, a ja moram da vam kažem da je tu materiju uredio Ustav i on dobro kaže, odnosno kaže i predviđa da državnim poljoprivrednim zemljištem upravlja država Srbija, upravlja i raspolaže, a da su jedinice lokalnih samouprava nadležne za donošenje i sprovođenje godišnjih programa zaštite uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta. Dalje, želim da pomenem i to, pominjali su danas naši poslanici, dugoročan zakup u periodu do 30 godina. Kaže se da je taj period dug, a ja moram da kažem da je to period za koji su stručna lica rekla da je optimalan da bi se investicija, odnosno sredstva koja se ulažu bilo u stočarsku proizvodnju, bilo u voćarsku proizvodnju na neki način vratila onome ko ta sredstva ulaže. Da bismo mi postigli cilj ovim zakonom, da bismo imali veću poljoprivrednu proizvodnju, da bismo imali veću poljoprivrednu proizvodnju, da bismo imali prerađivačke kapacitete mi moramo investitorima bilo domaćim, bilo stranim, svima onima koji žele da ulože sredstva da obezbedimo prepoznatljive dobre uslove, povoljan poslovni ambijent. Vi kažete, pominjete ponovo Agenciju za borbu protiv korupcije, to je jedna izuzetno važna državna institucija koja je dala dobronamerne sugestije. Mi smo na sve te sugestije odgovorili zato što želimo da bude zakon što bolji. U subotu na sednici Odbora su oni lično bili prisutni, predstavnici agencije i zahvalili su se i rekli su da smo mi dobro odgovorili na njihove sugestija, a i njima je cilj kao i nama da zakon bude što je moguće bolji. Kažete da ste predložili više lica, odnosno više pravnih subjekata da budu eventualno zakupci po osnovu prava prvenstva na teritoriji jedne opštine. Mi smo i to usvojili. U Predlogu zakona stoji jedno pravno lice, ali to nije značilo da će biti jedno pravno lice kao ono koje učestvuje u postupku odobravanja, nego to se odnosilo na jedno pravno lice koje će, među više kandidata steći uslov da investira na određenom području. Želeli smo da više opština u Srbiji dobije eventualno investitore koji će podići određene gradove i područja. Na član 7. amandman je podneo Laslo Varga. Gospođo predsednice, gospođo ministarko, poštovani gosti, kolege poslanici, smisao mog amandmana jeste da se ne stvori mogućnost u zakonu za davanje na 30 godina, 30% državnog poljoprivrednog zemljišta u zakup radnim licima. Imao sam prilike da čujem bezbroj argumenata i za i protiv ovog rešenja i moram da kažem da su manje-više svi ti argumenti na mestu. Dakle, svi ti argumenti stoje. Sa druge strane ono što je ključno, jeste pitanje interesa, dakle, pitanje koji interes, kojim argumentom želimo da podržimo. Ja mislim da sa jedne strane ima Ministarstvo interesima, interes budžet, imaju interes svi građani, imaju investitori, a imaju interes i mali poljoprivredni proizvođači. Ono što sam ja ubeđen da pripadnici mađarske zajednice, poljoprivrednici koji su mali poljoprivredni proizvođači, da njima nije u interesu ovo rešenje i s obzirom na tu činjenicu ja kao neko ko je zahvaljujući njihovim glasovima poslanik tu u Skupštini Srbije, ne mogu ovo rešenje da ni u kom slučaju podržim. Negde će se to u potpunosti ukinuti i onemogućiti, ali će se to područje smanjiti. Šta će to imati za posledicu?

Mislim da je to jedna velika nepravda, zato što je to zemljište u mnogim mestima praktično, oduzeto upravo od tih ljudi, odnosno od njihovih roditelja ili dedova i to se sada zemljište na taj način od njih ponovo oduzima. Iz tog razloga, za mene je ovo rešenje neprihvatljivo. Na član 7. amandman je podneo Ivan Jovanović. Da li neko želi reč? (Ne.) Na član 7. amandman je podneo poslanik Borislav Stefanović.

Zahvaljujem. Amandman na član 7. bavi se suštinom ovog zakona, odnosno idejom da jedno pravno lice neposrednom pogodbom, na osnovu svog investicionog plana dobije u zakup do 30% zemljišta. Imaću tri opaske i o svom amandmanu i o stanju zakona u ovom trenutku. U ovom trenutku zakon nije ni nalik na onaj zakon koji je ušao u skupštinsku proceduru. Znači, izmenjeni su članovi 3, 4, 6. i 7, bez našeg glasanja, saglasnošću narodnih poslanika, podnosilaca amandmana i nadležnih odbora i to je dobra vest. Dobra vest, zbog toga što je predlagač odustao od prvobitne ideje. Šta je ostalo u zakonu kao loša poruka za primenu ovog zakona? Pravo prvenstva, to ne postoji, to smo izmislili za ovaj zakon da se ima pravo prvenstva, ako ste pravno lice. Pravo preče kupovine je druga stvar i sve kriterijume vi određujete u Zakonu za fizičko lice, oni su još razrađeni, za pravno lice nema nikakvih kriterijuma i kaže se da ima pravo prvenstva. Ideja je da pravo prvenstva, ako se prijave dva ima onaj koji je bolji, šta ja znam po čemu je bolji, to mi ne znamo sada, jer će sve kriterijume da uredi Vlada. Mogu da iskažem svoju sumnju da će se na išta prijaviti dva i pri tome još sada imate dve novosti u zakonu. Prva je, da više pravnih lica može da predloži investicioni plan, to ste sada usvojili? Ne jedno, nego više pravnih lica. Druga je, da namena može da bude proizvodnja za obnovljive resurse energije. Pošto ja smatram da svaki zakon treba da gledamo tako da probamo da zamislimo kako izgleda primenjen, šta će se desiti, ako za zemlju u Kikindi imate 2.000 hektara i imate jedno pravno lice koje kaže – hoću farmu svinja, to je investicija i imate kao drugi, četiri mala pravna lica koja nisu povezana, a sklopili su se i hoće tih istih 2.000 hektara, ali za obnovljive izvore energije i kako ćete da odlučite? Ako se neće desiti, šta će vam pravo prvenstva? Ako će uvek biti samo jedan? U jučerašnjim novinama je bio naslov da je izdato zemljište namenjeno Tenisu, tako piše u „Politici“ Imam protiv takvog naslova, jer ne može da stoji da je zemljište namenjeno, a članak se poziva na to da postoji memorandum između nemačkog proizvođača svinjskog mesa, industrijskog i Vlade Republike Srbije i da je sada opština Kikinda izdala 2.000 hektara koje su bile namenjene tenisu. Vi nemate ništa sa tim. Ja vam opisujem informaciju koju sam videla u članku u „Politici“ i povezujem je sa idejom pravom prvenstva koju ste uveli. Nije problem da li ja to kritikujem i nije problem da li ja ne razumem pravo prvenstva, već je problem da svi dobijemo zajedno jasan odgovor, šta to znači sada kada je zakon promenjen u odnosu na osnovni tekst koji smo dobili u proceduri? Ja i dalje stojim na stanovištu da odluka, da u zakonu ne bude kriterijuma za pravna lica, nije ustavna, a predlagač kaže da je ustavna, legitimna, ali mislim da samo Ustavni sud na osnovu naše ustavne žalbe i ocene ustavnosti može da odluči da li je ili ne ustavno, da vi imate, za fizička lica sve kriterijume u zakonu, kako i treba, a za pravna lica, te kriterijume će da odredi Vlada Republike Srbije. Morate da razumete da to proizvodi dvoumice, sumnje, sa nadom da ćemo svi razjasniti šta je to pravo prvenstva i šta će biti u slučaju da se pojave dva, ili dva jedan plus četiri, to je moja molba da ipak razmislite i o našem amandmanu. Uvažena ministarko, da počnem od ovoga što je gospodin Rističević rekao, pa kaže, zemljište je vlasništvo svih građana Republike Srbije, sa čim se ja potpuno slažem, naravno kao i svi ostali. Onda u drugom delu svog izlaganja, došli smo do motiva donošenja ovog zakona, gde on kaže da je potrebno ostvariti što više prihoda, što je opet legitimna stvar. Ono što smo sve vreme pokušavali ovde da otvorimo kao temu, jeste da li je ovaj zakon usaglašen sa Ustavom, i tvrdimo da u članu 87. to nije tačno, a vi ste u svom odgovoru koji ste dali nama potvrdili naše tvrdnje, a pre nekoliko minuta vi kažete kako ste tumačeći Ustav, isti taj član st. 2. i 3. došli do toga da je nezakonito raspolaganje opštim prirodnim resursima, bez zakona. Mi sve vreme to i tvrdimo, morali ste predvideti sve ove procedure, uslove, kriterijume u primeni ovog zakona, pre nego što raspravljamo o tome, a ne da ostavite da tamo neke komisije ili podzakonska akta, tako nešto utvrđuju.

Pa zar je tema da li će biti 50 ili 500, ne smemo dozvoliti da ljudi ostaju bez posla i prihoda i da postaju najamni radnici, kod nekih investitora, koje vi na mala vrata uvodite u Srbiju. ozbiljan problem je što ljudi koji su do sada koristili to zemljište, koji su uzeli kredite za mehanizaciju, koji su imali svoje neke planove porodične, itd, za buduće ulaganje itd, sada moraju doći u poziciju da rade kod nekih investitora, a vi nam ovde kažete – pa ko im brani, neka se oni udruže. Evo, gospodin Rističević kaže neka naprave zadruge, pa neka se udružuju; ali kako da se ljudi udružuju ako vi predviđate da već od ove godine imate konkurse, da li je tako? Imate neke licitacije, imate neke analize njihovih investicionih programa, pa, kako će ljudi u ovoj godini doći u poziciju da uopšte mogu da konkurišu sa nekim velikim fondovima ili preduzećima ako sada imaju samo svoj traktor? Kako možete očekivati da će ljudi moći da se udružuju u sledećih 30 godina ako je već najbolje zemljište prodato? Zbog čega onda ne otvorimo temu i kažemo – da, stvarno ćemo imati problem kao društvo, kao država, što će hiljade porodica u narednom periodu morati da se pojave svake nove sezone na konkursu da rade kod nekih ljudi koji su na mala vrata ovde ušli da koriste ono što oni do danas koriste? Kako mislite da se ljudi udružuju u 2016, 2017. godini ako vi sada planirate da praktično za 30 godina to zemljište koje su do juče oni gradili date drugima? Zbog toga smo u ovom članu 7. tražili da se on menja. Niste ispoštovali naše predloge, naravno, kao i sve druge amandmane, iskoristili ste ovde kroz ovu javnu raspravu podršku mnogih poslanika koji nisu ni čitali naše amandmane da nas optuže za razne stvari, ali to ne doprinosi ovom zakonu. Dame i gospodo narodni poslanici, ja mislim da je jako ružno licitiranje oko toga koliko će poljoprivrednih proizvođača da nestane u Srbiji ako ovaj zakon uđe u primenu. Voleo bih da ministar izađe i kaže koliko danas ima poljoprivrednog obradivog zemljišta u privatnoj svojini koje se ne obrađuje. Zašto se ne obrađuje? Ne obrađuje se već desetak godina. Sad je problem što ćemo 30% zemljišta koje je vlasništvo države da damo pod nekim strateškim ciljevima. Ko koga sprečava da ko hoće da se bavi poljoprivredom, uzima u zakup i privatno zemljište koje se sad ne obrađuje. Ko koga tu sprečava? Pričamo o tome da će neko sadašnje poljoprivredne proizvođače da dovede u podređen položaj ako se ovaj član 7. zakona primeni. Pa, zar već nisu u podređenom položaju? Pa, za male pare. Rade za Miškovića, Babovića, za Koleta, za Peconija, za Todorića, za Matijevića. Da li njihove interese branite? Čini mi se da njihove. Ceo ovaj otpor ka ovom zakonu jeste da se jedna političko-ekonomska oligarhija konačno razvlasti, država uredi jednu oblast i vi se protiv toga borite. Što, da li zato što je neko uplaćivao donacije stranci kada je učestvovao na konkursu za dodelu poljoprivrednog zemljišta na javnom oglasu? Hajde pogledajte jednom, a vama je to sve smešno, meni nije, pogledajte jednom, pođite i kroz Vojvodinu i kroz Stig i kroz dolinu reke Pek, pogledajte koliko ima neobrađenog zemljišta koje nije državno, nema ko da ga obrađuje. Izgleda mi da to jeste problem, jer kad dođe ovaj zakon u primenu i to sad neobrađeno zemljište postaće skupo za trgovinu i neće moći ta političko-ekonomska oligarhija na jeftin način da ga kupi, zato je toliko otporan prema ovom zakonu. Dame i gospodo, jako puno, rekao bih, da ne kažem ružnih reči, ali jesu i ružne i previše zastrašivanja zemljoradnika od strane pojedinih kolega. Moram da ponovim nešto, ovim zakonom sa ovih 250 hiljada hektara koji se trenutno izdaju u poljoprivredno zemljište, sasvim sigurno u naredne dve godine imaćemo bar 50 do 60 hiljada hektara više zemlje za izdavanje. To je pod jedan. Pa 30% neće u toku ove godine da nestane iz tog državnog fonda i neće biti izdato nekim zakupcima. Potrebne su godine da se osmisle, da se pripreme projekti, da se ozbiljna finansijska sredstva ulože. Imamo li mi te investitore? Radi se o desetinama milijardama evra. Znači, u kompletnu privredu Srbije za godinu dana. Znači, sprovešće se u pojedinim opštinama gde se ukaže potrebno interesovanje pojedinih investitora, ali neće biti te situacije da se preko noći izgubi 30% poljoprivrednog zemljišta. Ja sam siguran da će u naredne dve godine i prosta računica, biti više zemlje za izdavanje nego što je ima u ovom trenutku, to je jedno. Pa naravno da neće. Osim toga, nemojte da potcenjujete naše poljoprivrednike, znaju oni dobro da se prilagode zakonskim propisima. Jako brzo, imaćemo veliki broj onih koji će između sebe napraviti i privredna društva i izaći sa projektima. Ja verujem, ovo je tako i osmišljeno da pre svega oni dođu do tog poljoprivrednog zemljišta pre nego što 2017. godine budemo eventualno morali, ako budemo morali, ja ne bih bio isključiv, daleko je 2017. godina, oktobar 2017. godine, dve godine imamo do tada. Mislim da ne treba trčati baš mnogo ispred rude i da postoje i mogućnosti i načini da se spreči da se tako olako otuđi poljoprivredno zemljište. Postoji mogućnost za niz barijera. Ja sam siguran da će neko te mogućnosti prepoznati u narednom periodu, ali čini mi se da nije trenutak, nije trenutno trenutak da o tome pričamo. Znači, što se tiče malih plata, dajte, to nema nikakve veze, male plate su u svim oblastima privrede. Dajte, zapitajmo se zašto smo u vlastitoj zemlji postali jeftina radna snaga i tehnološki višak? Kakvu smo mi tu tranziciju sprovodili ovih 12 godina? kakav smo tip kapitalizma izabrali? Tu je odgovor na sve to. Kakvo tržište rada danas imamo? Kako smo ga kreirali? Znači, dajte, budite malo samokritičniji i nemojte tako olako da nas optužujete za gubitak nekih 1000 ranih mesta. Niko neće izgubiti radno mesto, svi će imati prilike da zakupe poljoprivredno zemljište, a uz to, molim vas, pa mi govorimo o nekih stotinak hiljada hektara poljoprivrednog zemljišta. Oko tri miliona i 300 hiljada ima oranica, tako sam bar ja došao do tog podatka u Srbiji. Znači, ne radi se ni o kakvoj katastrofi o kojoj vi pričate, daleko je to od bilo kakve katastrofe. Ovo je samo prilika da se pojave ozbiljni, veliki igrači, koji mogu da se bave intenzivnom poljoprivredom. Uvažena predsednice, poštovana ministarko sa saradnicima, ovaj zakon u ovom članu jasno definiše tačno kako, pod kojim uslovima se izdaje na 30 godina, tj. 30% državnog poljoprivrednog zemljišta. Stalno smo u velikim brojevima, stalno smo u velikim ciframa i ja bih najsrećniji bio kada bi 2016. godine mi izdali sve to poljoprivredno zemljište, svih 30% koje je namenjeno. Ovo je samo jedan mali korak ka jednom razvojnom ciklusu novom u poljoprivrednoj proizvodnji i stalno se držimo velikih cifara. Ja ću opet da se obratim malim poljoprivrednim proizvođačima, pa ću opet dati dva primera. Jedan hektar jabuka investicija je oko 30 do 35 hiljada evra. Od dva hektara, gospodo, porodica i te kako može lepo da živi, ako uzmemo u obzir da je prihod između 15 i 17 hiljada evra, a godišnji trošak je negde oko pet hiljada evra. Znači, između 20 i 30 hiljada evra ostane jednoj porodici za godinu dana ako podigne voćnjak jabuka. Da bi podigli voćnjak jabuka moraju da planiraju na duži rok na 30 godina. Kada znaju da imaju stabilne uslove finansiranja, svaka banka će podržati, a postoji i Fond za razvoj, postoje IPARD programi o kojima vrlo malo pričamo, zato što u prethodnim periodu oko toga je vrlo malo rađeno, ali konačno se sada priprema i taj segment. Drugi primer je, da uzmemo da li stakleničku ili plasteničku proizvodnju, jedan hektar donosi prihod kao 150 hektara pšenice. Jedna porodica i te kako može lepo da živi, a intencija da se udruži više porodica, da se osnivaju zadruge, da se prave pravna lica koja će imati lakše pristupe finansijskim sredstvima sa vrlo povoljnim izvorima finansiranja. Kada uzmemo te primere, znači mi se stalno osvrćemo na 50, 100, oko stotina hiljada hektara pričamo, jednostavno, moramo da se okrenemo i ka ovome delu koji je nama u stvari najinteresantniji. Veliki investitori, ja bih bio najsrećniji kada bi svi pohrlili da dođu i da prave prerađivačke kapacitete, pa kome treba da vozi sirovinu odavde da bi je negde prerađivao, kada mu je jeftinije na licu mesta da preradi u ovoj našoj državi Srbiji. Treće, stalno se osvrćemo na AP Vojvodinu, jesu oranice najplodnije, jeste najuređenije, ali potpuno zaboravljamo jedan veliki potencijal centralne, istočne Srbije, gde imamo velike potencijale za razvoj povrtarske proizvodnje, za razvoj voćarske proizvodnje. To je jedno veliko bogatstvo i uvek zaboravimo koliko jedna šljiva, koja je brend Republike Srbije, samo da povećavamo voćnjake pod šljivama, pa znate koliko možemo prihoda da ostvarimo, kao proizvode kao što su suva šljiva, ili prerađevine od šljive, koji je brend države Srbije. Sve u svemu, ovaj član 7. kako je predložen i te kako je dobar, jasno definiše sve uslove i daje jednu šansu i razvojnu i investicionu kako malim poljoprivrednim proizvođačima, tako i velikim investitorima. Mislim da smo se na ovom članu zaista dugo zadržali. Ja bih ovako kao rezime samo rekla da definitivno poljoprivreda, posle svega što smo danas čuli i posebno u ovom članu, jeste osnovna grana privrede, odnosno osnovni naš razvoj i oslonac i u tom smislu svi se bojimo i postoji neka bojazan da li će zaista ovaj zakon ići u pravom smislu. Ono što ja želim jeste da pre svega verujemo da će ovo poboljšati stanje u našoj poljoprivredi, posebno ako uzmemo u obzir da nam je stočarstvo na nivou iz 1900. godine, posebno da ako uzmemo u nivou, kao što smo već čuli, da uzmemo u obzir da su nam poljane prazne, da su nam brda prazna, da nema stoke, da nema zasada i ono što još želim da kažem jeste da se ovaj zakon ne odnosi samo na Vojvodinu, a ja bih to pomenula zato što dolazim iz Zlatiborskog okruga, gde je veoma značajna ova grana, posebno kada je u pitanju voćarstvo i stočarstvo. Ono što je za nas bitno jeste upravo ovo pravo da može neko ko ima malu parcelu, ako je do njega državna parcela, da može da je uzme pod zakup, naravno, na neki duži niz godina, kako bi mogao i da planira neke ozbiljne investicije. Ono što bih takođe rekla, to je da upravo te male parcele su nas onemogućile da ozbiljno radimo na poljoprivredi, posebno u zlatiborskom kraju, gde se na nekim mestima zbog konfiguracije terena ne može čak ni primeniti mehanizacija zbog malih parcela. Dakle, ukrupnjavanje, udruživanje, kod nas je to uveliko počelo uvoćarstvu, udruživanje, gde čak i strani investitori dolaze, ili naši ljudi iz inostranstva dolaze i pružaju pomoć našem poljoprivredniku da započne proizvodnju, znači, kod nas je to masovno krenulo.

Seljaci, koji su većinom odlazili, nisu želeli tu da žive, evo, sada se vraćaju i počeli su svi da sade malinu. Znači, trebalo je neko iz Francuske da dođe, jeste naša žena i u tom smislu jeste pozitivno, trebalo je neko iz Francuske da dođe da nam pokaže kako se radi. Sigurna sam da će nas ovo pomeriti unapred. Zato nemojte da budemo skeptični. U svima nama postoji bojazan od zloupotrebe, ali se nadam da će pre svega naši ljudi imati prvenstvo u ovakvim situacijama. Poštovani narodni poslanici, prosto ne mogu da se otmem utisku na kraju ove debate vezano za član 7. a da ne kažem da imam utisak da su sada na sceni jeftini politički poeni na račun poljoprivrednika, na račun seljaka. Neki su se setili seljaka sada, i poljoprivrednika. Sete ih se uvek kada su u pitanju neki izbori ili kada su u pitanju ovako dobri zakoni. Uprkos mojoj želji da svima vama i javnosti prikažem da član 7. nije član koji obezbeđuje tajanstvenost u dodeli državnog zemljišta nekim našim prijateljima, naprotiv, da je vrlo transparentan. Uz sve želje da to prikažem, prosto, pojedinci ostaju na toj tezi da ćemo mi dati neposrednom pogodbom zemljište, 30%, da će neki naši poljoprivrednici ostati bez sredstava za život. Godine 2006. je zakon predviđao ovo pravo prvenstva, pa je 2009. godine ukinut. Naši poljoprivrednici ne treba da se brinu. Srbija ima dovoljno zemlje i državne i one u privatnom vlasništvu, koja je, nažalost, zakorovljena, zapuštena, ostavljena. Druge zemlje ne da su uredile pitanja vezana za državno poljoprivredno zemljište, nego i za privatno poljoprivredno zemljište, pa vlasnici privatnog poljoprivrednog zemljišta moraju da ga obrađuju ili će ga obrađivati neko drugi, a njima će davati zakupninu. Mi se bavimo državnim poljoprivrednim zemljištem, dobrom od opšteg interesa. Mi sa tim zemljištem treba da postignemo, da vratimo nivo poljoprivrede koji nam je uništen prethodnih deset i više godina. Evo, još jednom slika koliko je neobrađenog zemljišta. Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Balša Božović.

Onda nam samo nije jasno zbog čega isto ovako nema kriterijuma za pravna lica, već je to vaše diskreciono pravo i vašeg ministarstva, odnosno Vlade Republike Srbije, gde će upravo oni koje su maločaspomenuli gospoda od prekoputa, da budu zakupci zemljišta umesto onih ljudi koji su do sada imali tamo zakup i živeli od toga. Upravo smo čuli od nekoliko prethodnih govornika o broju ljudi i ne samo onima koji će imati direktnu štetu, a to je 70.000 porodica, nego ste imali i čuli ste o 150.000 nadničara, čuli ste koliko građani ne mogu da prežive ni danas, a koliko tek neće moći sutra. I sami znate da ste ovo doneli, ovaj zakon, zbog Tenisa. I sami znate da ste na jedan veoma loš način stavili građane u podređen položaj, jer ste za njih propisali kakve oni uslove moraju da ispune, ali za Tenisa nema uslova. Dakle, u članu 8. su kriterijumi za fizička lica, ali nema kriterijuma za Tenisa. Zato što vi njega apsolutno preferirate ovim zakonom i dajete mu mogućnost da sutra bez bilo kakvih problema on može na 30 godina…

Ja sam molila članicu vaše poslaničke grupe, koja je predsednik Odbora za informisanje, da zvanično postavi pitanje, jer iz vaše poslaničke grupe najviše dolazi pitanja zašto se nešto prenosi ili ne. Inače, da vas obavestim, potrošeno je vreme vaše poslaničke grupe.

Zahvaljujem. Prosto mi je neverovatno da se traži da se briše ovaj član, pošto upravo ovaj član i ova odredba čuva naše male i srednje poljoprivredne proizvođače. Uslovi koji se traže ovim članom definitivno 90% velikih poljoprivrednih proizvođača ili tajkuna, kako ih neko naziva, sigurno neće ispuniti. Ja ću zbog javnosti samo da navedem da pravo učešća u javnom nadmetanju za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, u prvom krugu ima fizičko lice koje je upisano u registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu najmanje tri godine, znači da se već ozbiljno bavi poljoprivredom, da ima prebivalište u katastarskoj opštini i da ima svojstvo osiguranika poljoprivrednika kod Republičkog fonda, takođe da ima najmanje pola hektara poljoprivrednog zemljišta i evo, ovde se definiše, i za pravo lice da je vlasnik najmanje 10 hektara.

Na pitanje koje se tiče sezonskih radnika u poljoprivredni, naveden je podatak 150.000. Verujem da ih toliko ima, tolike su potrebe naših poljoprivrednih proizvođača. Pa, otud što je 300-500.000 ljudi ostalo bez posla zbog uništenih poljoprivrednih kombinata, zbog uništenih poljoprivrednih dobara. Prosto, oni se sada snalaze, rade da bi zaradili i preživeli, da bi obezbedili sredstva za život svojih porodica. Mi smo od pre godinu i po dana na ovoj poziciji. Ponovo se postavlja pitanje da će biti investicija, da će biti netransparentno, da će biti naši politički prijatelji, odnosno prijatelji, da će biti neki tajkuni itd, itd. Niste bili, niste slušali onda kada sam jasno izložila da se ne radi ni o kakvoj tajnoj sprezi da kada se radi o investicijama, to je prosto jedan kompleksan problem, materijal koji mora da razmatra više ministarstava. Vlada mora doneti uredbu koja će precizirati kriterijume koji su sadržani, sada inače, kao uslovi, kao načini i kao postupci za ostvarivanje ovog prava zakonom. Dakle, ne možemo mi na nivou Ministarstva dati pravu ocenu. Ovde se moraju uključiti i stručnjaci drugih ministarstava, mora se uključiti lokalna samouprava na čijoj teritoriji će se investicija realizovati i mora se uključiti stručna javnost. Iz tih razloga ostaje ovaj deo uredbe, pri čemu podvlačim da je uredba pravno obavezujući akt, akt koji podleže oceni ustavnosti, akt koji se objavljuje u „Službenom glasniku“ i koji je dostupan svim građanima. Neće biti ništa netransparentno, niti ono što vi sada, u smislu da se dezavuiše javnost, ističete. Na član 8. amandman je podnela narodni poslanik mr Aleksandra Jerkov. Ovaj član bi trebao da glasi tako da se ovo odnosi na ono zemljište koje ostane nakon što se namire Tenis i ostali partneri SNS kada izaberu zemljište koje njima odgovara, pa kad se druga trećina vrati u restituciju, ona trećina neobradivog zemljišta koja ostane, e tu će moći da zakupe poljoprivredni proizvođači. Zbog čega su oni u nepovoljnom položaju u odnosu na privredne subjekte? Samo mi recite gde se u ovom zakonu pominju investicije, gde je ovde investiranje u proizvodne kapacitete, gde je zapošljavanje određenog broja ljudi po hektaru? Imali smo investiciju arapskog investitora, gospođo Bogosavljević Bošković, u državno zemljište i investicija se svela na kupovinu mašina za direktnu setvu. Kakva je to investicija i šta građani, šta poljoprivredni proizvođači imaju od toga? Ako se htelo da se pospeše investicije, ako to jeste cilj, pa se zato dovode privredni subjekti pojedini u povoljniji položaj u odnosu na naše seljake, zašto onda ne piše da se propišu neki kriterijumi, pa se onda kaže odrediće se zemljište u površini toj i toj, pa će se oglasiti u tom i tom roku, neće biti jedno pravno lice, otvorićemo konkurenciju, mi iz opštine, iks, ipsilon, recimo, smatramo da je nama potreban taj i taj proizvodni kapacitet, spremni smo da ponudimo jednu količinu zemljišta pod tim i tim uslovima, smatramo da bi u tom i tom roku trebalo da bude toliko investicija po hektaru. To su investicije, a ne mi dajemo 30% na osnovu nekakvog plana odabranim investitorima. Vi desetinama hiljada porodica, desetinama hiljada građana oduzimate pravo da zakupljuju zemlju, jer ćete tu zemlju dati svojim poslovnim partnerima. Kaže gospodin Arsić – oni već rade na velikim posedima velikih vlasnika poljoprivrednog zemljišta. Gospodine Arsiću, ako podaci Republičkog zavoda za statistiku sa popisa poljoprivrede kažu da je 2013, 2014. godine sklopljeno 10.969 ugovora o zakupu državnog zemljišta sa poljoprivrednim gazdinstvima i da je to površina od 289.613 hektara, onda neće biti da obrađuju zemlju koja je u tuđem zakupu, već će biti da obrađuju zemlju koju sami zakupljuju. Ili laže Republički zavod za statistiku ili vi ne govorite istinu kada kažete da nema interesa za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta. Popis poljoprivrede, Republički zavod za statistiku kaže da je to 289.613 hektara zemljišta koje se nalazi u zakupu. Jedino objašnjenje, od kako je vaša Vlada došla na vlast, jeste da su ti ugovori o zakupu nestali zbog vaše nesposobnosti ili da su ti poljoprivredni proizvođači toliko osiromašili da više ne mogu ni da zakupljuju zemljište.

Dame i gospodo narodni poslanici, ja razumem da neko ima želju za političkom borbom, razumem želju da hoće da pokaže da su njegovi podaci verodostojni. Ne laže Republički zavod za statistiku. Svaki podatak koji pročitate možete da ga okrenete kako god hoćete. Jeste, 10.000 ugovora ima, ali koliko ima zakupaca? Možete da odmahujete glavom koliko god hoćete. Nećete valjda na dve različite licitacije da pravite jedan ugovor, nego dva ugovora. Razumete li vi to? Da li je radio podnosilac amandmana u realnom sektoru, pa da nauče neku školu, da vide kako se novac zarađuje, da vide kako se stvara nova vrednost?

Kako ih mučite, bolje da ih odjednom postreljate, nego što ste im to radili 12 godine i sada se odjednom brinete za njih. Ostavili ste ih bez igde ičega. Samo nekoliko veleposednika može da radi šta hoće. Jednostavno, želi da dođe u posed besplatnog državnog zemljišta i kada dođe u posed besplatno, više ne može. Da nije ovaj zakon stupio na snagu, mogao bi, besplatno bi uzeo i preostalo poljoprivredno zemljište koje se ne obrađuje. Zahvaljujem se, gospodine Arsiću. Reč ima narodni poslanik Zoran Babić. Izvolite. Potpuno ih razumem zato što bi želeli Srbiju da vrate na staro. Zato što bi želeli da Srbiju vrate u vreme kada su oni režirali život u Srbiji pa su tako uspeli da u Vojnoj ustanovi Karađorđevo staklenike u površini od skoro 3 ha potpuno unište.

Uspeli su da do 2009. godine Vojnu ustanovu Karađorđevo koja imala 460 zaposlenih reorganizuju i transformišu u režiji DS i da je svedu na 60 zaposlenih zbog čega nije bila u mogućnosti da obrađuje preko 3.600 ha zemlje. To je amandman za one koji dobacuju, jer to je život u Srbiji Ja se obraćam vama, a gledam u one koji su Srbiju upropastili. Obraćam se vama gospodine Bečiću, a uvek ću gledati one koji su građane Srbije, koji su naše društvo upropastili i devastirali.

Verovatno da će sada tražiti i javljati se po Poslovniku, jer istina boli, jer gori to sedište na kojem sede, ne da im pravo da mirno sede na tom mestu na kojem jesu. Zbog toga što su tih 460 zaposlenih sveli na 60 nisu mogli da obrađuju svih 3.600 ha u Karađorđevu. Zbog toga su uveli razne privatnike, razne zadruge, dali im 3.600 ha na taj način da je nekoliko puta od 2012. godine na ovamo morala da interveniše i Vojna policija kako bi sa poseda Vojne ustanove Karađorđevo mogla da izbaci te ljude od kojih ni Vojska ni naša država ni naše društvo nije imalo nikakvu korist. Razumem ih zato što ponovo hoće takve neke radnike da pošalju kući, da zaposlene pošalju kući, da ih ostave bez posla da bi koje kakvima oslobodili 3.600 ha samo na jednom potezu da bi mogli pod uslovima koji ne postoje ni u jednom ugovoru, ni na jednom pisanom tragu da im da mogućnost da obrađuju srpsku zemlju. Druga stvar, nikako da dođem do odgovora na to pitanje – kako su se odnosili gospodine Bečiću prema poljoprivrednom, ali i prema građevinskom zemljištu? To pokazuje ova poslednja afera. Zemljište u vrednosti od milijardu i 540 miliona dinara su menjali za zemljište, ali poljoprivredno, iste površine, ali vrednosti koja je nemerljivo puta manja nego što je to vrednost koju su dobili. Onda naravno država dobije poljoprivredno zemljište u vrednosti od nekih 13 miliona dinara, a da građevinsko zemljište u Novom Sadu vrednosti milijardu i 540 miliona dinara. Evo, javljaju se po Poslovniku oni koje najviše boli ta istina gospodine Bečiću. Nema problema, neće me dekoncentrisati. Kome je otišlo tih milijardu i 540 miliona dinara? Koliko ljudi u Srbiji bi imalo više posla da je tih milijardu i 500 miliona dinara ostalo u budžetu? Koliko bi bilo više za trudnice, koliko bi bilo više za porodilje? Koliko bi bilo više za socijalna davanja? To su oteli, odneli jednim potpisom jednog ministra iz bivšeg režima, ali neće o tome da govore gospodine Bečiću. Ja ih razumem zašto žele ovakav amandman, zašto žele da ovakvim amandmanom izmasakriraju zakon? Hoće da se vrate na staro, hoće da se vrate na staro po kojem svako poljoprivredno gazdinstvo mora da se registruje do 31.3. tekuće godine. Ne, postojala su poljoprivredna gazdinstva koja su se formirala, zamislite 2.7. i to sve za jedan dan. Zašto? Zato što je to poljoprivredno gazdinstvo registrovao bivši premijer, čelnik bivšeg režima i on je mogao za jedan dan. On je mogao van zakona i zakon za njega nije važio, mogao je i u julu mesecu da formira poljoprivredno gazdinstvo.

E, oni bi hteli ponovo da se vratimo u vreme bezakonja, da se vratimo u vreme kada je moglo građevinsko zemljište u vrednosti od 1,5 milijardi dinara da se trampi i da se menja za zemljište u vrednosti od 13, 14, ili 15 miliona dinara. Nikako da dobijemo odgovore gospodine predsedavajući na ta pitanja. Vrlo brzo završavam. Da dobijemo gospodine predsedavajući i odgovore na sledeća pitanja. Zašto su ti i takvi koji sada mašu poslovnicima ovde u Narodnoj skupštini dozvolili da se do 2012. godine u AP Vojvodini uništi 38 poljoprivrednih kombinata? Nisu se brinuli, nije ih bilo briga. Zašto je likvidirano 109 poljoprivrednih dobara i zadruga? Da li su tamo radili neki ljudi? Jel su neki ljudi od svog posla očekivali da će prehraniti svoje porodice? Nije ih bilo briga gospodine Bečiću.

U tim zadrugama i u tim privatizacijama je 18.000 radnika ostalo bez posla. U AP Vojvodini je 37% neobrađene zemlje, stoji koja je u parlogu, zašto tu zemlju, jer i sada vode Vojvodinu, zašto tu zemlju nisu ponudili? Zašto je nisu obradili? Pad učešća poljoprivrede u BDP sa 22 na 12%, svaka treća privatizacija u poljoprivredi je poništena, zemlja kupovana za 300 evra, odnosno prodavana za 300 evra sada vredi 7.000 evra. Brinu se za prodaju strancima, a koliko je do sada zemlje prodato strancima u Vojvodini, 22.000 ha irskoj kompaniji „Baltik properiti“ U Srpskom Miletiću, Brestovcu, Feketiću, „Agrokoru“ 6.000 ha, CBA Mađarska 2.650 ha, „Žitogrupa“ Hrvatska 2.000 ha, „Hajdu Avis“ Mađarska 1.500 ha itd.

Gledali su sebe, gledali su ono šta su činili, kako su činili i sada na taj način optužuju nekog drugog. Oni nemaju pravo da postavljaju pitanje gospodine Bečiću, oni imaju jedino pravo da odgovaraju. Povreda Poslovnika gospodin Veselinović.

Ne mogu da se skoncentrišem, da slušam diskutanta kada vi neprestano dobacujete, neprestano nešto, nešto, a samo bih voleo da to isto uradite kada govore vaše stranačke kolege. Kada pokažete da ste korektni i da tako reagujete i kad govori gospodin Božović i kada govori gospođica Jerkov i kad neko drugi od vaših poslanika govori, kad pokažete da imate iste aršine za sve, onda ću vas saslušati. (Jovan Marković, s mesta: Vređa nas.) Gospodine Markoviću, dopustite da možemo da se koncentrišemo na izlaganja poslanika. Ja vas molim, evo šta god hoćete dobićete od mene samo jednom da dopustite da jedan poslanik završi a da vi ne dobacujete. Šta god hoćete, daću vam ako se obavežete da ćete slušati ono što govore u ovoj sali narodni poslanici, da nećete da dobacujete, da nećete da ometate šta god hoćete, evo imate moje obećanje ja ću vam dati. Izvolite. Izvolite. Ako mene pitate šta bih ja želeo, tražio bih vašu ostavku. Reklamiram član 106. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije. Svima je jasno u ovoj sali oni, koji prate Narodnu skupštinu, da je poslanik Babić govorio kao da priča u svojoj dnevnoj sobi, dakle mimo dnevnog reda, šta mu je palo na pamet. Ni u jednom momentu niste uzeli za shodno da ga prekinete, da mu oduzmete reč ili da mu date opomenu kako izričete poslanicima opozicije. S druge strane, ne treba zanemariti činjenicu iz kog svojstva govori gospodin Babić i činjenicu da on, da je morala bilo, bio u nekom manastiru, zamonašio se, ne bi ovde delio Gospodine Veselinoviću, može da se ovde, imamo pravilo danas da se malo odstupi od dnevnog reda izgleda. Znači, kao što govore gospodin Božović, Jerkov i ostali, niko danas ne poštuje u potpunosti temu dnevnog reda. Ali, ako krene da se vređa kao što vi sada radite, da vređate kolege na najgrublji način, rušite dostojanstvo Narodne skupštine to ne mogu da dozvolim. Vi ste već pokazali da je to vaš manir i domaće vaspitanje i ja ne mogu da tu nešto promenim. Pokazali ste građanima Srbije kakvi ste i na kakav način vređate vaše kolege. Tako je gospođice Nado Lazić.

Moramo po Poslovniku. Naučite Poslovnik konačno. Reklamiram član 107. – dostojanstvo, ali smatram da je zloupotrebljen član 103. od strane prethodnog govornika i imam jednu sugestiju za vas, gospodine Bečiću. Kada opominjete gospodina Markovića, molim vas naglasite da je u pitanju Jovan Marković iz DS s obzirom da imamo isto prezime. Kada je reč o članu 107. koji je malopre najeklatantnije prekršen spominjanjem, odnosno iznošenjem nekih uvreda na račun gospodina Babića od strane poslanika koji se nije udostojio da deset dana dođe u ovu Skupštinu. Dakle, deset dana ne učestvuje u radu ove Skupštine, ne brani svoje amandmane, a sada je došao i našao za shodno da zamera nešto gospodinu Babiću pri tom bez ijednog argumenta kršeći Poslovnik, zloupotrebljavajući član 103. i iznoseći samo uvrede na račun gospodina Babića. Spominjem manastir. Dobro, neki će u manastir, ali većina vas će kako je krenulo u zatvor, gospodine Veselinoviću. Mislim da je ovo sada prevršilo sve granice, ponašanje poslanika u velikoj sali Narodne skupštine. Ili ćemo se vratiti dnevnom redu ili ću morati da dam pauzu. Izvolite. Nakon ovog sedmominutnog izlaganja gospodina Babića, ja imam pitam samo jedno – zbog čega se ovim Predlogom zakona na 30 godina 30% zemljišta u svakoj opštini daje pod nejasnim uslovima odabranim investitorima? Sve što mi želimo da čujemo je to i sve što mi pitamo je to i sve što građani žele da čuju je to.

Kada su u pitanju ugovori sa sumnjivim privrednicima, evo vam ga potpisnik direktor Agencije za privatizaciju Beograda, Vladimir Garić, visoki funkcioner SNS. Kada je u pitanju prodaje zemlje za 300 evra po hektaru, evo vam ga Marijan Rističević, visoki funkcioner, možda nije vaše stranke, ne znam, član vaše poslaničke grupe, zaista me ne interesuje u kojoj je stranci. Kada je u pitanju podela državnog poljoprivrednog zemljišta strancima, eno vam ga gospodin Vučić poklanja Arapima zemljište iz privatizacija koje je DS raskinula kada je došla na vlast, napravila plus od 15 zelenih preduzeća a vi poklanjate partnerima iz UAE. Tako da gospodine Babiću sva ta pitanja koja imate za nas postavite ljudima u svojoj stranci. Uhapsili ste tokom vikenda ljude koji su govorili protiv ovoga, koji su otvoreno govorili protiv ovoga. Ne spominje se uopšte koliko je tih optužnica oboreno isto sa poljoprivrednim zemljištem, isto sa tim o čemu vi sada govorite, ali jedino što treba da nam kažete – zbog čega se ovim zakonom 30% poljoprivrednog zemljišta u svakoj opštini daje na period od 30 godina vašim prijateljima? Sada repliku ima dr Pavićević, pa gospodin Marković, pa onda gospodin Babić na izlaganje vaše i time zatvaramo krug replika. (Marijan Rističević, s mesta: Replika.) Postoji redosled. Replike su napravljene pre nego što ste vi gospodine Rističeviću javili se. Znači, ima neki redosled i time zatvaramo krug replika, neću dozvoliti više da se govori van teme. Izvolite gospodine Pavićeviću. Poštovane dame i gospodo, tri napomene želim da saopštim povodom dilema koje je u svom govoru malopre izneo gospodin Zoran Babić koji je komentarisao i delanje Nove stranke, nas pojedinaca iz NS i posebno predsednika NS gospodina Živkovića. Smatram svojom obavezom da kažem da kada gospodin Babić kaže ovde da opozicija treba da odgovara na pitanja da je nužno da evidentiramo da u jednoj demokratskoj državi vlast uvek odgovara na pitanja. Opozicija može da odgovara na pitanja, može da komentariše, može da sugeriše, ali predstavnici vlasti imaju obavezu da odgovaraju na pitanja poštovana gospodo. Druga napomena, kada gospodin Babić kaže – kada će gospodin Živković da odgovori na pitanja funkcionisanja „Kuće vina Živković“, posla sa vinogradima itd, gospodin Živković je, poštovana gospodo, više puta u ovih nekoliko godina odgovorio na sva pitanja koja se tiču tog posla. Poštovana gospodo, svima je, mislim, više jasno da je gospodin Živković što se tiče tog posla sa pravnog i moralnog aspekta čist.

U NS se nalazi, podržava gospodina Živkovića, Vesna Rakić Vodinelić, čestita naučnica i istraživač, vrhunski autoritet u pravnoj nauci, poštovana gospodo. Tu je gospođa Aleksandra Hristić, odbornica u Skupštini Grada, profesorska u srednjoj medicinskoj školi, poštovana gospodo, tu je gospodin Marin Krešić, predsednik našeg Saveta za urbanizam čiji je veliki broj amandmana i prihvaćen ovde, između ostalog, poštovana gospodo, i amandmani na ovaj drugi Predlog zakona o kome raspravljamo danas. To su tri napomene koje sam hteo da kažem u odgovoru gospodinu Babiću. Reč ima mr Jovan Marković, replika na izlaganje gospodina Babića. Izvolite. Niste me razumeli, gospodine predsedavajući, ja sam hteo da se javim po Poslovniku i to da ukažem na povredu člana 107. prvi stav… Ja vas molim da iskoristite, da ne nastavljamo više po Poslovniku, to neću dozvoliti. Znači, kažnjavaću opomenama ko god se bude javio po Poslovniku i odstupio od dnevnog reda. Hteo sam samo da, ali sad ne znam kako ću biti kažnjen, da li da koristim ovo Poslovniku ili kao repliku… Imate pravo na repliku, dva minuta i ja vas molim da to iskoristite, da ne bude posle opet da niste imali pravo na repliku. Mislim da svojim stavom i odnosom, pre svega prema meni lično, a i prema odbornicima opozicije, vi dajete vetar u leđa i niste uopšte svesni da vaše ponašanje prema nama prouzrokuje takve izjave kao što je malopre gospodin Babić, za koje vi kažete da niste čuli, kada on kaže za mene i gospodina Balšu Božovića da smo aerodinamični, da smo aerozagađeni i ne znam šta je još dobacivao. Onda nastavlja gospodin Marković, koji nama preti ovde zatvorom zbog toga što otvaramo pitanje o članu 8. ovog zakona, pitanje prava ljudi koji su do sada koristili poljoprivredno zemljište da nastave da koriste pod određenim uslovima to zemljište. Ja ne znam da li je ovo replika, da li je po Poslovniku, ali na neki način reagujte na ovakve izjave gde oni pokušavaju prosto nama da pošalju poruku - ili ćutite ili ćete i vi sutra biti uhapšeni. Ako vi to ne razumete sa tog mesta, onda mi nemamo o čemu da pričamo. O kom zakonu mi da pričamo ako se nama ovde spočitava da ne smemo da govorimo o amandmanima koje smo podneli na ovaj zakon?

Javnost Srbije može da čuje i da sam reagovao na to kada je rečeno od strane Markovića, da sam mu u tom momentu oduzeo reč. Takođe, može da čuje javnost Srbije da non-stop dobacujete i uznemiravate poslanike koji govore, ne dozvoljavate da se rasprava vodi u Narodnoj skupštini. Celo popodne i celo pre podne sam samo vas opominjao za dobacivanje, gospodine Markoviću. To zna javnost Srbije. Dobili ste repliku na izlaganje gospodina Babića, a vi ste to iskoristili da replicirajući meni. Ne želim da se više sa vama na bilo koji način ubeđujem i vodim polemiku.

Vi to ne radite. Ja ću smatrati da ne vredi da se sa vama ubeđujem i jednostavno ću vas ignorisati, jer nema drugog načina. Zahvaljujem. Reč ima narodni poslanik Zoran Babić, replika na izlaganje. Izvolite. Evo, ja bih tom zaista fascinantnom spisku članova Nove stranke, od cela tri člana, dodao još dvoje koji bi mogli da pričaju o poštenju, dobrom poslovnom odnosu, korektnosti gospodina Živkovića. Pa, dodao bih tom spisku i potpisnike na ugovor o subvencijama i dodao bih doktora Slobodana Milosavljevića. Uh, nije trenutno tu, ne može trenutno da daje odgovore. Pa bih toj grupi ljudi dodao i potpisnika rešenja kojim se usvaja zahtev „Vinarije Živković“, i to je Dobrivoje Sudžum. Uh, ali zauzeti su trenutno. Znate, puno je takvih ljudi ovde koji su trenutno zauzeti, a ne mogu da pričaju baš o korektnosti u poslovanju „Vinarije Živković“ Ali, dobro, to će već neki drugi organi ove države da govore. Tačno je, nije problem vlasti i Vlade Republike Srbijeda odgovara na pitanja, ali ne mešajmo teze. Ono što sam ja pitao jeste - kada ćete odgovarati za sve ono loše što ste činili kada ste bili vlast? Jedno je odgovarati na pitanja, a drugo je odgovarati za svu onu devastaciju, uništavanja, propadanja, pljačkanja, kriminalne privatizacije i na sve one ostale stvari. Da danas nisam bio u ovoj sali, možda ne bih znao da je SNS odgovorna za stanje u Kliničkom centru Srbije i na potrošene milijarde, a sada vidimo i za neku medicinsku opremu koja ne može ni da uđe unutar u Klinički centar Srbije, a kamoli da dođu pacijenti do te opreme. Pa, to piše dnevna štampa, džabe vi odmahujete rukom. Ko je odgovoran za to?

Izvolite. Zahvaljujem. Dame i gospodo narodni poslanici, koleginica me je svrstala u red njihovih velikana. Njihovi velikani su: finansijski predsednik stranke bivšeg režima u društvu sa tadašnjim predsednikom stranke bivšeg režima, ispod po hijerarhiji, kasnije ga je nasledio moj kolega poljoprivrednik, ispod u hijerarhiji je bio gospodin Vlahović, ispod njega je bio direktor Agencije, gospodin Cvetković Mirko, treći premijer stranke bivšeg režima. Onda tamo jedan činovnik Siniša Mali, ali je ostao od napred, a oni su krenuli od pozadi. I ako je Mali nešto uradio za vreme vladavine stranke bivšeg režima, vi ste za to odgovorni, a ne ja, ne mi. Vi ste krenuli od činovnika. Takođe ste rekli da sam ja prodao „Agrouniju“ onom vašem finansijskom direktoru Demokratske stranke, zato što sam bio ispred lokalne samouprave član tenderske komisije koji je glasao protiv zato što mi je cena bila mala od 300 evra po hektaru. Valjda imovinu prodaju oni koji glasaju za, a ne oni koji glasaju protiv. Onda vaš kolega u stranci u kojoj ste ranije bili, koji ima gitaru od 44-40 hiljada evra, koja košta više nego moji traktori, kaže za to što sam ja glasao protiv da je to dokaz da sam ja reketirao finansijskog direktora vaše stranke, jer samim tim što sam bio protiv, on tvrdi da sam ja tražio reket. Hajde konačno dogovorite se, a bili ste u obe stranke, šta sam ja to uradio.

Nešto smo se dogovorili.

Sa ove strane su dva poslanika govorila i takođe nisam ulazio u ono što su oni rekli. Ne bih dopustio samo vređanje, ali nisam ulazio u ono što su rekli.

Izvolite. Zahvaljujem, gospodine Bečiću. Dakle, povreda Poslovnika član 107, ne u nameri da ga zloupotrebim, nego u nameri da vama skrenem pažnju da se tiče dostojanstva ovog doma, zato što je malopređašnji govornik pokušao da kriminalizuje svojom pričom pokojnog premijera Zorana Đinđića. Na to morate da ga opomenete… Pogotovo neću da dopustim da koristite ime ubijenog premijera u međusobnim prepucavanjima. Mislim da to nije u redu, gospodine Božoviću i molim vas da se vratimo dnevnom redu. Na član 8. amandmane, sa ispravkama, u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Marijan Rističević i zajedno narodni poslanici Balint Pastor, Elvira Kovač, Arpad Femont, Zoltan Pek i Anamarija Viček. Vlada i Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu prihvatili su amandman. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.

Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, mi smo malo poboljšali ovaj amandman, upravo u želju da mala poljoprivredna gazdinstva, mali poljoprivrednici konačno nešto mogu da zakupe, regulisali smo da pravo u prvom krugu u nadmetanju imaju fizička lica upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava koji su aktivno statusu najmanje tri godine, sa prebivalištem od najmanje tri godine iz prostog razloga da ne bi bilo fiktivnog prijavljivanja radi uzimanja u zakup, radi izdavanja u podzakup. To svakako stranka bivšeg režima zna kako su to radili u Kikindi itd. Koje su porodice od toga napravili biznis, koji zakupci kojih ukupno ima 5.400 u Srbiji? Tačno je da imaju preko 10.000 ugovora, jer jedan zakupac može da zakupi više parcela, da učestvuje na više šifri i da ima više ugovora, a ukupan broj zakupaca je 5.400 od čega su 1.100 stočari kojima ovim zakonom dajemo izuzetne povoljnosti. Takođe, smo definisali koji ima pravo zakupa i u drugom krugu. Ali, da vidite kako je to izgledalo za vreme vladavine stranke bivšeg režima? Kako se nadmetalo na šifri broj 7, Vinarije „Živković“ prijavile su se dva ponuđača, jedna je bila „Agrounija“, a.d. Inđija vlasništvo finansijskog direktora stranke bivšeg režima, a druga je bila Vinarija „Živković“ vlasništvo bivšeg premijera stranke bivšeg režima i ništa ne bi bilo čudno, zakupnina je bila 60 evra, ništa ne bi bilo čudno da u nadmetanju oba pravna lica nije zastupao Branko Đurić, Branko Đurić. Kako se i jedno lice nadmetalo samo sa sobom baš bi voleo da vam odgovori stranka bivšeg režima? Hvala. Zahvaljujem. Na član 8. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević. Izvolite. Poštovane dame i gospodo, mi smo amandmanom na član 8. ovog Predloga zakona ponudili, mi smatramo bolji odgovor na pitanje ko treba da ima pravo učešća u javnom nadmetanju za davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u prvom krugu. Gospođa Bogosavljević Bošković je predložila da to pravo može da ima fizičko lice ili pravno lice koje je upisano u registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom stanju najmanje tri godine. Mi smo se pitali na osnovu kojih kriterijuma je definisan ovaj period od tri godine. Ponudili smo amandman i mi smatramo da bi trebalo poljoprivrednim gazdinstvima koja se nalaze u aktivnom statusu 10 godina, kao i novootvorenim gazdinstvima omogućiti da učestvuju u prvom krugu javnog nadmetanja. Gospođa Bogosavljević Bošković je nama odgovorila da se amandman ne prihvata zbog toga što bi brisanjem ovog jednog dela koji se tiče tri godine stvorila mogućnost da se registruju nova gazdinstva samo radi ostvarivanja zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, a mi se onda pitamo - pa, šta? To je prvi krug. Ovo je gospođa Bogosavljević Bošković, jedan primer ne tržišnog pristupa, ne tržišnog rešenja, jer je neko zamislio da neko treba da bude sprečen zbog toga što smatra da bi trebalo da se spreči registracija novih gazdinstava samo da bi se ostvarivao zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini. A zašto? Zašto sprečiti nekoga ko to smatra, nekom vrstom podsticaja. Možda u tome vidi neku šansu da konkuriše, da bude tu u prvom krugu, a pošto postoji prvi krug onda postoji neki drugi krugovi, pa će da se vidi u međusobnom takmičenju ko je kakav kandidat. Zahvaljujem. Gospodine Bradiću, vi želite po ovom amandmanu. Izvolite, dr Blagoje Bradić. Zahvaljujem, predsedavajući. Apsolutno podržavam amandman uvaženog kolege i pošto je evidentno da skupštinska većina ne želi da prihvati nijedan amandman, da je vaša politička odluka i vaša, u stvari generalna politika što se tiče agrara se ogleda u ovom zakonu, u danu za glasanje kao član stranke Zajedno za Srbiju, a i kolegi iz SDS i Zeleni Srbije, glasaćemo u protiv ovog zakona, jer mislim da je ovaj zakon pravljen isključivo za Vojvodinu, vi ovo niste namenili selima ispod Save i Dunava, ne znam kako bi se ovaj zakon primenio, recimo u Zaplanju. U redu, samo ima jedan problem u Zaplanju nema mladih ljudi sve se iselilo, ostala samo staračka domaćinstva. I, ko će tamo da zakupi ako ne dođe strani investitor tu zemlju ako se primeni ovaj zakon, neće imati niko pravo da konkuriše i zato je smisleno ovo što predlaže kolega Pavićević da ljudi koji žele da se bave poljoprivredom, koji imaju kapital mogu da dođu da zakupe,ne znam što bi neko ušao u licitaciju zakupio poljoprivredno zemljište i ne zna šta da radi sa njim. Pa, normalno nešto bi radio da napravi neki profit. Drugi problem, koji ja vidim u ovom zakonu ozbiljan, to je da mora da bude poljoprivredno gazdinstvo na toj katastarskoj opštini. Zašto? Zašto, kažem vam, znate gde je Zaplanje, to vam je od Niša prema bugarskoj granici, ne verujem da ste bili tamo, tamo nema ljudi, prazna sela. U redu je, treba tamo razvijati. Vi ne želite, to je u redu, to je vaša politika, bitno je da građani vide koju politikuimate i kako zamišljate razvoj agrara. Samo molim kolege da se koncentrišu, posle ćemo da pričamo. Znači, predlažem da prihvatite amandman kolege Pavićevića. Mislim da je dobar. Mislim da daje mogućnosti i onima koji ne žive tamo gde ima poljoprivrednog zemljišta, a žele da se bave time da mogu da dođu i da angažuju. Zašto? Šta je problem što će neko da zakupi zemljište da bi se bavio ne znam, evo ja kad odem u penziju hoću da se bavim voćarstvom i ja to ne mogu da uradim u Zaplanju zato što je to druga katastarska opština, zato što ja nemam poljoprivredno gazdinstvo i ne mogu da uđem u zakup, a nemam para da kupim, oću da zakupim na 30 godina, hoću da budem savestan, da dignem kredit. Sve je to u redu, ali ovim zakonom ja to nema pravo. Zašto uskraćivati pravo da ljudi ako imaju ideju, ako žele da rade nešto, da mogu da rade. To je ono što sam rekao malo pre, vi imate dvojne aršine. Nemojte, pravite zakon za celu Srbiju. Zahvaljujem. Uvaženi narodni poslaniče, vi kažete pravljen zakon za Vojvodinu, ovi iz Vojvodine da pravili ste zakon za centralnu Srbiju. To je najbolji dokaz da smo mi imali mandat da napravimo zakon o poljoprivrednom zemljištu, izmene i dopune važećeg i da isti važi za celu Srbiju i time smo se rukovodili i takav smo predlog vama prosledili. Šta je problem, postavlja se pitanje. Problem je u tome što narodni poslanici često ne razumeju ono što je predloženo u zakonu i jedan od dokaza nerazumevanja je upravo to što mi smo i predvideli upravo ono što vi tražite, to je da u drugom krugu mogu za zemlju u zakup se prijaviti i zakupci iz drugih opština sa drugih područja Srbije. Dakle, u prvom krugu prioritet se daje lokalnim poljoprivrednicima da konkurišu za raspoloživo zemljište u svojoj katastarskoj opštini jer oni to hoće tako i smatraju da njima to treba da pripadne kao pravo. U drugom krugu sve ono što ne bude izdato u prvom krugu mogu se prijaviti i za isto zemljište konkurisati i ovi iz okoline Niša i oni iz Sudulice, ako je recimo u pitanju zemljište negde u Vojvodini. Prosto želim na taj način da pojednostavim ovu priču. Što se tiče ovog roka od tri godine, pa molim vas, radi se o državnom poljoprivrednom zemljištu, mi prosto želimo da izbegnemo praksu da neko podeli gazdinstvo ili da osnuje novo gazdinstvo samo da bi ostvario pravo zakupa na državnoj svojini. Molim vas lepo, hajde da vidimo, kvalifikujte se da dobijete ovaj resurs u korišćenje. A štose tiče deset godina, 2004. godine su počele registracije i praktično taj rok ne može da ispuni nijedno poljoprivredno gazdinstvo u Srbiji. Dakle, mi se stvarno razlikujemo u načinu razmišljanja. To je suštinska politička razlika. Vi ne dozvoljavate da ljudi koji žele da se bave poljoprivrednom a imate, kažete 30% koje treba da se izda u zakup, i imate problema, ne izdaje se, pa je to zataloženo, pa od poljoprivrednog zemljišta, se ne aktivira kroz vreme. Vi želite ovim zakonom da ga aktivirate i da uposlite ljude da mogu da se bave poljoprivrednom. Onima koji žive u okolini tog poljoprivrednog zemljišta sputavate pravo da uđu u zakup poljoprivrednog zemljišta, ili dajete pravo tek u drugom krugu ako niko ko je domicijalno stanovništvo, to ne uzme u zakup, a onda dajete privrednom subjektu koji može da dođe odakle hoćete, da na samo spisak lepih želja, plan, projekat koji donese, i da nekoj komisiji koja to odobri on može da uđe u zakup poljoprivrednog zemljišta. To ne, da je diskriminatorski nego ne mogu da vam objasnim. Opet ću da se vratim, ne znam, hajde stambeni fond Grada Niša, mogu da kupe samo Nišlije u prvom krugu, ako ne na licitaciji, ako se niko ne javi onda možete vi da dođete da kupite. Gde je tu jednakost pred zakonom? Kako to? Kako vi to zamišljate, poštovanje Ustava na vaš način, da smo svi kao jednaki, ali neko je jednakiji od ovih drugih. Šta je problem ako ja, recimo kao stomatolog, hoću da zakupim poljoprivredno zemljište i da uložim pare da napravim, moje mare su manje vredne, ne znam od nemačkih para? Šta je problem u tome? Ako ja želim da licitiram, pa je znači ne dobijam ništa na poklon. Ja samo hoću da uđem u utakmicu da zakupim zemlju. Šta je tu problem? A vi kažete – ne, ne može u prvom krugu, zato što nisi rođen u Gadžinom Hanu, pa dobro nisam rođen u Gadžinom Hanu, hoću tamo da napravim voćnjak i hoću da investiram pare, pa to neko mora da okopa, pa neko mora da bere, pa će nekom da se plati, pa će neko da otkupi, pa neko da transportuje. Šta je tu problem? Ali, samo ako nema niko iz Gadžinog Hana i taj mora da bude minimum tri godine tu? Ali, šta je tu problem? Vi govorite da je to zajedničko, to je državna zemlja, ja sam deo ove države. Zbog čega neko ima privilegovan status ako je rođen u tom delu za razliku od nekog ko je rođen recimo na pet kilometara odatle. Ja govorim o načinu razmišljanja političkog, kako treba da se krene u rešavanje nekog problema. tu se mi razlikujemo. Zahvaljujem. Na član 9. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević. Poštovane dame i gospodo predložili smo i amandman na član 9. kojim menjamo prvi stav člana 66. i dodajemo jedan novi stav, a sve, poštovana gospodo, u cilju učvršćenja jedne tržišne logike u našoj državi i manje arbitrarnosti. Mi predlažemo da se menja član 66. stav 1. i da glasi ovako – na osnovu odluke o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, odnosno po pravu prvenstva zakupa i pravu prečeg zakupa i dostavljanju sredstava obezbeđenja za višegodišnje ugovore ministarstvo i zakupac zaključuju ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini. Dakle, mi kažemo, prvo ugovor a potom zakupnina, poštovana gospodo, i onda predlažemo novi stav – nakon zaključivanje ugovara o zakupu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, zakupac uplaćuje zakupninu, postignutu na javnom nadmetanju. Nama se čini da, tržišna logika koja treba da se temelji na vladavini prava, podrazumeva da se prvo potpiše ugovor, a nakon toga da se dogovori stvar oko zakupnine. Zašto? Zato što imamo iskustvo, koliko sam ja razumeo, na osnovu svojih konsultacija sa ljudima koji su se time bavili, da se nekada ugovori čekaju mesecima, nekada godinama, pa šta bi bilo prirodnije nego da neki akteri koji su zainteresovani za neki posao, da prvo dogovore to stupanje u ugovorni odnos, a nakon toga da se uplati ova zakupnina. Meni se čini da bi prihvatanjem ovog amandmana učvrstili i potvrdili tržišno reformsko usmerenje. Gospođo Bogosavljević Bošković, neprihvatanjem naših amandmana, na ovaj član 9. na član 8. i na član 7. Vlada učvršćuje svoj antireformski, netržišni kurs, koji počiva na goloj arbitrarnosti. Mi smo uvek protiv toga, poštovana gospodo. Na član 9. amandman je podneo narodni poslanik Balša Božović. Izvolite, gospodine Božović. Dame i gospodo narodni poslanici, član 9. smo predložili da se obriše kao i svi ostali članovi ovog zakona zato što smatramo da je celokupan zakon veoma loš i mi smo protiv toga da on stupi na snagu. I ovaj član 9. upravo zbog prava prvenstva i prava prečeg zakupa smo predložili da se obriše u svom prvom stavu, samo iz jednog jedinog razloga. Vi ste kao ministarka poljoprivrede uporno se trudili da objasnite nama, narodnim poslanicima, kako vi smatrate da je veoma važno da vodimo računa o malom poljoprivredniku iz užeg dela Srbije, da bi lako mogao da dođe do onog zemljišta koje se danas ne obrađuje. Mi se sa tim slažemo, ali vi sve vreme ne želite ni jedan zarez da posvetite poljoprivrednom zemljištu Vojvodine, 450.000 hektara gde je 150.000 namenjeno kao najplodnije zemljište Tenisu, gde je 150.000 u restituciji i gde je 150.000 namenjeno za prodaju, u sve onu lošu kategoriju zemljišta koje niko i ne želi da uzme. Dakle, na 30 godina ćete onemogućiti one ljudi koji danas žive od svog rada na toj njivi, da narednih 30 godina obrađuju tu zemlju koju obrađuju danas, čime ćete dovesti 70.000 porodica u veoma lošu situaciju, pre svega finansijsku. Njihov standard će rapidno opadati, oni sutra neće moći da na toj svojoj njivi zasnivaju dalje svoju poljoprivrednu proizvodnju. Dakle, molim vas, da razumete zbog čega se na kraju donosi ovaj zakon. Ako ne razumete vi, molim vas da razumete zbog čega su vama dali da vi obrazlažete ovaj zakon. Nastaviću i koristiću još nekoliko sekundi vreme poslaničkog kluba. Reč ima ministar Snežana Bogosavljević Bošković. Neverovatna je energija onih koji žele da i dalje dezavuišu ono što smo uradili, da šire neistine, da zastrašuju naše poljoprivrednike i zbog toga moram još jednom da kažem. Sve što je rekao prethodni govornik, apsolutno nije istina. Na sva pitanja sam spremna da odgovaram i odgovarala sam, ne samo danas nego u čitavom procesu pripreme ovog zakona. Za sva pitanja sam spremna osim za nedobronamerna, osim za ono što je izvrtanje teza, osim za političku borbu zarad sticanja političkih jeftinih poena. Pitanje je manipulacija, čak i na ove podatke neke koji su sada izrečeni. Ja sam malopre odgovarala. Nije tačno da će poljoprivrednici ostati bez zemljišta. Tačno je samo da ćemo unaprediti poljoprivrednu proizvodnju, da ćemo sprečiti korupciju, da ćemo sprečiti uzurpaciju, da ćemo pomoći poljoprivredno gazdinstvo Srbije, a to je prosečno, srednje, malo gazdinstvo, a naravno da ćemo pružiti šansu i onim velikim. Nažalost, njih imamo malo, ali i oni su nam i te kako važni i značajni i ovaj zakon je upravo u prilog poljoprivrede Srbije i naših poljoprivrednika. Na član 9. amandman je podneo narodni poslanik magistar Aleksandra Jerkov. Izvolite.

Evo zašto smo mi protiv ovog zakona. Na osnovu odluke o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta državnoj svojini a po izvršenoj uplati zakupnine, postignute na javnom nadmetanju i sad vi dodajete ovim predlogom zakona – odnosno po pravu prvenstva zakupa i pravu prečeg zakupa. Problem sa ovim zakonom je u tome što za neke važi javno nadmetanje a neki imaju pravo prvenstva zakupa. U AP Vojvodini, prema podacima Ministarstva poljoprivrede iz 2012. godine, ima 457.360 hektara državnog poljoprivrednog zemljišta, od čega je 318.149 hektara obradivo, a ostatak od oko 140.000 hektara je neplodan, i uopšte nije predmet ovog zakona zato što nije nikom interesantan za uzimanje u zakup. Ja sad ne znam zaista, gospođo Bogosavljević Bošković, koju vi zemlju mislite da naši poljoprivrednici uzimaju u zakup ako trećinu date privrednim subjektima po pravu prvenstva zakupa? Ako je trećina predmet restitucije, njima će ostati samo ovih 140.000 hektara neplodnog zemljišta koje i nije uzeto u zakup. Ja ne znam ni o kakvoj uzurpaciji vi govorite. Prvo, uzurpacija je problem Ministarstva poljoprivrede koje to ne kontroliše, koje kontroliše valjda poljoprivredne inspektore. To nije problem niti ovih poljoprivrednika, niti će ovde bez prava da uzimaju zemlju u zakup, postati poljoprivrednici koji uzurpiraju državno zemljište. Ne, ovde će ostati oni ljudi koji uzimaju državno zemljište u zakup, polovina tih porodica živi isključivo od toga, i vi ćete njih ostaviti ovde bez zemljišta koje mogu da iznajme. Zahvaljujem. Govorite o podacima iz 2012. godine, oni su kao i ove godine, kada se radi o državnom poljoprivrednom zemljištu isti, oko 450.000, govorite o neplodnom zemljištu. Ja bih vas podsetila da u Zakonu o poljoprivrednom zemljištu, jasno je definisano koji su sve to tipovi poljoprivrednog zemljišta. Što se tiče manje plodnog zemljišta u Vojvodini, oko 12.000 hektara su trstici i bare. Sve ostalo je poljoprivredno zemljište koje se može privesti nameni. Ovo je tabela koja kaže ovo sadašnje stanje, pola je zemljišta dato u zakup, pola u Vojvodini nije dato u zakup, ne koristi se, mimo je kontrole države Srbije koja je nadležna da upravlja i raspolaže ovim zemljištem. I to je ono što mi želimo da promenimo. Uporno ponavljate istu priču, da će neko ostati bez zemlje. Nije tačno, svi će imati mogućnost, oni koji budu želeli da rade. Nije tačno da ćemo mi sada, neko dobro ili kvalitetno zemljište, dati nekome po pravu prvenstva ili pravu prečeg. Planove donose lokalne samouprave na osnovu podataka koji dobiju od RGZ, to je njihova obaveza. Oni u svom godišnjem programu izdvajaju i po pravu prvenstva i po pravu prečeg i daljeg ono zemljište koje ide u zakup javnim nadmetanjem. Vi znate da je pravo prečeg infrastruktura, a ono što ide na javno nadmetanje, to je onaj deo zemljišta koji je namenjen ratarskoj proizvodnji. Prema tome, apsolutno niste u pravu i netačni su podaci da će neko ostati bez zemlje, naprotiv, mi želimo da ovaj sivi krug pređe u zeleni, jer je nedopustivo, Srbija nije toliko bogata da ima ovoliko neobrađenog zemljišta. Na član 10. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Balša Božović, Milan Petrić, Jovan Marković i zajedno Nataša Vučković, Goran Ćirić, Gordana Čomić, Vesna Marjanović, Dragoljub Mićunović, Jovana Jovanović, Vesna Martinović i Aida Ćorović. Izvolite. Zahvaljujem. Član 10. u osnovnom tekstu zakona, koji usvajanjem više stvarno nije na nalik, ja volim najviše ovakve zakone koji potpuno promene članove ulaskom u proceduru, na žalost, ne dovoljno dobro. Dakle, član 10. kaže da se posle reči: „ne može se otuđivati“ koja se odnosi na poljoprivredno zemljište, dodaju reči: „osim pod uslovima predviđenim ovim zakonom“ Mi smo protiv da ovakav član stoji u zakonu. Kolege koje su, srećom, podnele amandmane koje ste vi usvojili, nisu imali takav amandman, tako da će ovo verovatno ostati do Dana za glasanje. Ovde se kaže da će se zemljište, ne može se otuđiti inače, ali može pod uslovima određenim ovim zakonom. Koji su to uslovi? Kad će doći do otuđenja zemljišta? To se dalje u članu 11. razrađuje. Mi smo protiv da se poljoprivredno zemljište u državnoj svojini uopšte može otuđiti, kao što smo protiv da ostavimo to čuveno pravo prvenstva koje ne postoji u pravu i s razlogom su mnogi pokušavali da ga unesu u pravni zakon, pa kao što smo protiv da se ne razumemo kakve će stvarne posledice ovaj zakon napraviti. Državno zemljište ne možemo otuđivati. Ne dok se ne završi proces restitucije, ne dok ne završimo ostali zakonodavni okvir, a vi kažete ovde, osim pod uslovima predviđenih ovim zakonom. Kada takve rečenice dođu u zakon, onda se ide u diskreciona ovlašćenja, na dogovore. Ja uopšte neću da kažem da ste vi za to spremni, odgovorni. To se dešava u rutini i po prirodi stvari. Hvala. Zahvaljujem gospođo Čomić. Izvolite gospodine Petriću. Pa, inače, u starom članu je raspodela prihoda bila od izdavanja. Znači, 60 ukupno u Republici, a 40 lokalnoj samoupravi, odnosno opštini, kako već nazivamo sad. Ovo je sada forma koja je predstavljena, ona predstavlja da će sve to se beležiti kao prihod Republike Srbije. Međutim, mi ovde nigde nismo našli način i obavezu kojim će Republika vratiti lokalnim samoupravama iznos i ni veličinu iznosa, visinu iznosa, odnosno okojoj se radi. Znači, samo to, demantujte me ako nisam u pravu. Na član 10. amandmane u istovetnom tekstu podneli su Skupština AP Vojvodine i zajedno narodni poslanici Nenad Čanak, Bojan Kostreš, Olena Papuga, Nada Lazić, Đorđe Stojšić i mr Dejan Čapo.

Zahvaljujem. Kao što piše u obrazloženju naših amandmana koji se tiču pitanjem prodaje državnog zemljišta, načelno bi se mogli saglasiti sa tako jednim konceptom, ali postoji nekoliko problema po ovom pitanju zbog kojih smatram da i ovaj institut treba brisati iz zakona. Naime, da krenemo od onoga što je već više puta izrečeno, a to je da kada opet sa aspekta AP Vojvodine odbijete od ukupnog fonda državnog zemljišta ono zemljište koje je namenjeno pravnim licima, investitorima, da li će to biti domaće ili strano pravno lice, u suštini nije ni bitno, kada odbijete zemljište koje je predviđeno za restituciju, ostaje manje od pola ukupnog fonda zemljišta i to uglavnom ono zemljište koje ni do sada nije bilo atraktivno za poljoprivrednike koji ga nisu zakupljivali, ali jednostavno za to nisu nalazili interes. Znači, gro tog zemljišta će čini ti upravo utrine i pašnjaci koji nisu u toj meri pogodni za obradu, kao ovo zemljište koje je bilo predmet zakupa i koje se u Vojvodini zakupljuje u dosta velikom procentu, pogotovo ako uzmemo u obzir da postoji samo mogućnost lokalnih samouprava da uđu u postupak prodaje državnog zemljišta domaćim poljoprivrednicima. Dakle, ne i obaveza, ne i određen jedan minimalni korpus zemljišta, dakle neizvesnost domaćim poljoprivrednicima da li će to zemljište doći kod njih. Onda se stavlja pod znak pitanja iskrena namera predlagača da se ovako nešto desi. Mislim da je smisao ovog zakona pre svega davanje 30% državnog zemljišta na 30 godina pravnim licima i da je to ono što je lajt motiv. Sve ostalo u ovom zakonu, a ima i dobrih stvari, su ipak neka oblatna koja pokriva ovu generalnu ideju. Zahvaljujem. Zahvaljujem se gospodine Bogaroški. Reč ima narodni poslanik Đorđe Stojšić. Zahvaljujem gospodine predsedavajući. Žao mi je što više poslanika nije prisutno kada govorimo o poljoprivrednom zemljištu, s obzirom da za nas iz Vojvodine je ovo izuzetno važna tema i žao mi je što poslanici, naročito ovi iz Vojvodine nisu bili tu da čuju poljoprivrednike koji su imali priliku da iznesu svoje mišljenje, do duše iza Narodne skupštine, ne ispred Narodne skupštine, pošto se ispred postavljala bina za nastup Lepe Brene i Stivena Sigala, ali eto za one koji ne znaju, oni su bili tu u nekom broju iza Narodne skupštine. (Aleksandar Martinović, s mesta: U kolikom broju? Nastavite, gospodine Stojšiću. Smatramo da je državno poljoprivredno zemljište izuzetno važan resurs i smatramo da ne treba da se otuđuje i da se prodaje. Predlagali smo u ranijim nekim diskusijama da se državno poljoprivredno zemljište iskoristi na način da se recimo organizuje u jedan fond koji bi mogao da kroz hartije od vrednosti, kao što se to svuda radi u svetu, Republika Srbija dođe do sredstava u vrednosti od više milijardi evra, tako što bi se ceo takav fond kolateralizovao sa državnim obveznicama i to je bila jedna od recimo ideja. Samo za čišćenje Kanala Dunav-Tisa-Dunav vam je potrebno negde oko milijardu evra i da ne pričam sada o nekim drugim ulaganjima u poljoprivredu. Imamo kanalski sistem koji je najveći u Evropi i najzapušteniji u Evropi. Državno zemljište se neće proizvoditi. Kao što kaže stara engleska poslovica – kupujte zemlju, ona se više ne proizvodi. Ako to znaju svi uspešni privrednici u ovoj zemlji, ne znam zašto se Republika Srbija odriče takvog resursa. Takođe se pridružujem ocenama Pokrajinskog sekretarijata da smatramo da državno zemljište ne bi trebalo da se prodaje. Poljoprivrednici, ono što će dobiti kada se izda ovih najboljih 30%, biće ispod zadovoljavajućeg i mislim da od toga neće imati nikakvu korist mali poljoprivrednici, a država Srbija će imati samo štetu.

Zahvaljujem se, gospodine Bečiću. Ja moram da odgovorim na nekoliko stvari. Prvo, što se tiče tog famoznog protesta, tu se skupilo, gospodo iz bivšeg režima u Srbiji i gospodo iz sadašnjeg režima u Vojvodini, brat bratu jedno sto, sto pedeset ljudi. Poljoprivrednici su preko noći postali Bojan Pajtić, Nenad Čanak, Saša Radulović, pokrajinski poslanici, pokrajinski sekretari itd. Tu ljudi koji se stvarno bave poljoprivredom daj bože da je bilo jedno pedeset, a i oni su tu dovedeni verovatno zato što su bili obmanuti vašim netačnim informacijama kako će neko navodno da im oduzme zemlju. Taj vaš protest koji je Bojan Pajtić najavljivao – dolazi 17 asocijacija poljoprivrednika, traktorima blokiramo Beograd, tražimo od Tomislava Nikolića da ne potpiše zakon, mi ćemo stopirati donošenje zakona itd. Tu se sastala šačica sadašnjih pokrajinskih funkcionera, neki bivši ministri, neki sadašnji narodni poslanici, pokrajinski poslanici i manje-više na tome se taj famozni skup i završio. Ali, ja bih sada hteo da postavim jedno drugo pitanje. Gospođo ministarka, ako dobro razumem poslanike bivšeg režima i ovog sadašnjeg režima u Vojvodini još koji mesec, oni su sad protiv toga i vode maltene rad protivpravnih lica. Sad su odjedanput pravna lica neprijatelj broj jedan ove države, treba ih ukinuti, ne treba im dati nikakva prava, kada je u pitanju zakup, dakle zakup, ne prodaja, ne otuđivanje, zakup poljoprivrednog zemljišta u Republici Srbiji. Ja te iste pitam – kako je onda moguće da na nivou AP Vojvodine, evo, pitam i pokrajinskog sekretara, pravna lica tamo nisu problem, čak pravna lica tamo moraju i jedina su ovlašćena da dobiju sredstva iz pokrajinskih fondova. Evo, na primer, na osnovu javnog konkursa od 17. marta 2011. godine Pokrajinski skeretarijat za nauku i tehnološki razvoj, tada je pokrajinski sekretar bio onaj bivši kadar Ante Markovića, prof. dr Dragoslav Petrović, je zaključio ugovor sa pravnim licem i to je bio jedan od uslova konkursa, d.o.o. Maranta Sombor, Bukovac 133, PIB taj i taj, matični broj taj i taj, ukupna vrednost investicije je 50 miliona, pazite, 50.530.000 dinara, za sufinansiranje pogona za proizvodnju pogrebne opreme u Somboru, 50 miliona dinara za finansiranje pogona za proizvodnju pogrebne opreme u Somboru. Što niste stavili u javni konkurs da može i fizičko lice da dobije 50 miliona dinara? Kakve se to savremene tehnologije koriste u proizvodnji mrtvačkih sanduka? Dakle, očigledno je da je reč o pranju para. Godine 2012. su trebali izbori, laiku je jasno o čemu se ovde radi, pola pije, pola šarcu daje. Ovaj čovek, odnosno vlasnik ove firme je verovatno pola para morao da vrati tom istom Dragoslavu Petroviću, odnosno DS, za izbornu kampanju. Ne znam koje se to tehnologije svemirske koriste u proizvodnji mrtvačkih sanduka. Dalje, kako vam to pravna lica ne smetaju npr. kada dajete, takođe po ovom javnom konkursu od 17. marta 2011. godine, zaključen je ugovor između Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj, opet Dragoslav Petrović i d.o.o. vinarija, pa hajde sad, poznat je muzičar i pevač, pa da mu ne spominjem ime.

Toliko košta nabavka nove linije za proizvodnju vina i, zamislite, linije za punjenje flaša sa stelirizatorom i linije za etiketiranje flaša Enos star due. Pri tome, firma tek treba da bude osnovana, jer se u članu 6. kaže – korisnik sredstava se obavezuje da uloži svoj deo kapitala u predmet ugovora preciziram u članu 1. ovog ugovora u visini od 67.577.000 dinara itd. Kaže da ulaže svoj kapital, a to su u stvari pare iz budžeta Vojvodine, odnosno 77% ukupne investicije završi pogon, pazite, završi pogon. Slušajte, gospođo Čomić, malo, da završi pogon, a ovde se kaže – zaključuje se ugovor o sufinansiranju pogona. Pa, valjda je pogon već napravljen. Njega, u stvari, gospodo, nema, on tek treba da se napravi. Evo, piše u ovom vašem zaključku. Kaže – mora da bude napravljen do 30. septembra 2011. godine. Vi ste fiktivne ugovore zaključivali niti pogona, niti vinarije, niti vina, niti flaša, nema ničega, samo date pare. Sada vam tu pravna lica nisu smetala. Pa, preko pravnih lica ste najlakše mogli da operete novac i pravna lica nisu toliko bola oči nego da ste dali 80 miliona dinara nekom fizičkom licu. Sada odjedanput rat protiv pravnih lica, kako pravna lica mogu da dođu u zakup poljoprivrednog zemljišta? Pa, kažite mi jednu državu u EU u kojoj ne mogu da dođu? Kažite mi na koje to svetsko tržište poljoprivredno mi možemo kao Srbija da izađemo ako zemlju u zakup dobijaju samo individualni poljoprivredni proizvođači? Na kraju krajeva, pitanje na koje niko od nas iz SNS nije dobio odgovor – kako to da vam 2001, 2002, 2003, 2008, 2009, 2010. i 2011. godine nisu smetali svi oni tajkuni iz inostranstva, pre svega iz Hrvatske, kojima ste prodavali i poljoprivredne kombinate, i državno poljoprivredno zemljište i uknjižavali te strane kompanije kao vlasnike zemljišta pre svega na teritoriji AP Vojvodine? Gde vam je tada bila briga za malog seljaka? Što tada niste blokirali Skupštinu Srbije? Gde su vam tada bile asocijacije malih poljoprivrednih proizvođača? Vi koji ste prodali sve, više nema šta da se proda. Dakle, gospođo ministar, moj vam je dobronamerni savet, ne znam da li se toga sećaju ovi narodni poslanici sadašnji DS, bivši lider i predsednik DS, ali mislim da je bio mnogo sposobniji političar nego ovi sadašnji, Milan Grol, je 1945. godine u tadašnjoj Ustavotvornoj skupštini FNRJ – ne znam što se vi komunisti stalno javljate za reč i stalno nešto pričate, pa, dovoljno je jedanput da se javite za reč, jedanput nešto kažete i više ne morate da se javljate za reč, jer vi stalno pričate jedno te isto. Tako i vi iz Demokratske stranke. Uhvatili ste se nečega što nigde u zakonu ne piše, da će navodno Vlada da prodaje poljoprivredno zemljište strancima. To nigde u zakonu ne piše i mi danima, nedeljama i mesecima slušamo jedno te isto. Hajde, smislite makar još jednu laž, pored ove jedne koju ste već izmislili, pa da nam makar ovaj skupštinski rad bude malo zanimljivi, nego što je sada.

Ista molba kao gospodinu Babiću malopre, posle osam minuta govora Aleksandra Martinovića, samo jedno pitanje – a zašto vi bez ikakvog javnog kriterijuma dajete 30% zemlje u svakoj opštini na 30 godina odabranim privrednicima? Ove istrage što vodite, ove kombinate koje pominjete, molim vas, Vladimir Galić, funkcioner vaše stranke, Siniša Mali, funkcioner vaše stranke, nemojte nikog iz Demokratske stranke za to pitate. Srpska napredna stranka ima više veze sa procesom privatizacije, sa procesom prodaje kombinata, sa procesom prodaje poljoprivrednog zemljišta, nego bilo ko iz Demokratske stranke danas, nego bilo ko od poslanika Demokratske stranke, nego bilo ko ko vodi Demokratsku stranku, ko učestvuje u radu vodećih organa Demokratske stranke. Dakle, sve što imate, niste opozicioni poslanik, poslanik ste vladajuće stranke, eno vam ga Nebojša Stefanović, eno vam svi državni organi… Ja samo ne znam kako sad u svim ovim hapšenjima, svi živi pohapšeni, Pajtić nije uhapšen kada je najveći kriminalac koji je postojao, prema vama? Vi znate, gospodine Martinoviću, šta se sa vama desi svaki put kada za nekog kažete da je kriminalac. Tako da nemojte, malo birajte reči, vodite računa o tome šta govorite, ali pre nego što bilo šta izgovorite recite zbog čega u ovom zakonu piše da se na 30 godina 30% zemljišta u svakoj vojvođanskoj opštini daje bez konkursa, bez javnog nadmetanja odabranim privrednicima, prijateljima Srpske napredne stranke.

To u ovom slučaju nije bilo. Ja ću vam je dati, ali čisto da se ubuduće rukovodite time. To je direktno postavljeno pitanje. Pored svoje najdublje koncentracije i pokušaja da shvatim vezu između pogona novih tehnologija i davanja državnog poljoprivrednog zemljišta u zakup na 30 godina, ja to stvarno ne mogu da vidim. Ono što ja mislim da niste dobro shvatili, to je da niko nema problem sa pravnim licima. Problem postoji što su fizička lica, registrovana poljoprivredna gazdinstva, koja su po usvojenoj strategiji iz 2014. godine, označeni kao osnova razvoja poljoprivrede Republike Srbije, isključeni iz mogućnosti da za ono najkvalitetnije zemljište licitiraju, kao što su to mogli do sada. Znači, to je suština problema koju vidi Pokrajinska skupština zbog koje smo danas ovde na raspravi i zbog koga smo podneli i branimo svoje amandmane.

Vi sada ne branite amandman koji ste podneli, već vi politički replicirate sa poslanicima, što ne bi trebalo da se dešava.

Imate vi još pravo i time zatvaramo krug replika. Evo, ja ću pokušati u ove dve minute da odgovorim, pre svega, gospođici… Samo ću da kažem da znam šta me čeka, verovatno 56 tužba Bojana Pajtića protiv mene, nije problem. Što se tiče gospodina pokrajinskog sekretara i toga da on navodno ne razume kakve veze ima zakup poljoprivrednog zemljišta sa novim tehnologijama, evo kako vam glasi javni konkurs u AP Vojvodini iz 2011. godine – javni konkurs za sufinansiranje pogona, pazite pogona, za primenu novih tehnologija u AP Vojvodini. Dakle, po definiciji, ovde jedini učesnici konkursa mogu da budu pravna lica. Što pojedinac, što fizičko lice ne može da primenjuje novu tehnologiju, pa da po tom osnovu dobije određena sredstva. Ne, vi ste unapred isključili fizička lica i predvideli da sredstva u prilično velikim iznosima mogu da dobijaju isključivo pravna lica koji su, navodno, vlasnici nekih pogona. Ja sam vam pokazao iz onog ugovora da ste vi skoro 90 miliona dinara dali privrednom društvu koje vinariju uopšte i nema, koja tek treba da bude napravljena do 30. septembra 2011. godine i koja treba da uloži 67 miliona dinara od 87, koliko je dobio, a to je 77% kapitala u izgradnju pogona za proizvodnju vina. Dakle, u praksi na terenu ne postoji ništa. Postoji nešto što je registrovano u APR, i to je sve. Ne postoji nikakva vinarija. Vi toj nepostojećoj vinariji dajete skoro 90 miliona dinara. Zbog toga sam vas pitao – kako tu kad delite pare iz pokrajinskih fondova, isključivo moraju da budu pravna lica, za neke nove tehnologije, kao što su mrtvački sanduci, a kada je u pitanju poljoprivredno zemljište, onda vam pravna lica smetaju? Zahvaljujem, gospodine Martinoviću. Vraćamo se na dnevni red. Reč ima ministar Snežana Bogosavljević Bošković. Izvolite, gospođo Bošković. Postavila bih jedno pitanje, više pitanje za razmišljanje, nego što bih htela i odgovor - zašto je Pokrajinski sekretarijat protiv interesa poljoprivrednih gazdinstava, zašto je protiv usvojene Strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja? Evo zašto kažem. Za prodaju državnog poljoprivrednog zemljišta poljoprivrednim gazdinstvima zainteresovana su upravo poljoprivredna gazdinstva. Evo, ovde potpis, pečati, četiri udruženja poljoprivrednika, među njima i Udruženje „Asocijacija poljoprivrednika“ Miroslava Kiša, Klub 105 plus, Nezavisna asocijacija poljoprivrednika Srbije, Savez agrarnih udruženja Srbije. Lepo dostavljeni zahtevi radnoj grupi koja je pripremala zakona. Oni, pod dva, kažu: „Hitno prodati 200.000 hektara obradivog poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima čiji su nosioci fizička lica u aktivnom statusu minimum tri godine; ograničiti kupovinu na maksimalno 20 hektara u prvom krugu, sa zabranom otuđenja imovine 10 godine“ Što se tiče ovog zakona, smatram da mi u poljoprivredi, mi poslanici poljoprivrede, treba da budemo izuzetno zadovoljni činjenicom da ćemo moći da pomognemo mala i srednja poljoprivredna gazdinstva, jer jeste cilj ove strategije da se efikasnije koristi poljoprivredno zemljište, da se uvećaju posedi, da se ukrupne poljoprivredna gazdinstva. Da bi se postigli ciljevi naši u poljoprivredi u narednih deset godina, a naš cilj jeste rast proizvodnje kroz povećanje produktivnosti, jeste jačanje ekonomske snage našeg poljoprivrednog proizvođača i rast njegove konkurentnosti. Zahvaljujem. Vezano za prodaju poljoprivrednog zemljišta u zakonu je predloženo da to zemljište koje ostane, ne, ne pričam o prodaji da će moći da se otplaćuje na pet godina. Mislimo, takođe, da je pet godina apsolutno nije dovoljno, nego da taj rok mora da se produži ako se već takva stvar radi.

U Srbiji je još uvek dozvoljen uvoz mesa iz inostranstva koje se hrani genetski modifikovanom hranom i duplo je jeftinije i postoji niz problema u našem agraru, tako da ne vidimo odakle će naši poljoprivrednici moći da skupe sredstva i da kupe to državno poljoprivredno zemljište o kome se ovde razgovara. Naravno, ljudi iz, odnosno poljoprivrednici iz zapadne Evrope imaju pristup evropskim fondovima i daleko su produktivniji, konkurentniji, itd, i mislim da ukoliko se ne ispune makar neki od zahteva da se definišu precizno uslovi kojima će se ograničiti mogućnost da stranci mogu ovde da steknu poljoprivredno zemljište da ćemo imati veliki problem, pogotovo što se po ovom zakonu sada uvodi kao uslov da jedno od prava na preču kupovinu će biti i taj tzv. dugoročni zakup koji će prvo da se uvede, pa kasnije će se nešto od te zemlje i prodavati. Izvolite. Poštovani predsedavajući, poštovana ministarko sa saradnicima, uvaženi gosti iz Skupštine AP Vojvodine, dame i gospodo narodni poslanici, predlagači amandmana na član 10. pojednostavljeno rečeno traže da se ne prodaje državno zemljište, odnosno član 10. u dosadašnjem zakonu je glasio da se poljoprivredno zemljište ne može otuđiti. Ovim predlogom zakona se dodaje jedna rečenica da ostaje da se ne može otuđiti, ali da se pod određenim uslovima koji su utvrđeni ovim zakonom može. O čemu se radi? Prethodno da budem vrlo jasan. Smatram da amandman ne treba prihvatiti, naprotiv, odbiti ga, bez obzira na različita obrazloženja zbog čega smatraju da ne treba otuđivati poljoprivredno zemljište. Smatram da ovaj predloženi zakon ima tri velike vrednosti nemanja. Polazeći od toga da je poljoprivredno zemljište dobro od opšteg interesa za Republiku Srbiju, dakle prirodno bogatstvo, prirodni resurs to samim tim znači i posebnu vrstu zaštite. Priroda zakona jasno kaže – može se koristiti tako što će se izdavati u zakup i to kroz više formi od onih delova zakupa gde mogu da konkurišu veliki investitori, jer je Srbiji važno da razviju tu prerađivačku industriju u koju može da uloži kapital, od čega će imati vajde ne samo investitori nego i opštine i zapošljavanje ljudi. Nema važnijeg posla nego zaposliti čoveka danas u Srbiji. Mogu da ga zakupe mali, srednji, pa čak i tamo gde se ne koristi tri godine besplatno pet godina. Druga vrednost ovog zakona je upravo što po prvi put se predviđa prodaja državnog zemljišta, odnosno vlasništvo države malim poljoprivrednim proizvođačima i to pod vrlo preciznim uslovima. Upravo se o tome radi kada se traži da se ne prihvati, odnosno da se briše član 10, da se ne omogući malim poljoprivrednim proizvođačima da mogu da kupe to zemljište, da mogu da ukrupne svoj posed, da mogu da povećavaju prihode, da mogu da budu konkurentniji. Dakle, govori se o porodičnim poljoprivrednim gazdinstvima. Usvajanjem ovog amandmana mi ne bi mogli da usvojim narednih pet članova, odnosno kroz član 11, 72a, b, v, g, d, a on je suštinski ključ za ovaj zakon.

Šta tu ima loše? Šta tu nije dobro za male poljoprivrednike kome očigledno i ovaj zakon želi da podstakne da im pomogne da uvećaju posed, da uvećaju prihod, da budu konkurentniji. Ponavljam, radi se o fizičkom licu, državljaninu Srbije. Nema blage veze sa prodajom zemlje strancima i to na kraju krajeva ovaj zakon reguliše ako jednog dana ne budemo našli, a uveren sam da ćemo naći izlaz iz onog čuvenog SSP, ovaj zakon se neće pitati šta se toga tiče. Dakle, kada bi se usvojio taj amandman bila bi onemogućena ova prodaja. Doduše ima još jedan uslov koji može da bude i razlog za smetnju. Ne može da kupi onaj koji nije izmirio svoje obaveze prema državi i tu već prelazim na treću vrednost ovog zakona, zakup i prodaja malim poljoprivrednicima. Vrlo jasno je rečeno kako ne može da se koristi državno poljoprivredno zemljište, ne može da se uzurpira, ne može nelegalno, ne može da se arči itd. Dakle, iz svih tih razloga smatram da treba odbiti amandman na član 10. Predloga zakona, a omogućiti što ćemo kasnije i videti da se na još precizniji, još bolji način, pod još preciznijim uslovima omogući prodaja malim poljoprivrednicima zemljište državljanima naše države odnosno Srbije. Gospodine Miletiću, vaša poslanička grupa nema više vremena, ima nešto malo vremena koje koristi šef i zamenik šefa poslaničke grupe.

Naš stav je takođe potpuno jasan i precizan, mi nećemo prihvatiti ovaj amandman, jer smatramo da ovaj amandman obesmišljava i onemogućava realizaciju onih suštinskih ciljeva koji se žele postići usvajanjem ovog zakonskog predloga. Dakle, po našem mišljenju suština ovog zakonskog predloga i suštinski cilj koji se želi postići je upravo da se uvede red u zemljišnu politiku. Da zemljište koje u vlasništvu države, državna svojina, koje jeste dobro svih građana Srbije bude korišćeno u skladu sa interesima građana, pre svega i prevashodno u skladu sa interesima naših srpskih poljoprivrednika. Dakle, da imamo jedno bolje i pravednije korišćenje poljoprivrednog zemljišta i to jeste interes malih poljoprivrednika, a sa druge strane suštinski cilj koji se želi postići, mnogo puta o tome smo govorili i opet ću ponoviti, dakle jeste da se konačno stavi tačka i spreči uzurpacija poljoprivrednog zemljišta u Srbiji. Praksa iz prethodnog vremenskog perioda, loša praksa iz prethodnog vremenskog perioda nameće da je potrebno i celishodnije i ekonomičnije i racionalnije korišćenje poljoprivrednog zemljišta. I ne sme se više dozvoljavati da se na neodgovoran način koristi zemljište koje je državna svojina i da pojedinci od toga imaju korist. Ako kažemo da ovaj zakon treba da da odgovor na ključno pitanje - ko uzurpira danas poljoprivredno zemljište u Srbiji, a ko koristi legalno, ne vidimo zašto bi ovaj zakon bio korupcijski, pa on je antikorupcijski ako dobijamo odgovor na ono ključno i ono suštinsko pitanje. Da li se razgovaralo sa asocijacijama udruženja? Ponovite ponovo. Koji je to broj sugestija, predloga procentualno gledajući, koji je usvojen i uvažen kada je reč o ovom sistemskom zakonu? Priča se o udruženju poljoprivrednika koje se pojavilo ispred parlamenta. Znate kako, mi o važnim pitanjima ne razgovaramo na ulici, kao poslanički klub o važnim pitanjima razgovaramo u republičkom parlamentu, kao što ste i vi o važnom zakonu razgovarali, formirajući ovaj nacrt, predlažući nacrt, razgovarali na javnim raspravama. Da nam se neko obratio mi bi svakako prihvatili taj poziv i razgovarali o ovom sistemskom zakonu i sagledali šta su to sugestije i predlozi. Ovako, dozvolite, sumnjamo u ono što jeste bio krajnji cilj takvih famoznih protesta. Dakle, stanje u poljoprivredi je loše i ono zahteva hitna i brza rešenja i mi smo o tome govorili. Ovaj zakon podstiče i privlači investicije i investicije jesu važne. Treba da omogući brži i bolji razvoj. Niko nikome ništa ne želi da pokloni i niko nikoga ne favorizuje. Kada je reč o prodaji zemljišta, ne prodaje se zemlja strancima. Nijedna odredba ovog zakona to ne definiše. Ovde je reč, prvi put u istoriji, mislim, Srbije, prodaje se zemlja i nudi se u otkup zemlja malim poljoprivrednim proizvođačima sa jasnim ciljem da se ojačaju i osnaže mali poljoprivredni proizvođači. To je nešto, ponavljam, što je dogovoreno sa udruženjima, ispravite me ako grešim, što je dogovoreno sa poljoprivrednicima i sa asocijacijama. Ovde se predlaže da se taj član briše, a mi smo predložili amandmanima koji su prihvaćeni i izražavamo zadovoljstvo i o tome ćemo govoriti u daljem toku rasprave, a mi smo predložili amandmane koji omogućavaju da mali poljoprivrednici mogu kupovati državno poljoprivredno zemljište na rate u periodu od 10 godina umesto pet godina, kako je to prvobitno predloženo ovim zakonskim predlogom i nećemo dozvoliti da se otuđi poljoprivredno zemljište u vremenskom periodu od 15 godina kako bi sprečili zloupotrebe.

Na član 10. amandman je podneo narodni poslanik Laslo Varga. Da li neko želi reč? (Ne.) Na član 11. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Balša Božović, Jovan Marković, Milan Petrić, sa ispravkom, i zajedno Nataša Vučković, Goran Ćirić, Gordana Čomić, Vesna Marjanović, Dragoljub Mićunović, Jovana Jovanović, Vesna Martinović i Aida Ćorović. Reč ima narodni poslanik Milan Petrić. Izvolite. Mi zapravo ne brišemo član, već podržavamo rešenje koje je trenutno aktuelno, jer ukoliko ovim članom omogućimo prodaju poljoprivrednog zemljišta možemo doći u situaciju da veliki proizvođači, kako ih nazivaju „tajkuni“ preko svojih eksponenata dođu do jeftinog zemljišta koje će prodavati po višestruko višim cenama stranim proizvođačima koji imaju velike subvencije od svojih država. To se može negativno odraziti na konkurentnost domaćih proizvođača koji nisu spremni na ovako neravnopravnu utakmicu na svom tržištu, obzirom da nemaju isti nivo subvencija. Može dovesti do likvidacije malih i srednjih poljoprivrednih gazdinstva koji neće moći da izdrže takvu vrstu pritiska pa će doći u situaciju da rasprodaju zemlju tim strancima. Nakon primene SSP, baš ovaj član, baš ovog zakona može omogućiti domaćim ili stranim manipulatorima da trguju poljoprivrednim zemljištem, rukovodeći se isključivo profitom. Zato smatramo da je prethodno rešenje prihvatljivije i tražimo u ovim izmenama i dopunama da se ovaj član izbriše. Zahvaljujem. Izvolite. Zahvaljujem. Naš amandman je posledica amandmana na član 10, a to je da se briše pošto mi ovo rešenje nismo smatrali dovoljno dobrim i u međuvremenu su prihvaćeni amandmani kolega koji su potpuno promenili, 72.a i 72.b i rokove i sve, tako da je sada onaj trenutak kada ja imam amandman na nešto što ne izgleda kao onda kada je amandman podnošen. No, svejedno. Ono što je ostalo, izbrisan je jedan od razloga što smo podnosili amandman da se može prodavati samo zemljište koje nije predmet državnih i strateških ciljeva u poljoprivredi. To se ovim amandmanom izbriše. Uvedena je restitucija. Uveden je procenat od opštine. Uvedeno je smanjenje rokova. Reklo je 20 godina sa 10, otplata je ne pet nego 10. Dakle, kao što rekoh već za dva amandmana, odnosno tri koja pokušavam da obrazložim ovaj zakon sada sa prihvaćenim amandmanima nije ni nalik na osnovni predlog i to je dobro i kolege koje su podnele amandmane i vi koji ste prihvatili. Ono što nije dobro što nam nedostaje je vreme za raspravu sa sadašnjim rešenjima. To je malo problem. Trošimo vreme na opaske da poslanici DS kako je izmišljeno nemaju prava da podnose amandmane, niti da diskutuju i da se ne razume otkud nama uopšte ideja da možemo jer smo podržavali Vladu 2008. do 2012. godine, ali naprotiv toga, ja imam veliko razumevanje za ljude koji do 2008. do 2012. godine misle da je velika Srbija jedino rešenje za nas, i onda shvate da nije nego je evropska Srbija rešenje za nas i postanu evrofanatici. Dakle, ja imam razumevanja za raspravu te vrste, ali mi je jako žao zbog saradnika, zbog mnogo posla koji je uložila i ministarka i zbog toga kako sada izgleda zakon sa usvojenim amandmanima, što mi o tome u ovoj raspravi nećemo obavestiti građane. Zahvaljujem. Možete li da mi kažete koliko imam vremena od ovlašćenog predstavnika? Izvinjavam se, osam minuta i 19 sekundi. Ovo je jedan od amandmana, ja mislim, kako kaže ministarka, nije lepo to što se rekli malopre, nije problem u prodaji poljoprivrednog zemljišta poljoprivrednim proizvođačima. Problem je u tome što tog zemljišta nema koje bi oni trebalo da kupe zato što od tih 450 hiljada hektara jedna trećina će otići pravnim licima u onom postupku koji smo toliko već kritikovali da više ne vredi o tome ni da govorimo, jedna trećina je predmet restitucije i ona jedna trećina koja će ostati poljoprivredno zemljište koje oni i ne žele da kupe. O tome se radi što nema poljoprivrednog zemljišta koje bi oni mogli da kupe. Druga stvar, vi ste ovde sada, gospođo Bogosavljević Bošković, čitali i dali ste gospodinu Bogoroškom spisak zahteva poljoprivrednih proizvođača gde kažete da oni insistiraju na tome da se dopusti da kupuju poljoprivredno zemljište. To je pod tačkom dva. Da li imate hrabrosti da pročitate šta je zahtev broj jedan tih poljoprivrednika na koje se ovde sada pozivate jer zbog tog broja jedan, a oni kažu nemojte davati 30% u zakup na 30 godina, zahtev broj dva – dajte nam da kupimo pada u vodu jer nemaju šta da kupe, jer ćete vi jednu trećinu i to najbolju trećinu, ne verujem da ćete vi taj „Tenis“ i ne znam ko sve da će uzimati neko poljoprivredno zemljište koje treba privoditi nameni ili ne znam kakve ste vi sve izraze upotrebili. Neće oni uzeti močvaru, nego će uzeti poljoprivredno zemljište prve, druge i treće klase. Jedan deo će biti, veliki deo će biti predmet restitucije, a onda poljoprivrednim proizvođačima šta ostane, pa neka kupuju ako žele. Druga stvar, odakle tim ljudima uopšte pare da kupe to poljoprivredno zemljište? To znači da neko, da bi to otplatio, treba da zaradi 20.000 evra godišnje. Šta on da gaji da zaradi 20.000 evra godišnje, recite molim vas? Ja mislim da će oni svi istog sekunda početi to da gaje, pod uslovom da ih ne oterate u zatvor ako počnu to da gaje, jer ja verujem da na nekim stvarima verovatno i može da se zaradi 20.000 evra za godinu dana. Ako vi znate šta može da se gaji da se zaradi 20.000 evra za godinu dana, dajte recite im, ja mislim da će svi početi da se ponašaju tako. Tako da, prvo, poljoprivrednog zemljišta nema koje oni mogu da kupe. Drugo, oni za to nemaju para. Gospođo Bogosavljević Bošković, u onom vašem krugu što ste pokazivali, gde je jedna polovina zelena, jedna siva, a zelena predstavlja poljoprivredno zemljište koje se koristi, a siva koja se ne koristi, koliko je od tog zemljišta u toj sivoj polovini predmet restitucije? Koliko je tog zemljišta neplodno zemljište? Da li možete to da nam kažete, pa nam onda recite koje vi zemljište zamišljate da ti ljudi kupe, ako jednu trećinu date svojim poslovnim partnerima, i to oni prvi biraju koje će zemljište uzeti, jedna trećina je predmet restitucije, a jedna trećina je poljoprivredno zemljište koje nije plodno, nije obradivo itd? Ne mislim zapravo da je dobra namera, mislim da je dobra mera, a da je loša namera, zato što je vaša namera da date onih 30% na 30 godina, a uzgred, evo, daćemo im da kupe. Onda kada oni pomisle – evo, moći ćemo da kupimo, onda se ispostavi da nema šta da se kupi, zato što sve ono što je valjalo vi ste već prethodno podelili kome je trebalo da se podeli. Tako da, kada čitate zahteve poljoprivrednika, pročitajte zahtev broj 1, koji kaže – nemojte davati 30% zemljišta na 30 godina. Jer, zbog tog zahteva 1, zahtev 2, koji glasi – dajte nam da kupimo, nema smisla. Jer, vi kada podelite tih 30%, oni neće imati šta da kupe, jer zemljišta više neće biti, ili bar neće biti onog dobro zemljišta. Ostaće zemljište koje niko ne želi da kupi. Što ne ponudite prvo poljoprivrednicima da kupe, pa šta ostane vi onda delite „Tenisu“, pa onda delite drugim poslovnim partnerima? Mada, i to ne bi bio pošten sistem, zato što i dalje delite, po nama, nepoznatim kriterijumima. Ali, sve i da jeste tako, oni neće imati šta da kupe. Tako da, niti vam je namera dobra, a mera je, eto tako, da se prikazuje kako će oni moći neku zemlju da kupe, a sve u okviru lošeg zakona koji služi isključivo tome da 30% najboljeg zemljišta date svojim poslovnim partnerima na 30 godina.

Vi znate, a poljoprivrednici ne znaju. Evo, ja ću da pročitam i prvi zahtev od tri zahteva koja su dostavila udruženja, najveća udruženja, najreprezentativnija u Vojvodini, a neka od njih su sada i ta koja protestuju. Prvi njihov zahtev je – ne dozvoliti prodaju i davanje u zakup državno poljoprivredno zemljište strancima po bilo kom osnovu. Molim vas, nađite u zakonu koji smo predložili gde piše da mi prodajemo ili dajemo zemlju u zakup strancima po bilo kom osnovu. Ni nama nije bilo jasno šta su sve želeli ovim, ali smo dobro videli šta oni hoće sa ova druga dva zahteva. Ja moram da kažem zbog poslanika i zbog naših poljoprivrednika, naš uspeh je doneti ovakav zakon. Naš uspeh je implementirati ovaj zakon u praksi. Naš uspeh je da naš poljoprivredni proizvođač dobije državno zemljište, da ga kupi i to da ga kupi na rate do deset godina. Oni su to očekivali, od nas tražili i moramo da kažemo, Vlada je imala i sluha, Vlada je imala i želju i Vlada je izašla u susret njihovim i mojim zahtevima. I zamislite, do 20% zemljišta u državnoj svojini Vlada daje poljoprivredi. Pa, molim vas, da li je neko ovde sluđen, da tako kažem, da li neko misli da je to loše, ili će da kaže – hvala Vladi, hvala državi koja i na ovaj način želi da pomogne poljoprivredu? To je samo jedna od mera koju je ova Vlada preuzela prema poljoprivrednicima, a volela bih da čujem šta su prethodne vlade učinile da pomognu poljoprivredu. Zahvaljujem. Izvolite. Gospođo Bogosavljević Bošković, znate, taj manir da nešto građani treba da se zahvaljuju Vladi ste verovatno preuzeli od nekih drugih vama nadređenih funkcionera. Nije lepo to raditi. Samo još fali da i vi kažete – što nam niko ne kaže svaka čast itd. Neće da vam kažu svaka čast, zato što im nanosite štetu zakonima koje ovde nudite. Dakle, nismo čuli da li će ti poslovni partneri da uzmu najbolje zemljište pošto biraju prvi, ili će pošto biraju prvi da uzmu najgore zemljište, pa onda poljoprivrednicima šta ostane. Gospođice Jerkov, pošto gospodin Marković nije tu, koji stalno pominje kada neko ne govori o dnevnom redu, da li možete malo bar, bar nekoliko sekundi o amandmanu? Ja pitam koju će zemlju, prema mišljenju ministarke, poljoprivrednici moći da kupe, odnosno da li će moći da kupe ono što im ostane, s obzirom na to da neko pre njih bira, ili će moći da kupe zemlju koju žele?

Drugo što je veoma problematično, jeste zaista diskreciono pravo lokalnih samouprava da odluče da li uopšte hoće da prodaju zemlju, kada hoće da prodaju zemlju, koliko zemlje hoće da prodaju i koju zemlju hoće da prodaju. Tako da, to što će oni moći da kupuju zemlju zaista znači samo u teoriji da će moći. Prvo, zemlje neće biti jer će trećina otići nekima, trećina će biti predmet restitucije, a trećina će ostati i nije sva zemlja dobra. Drugo, neka lokalna samouprava može da kaže da uopšte neće da prodaje poljoprivredno zemljište, ili može da reši da će da prodaje samo ono poljoprivredno zemljište za koje se zna da postoji pravo preče kupovine, može da prodaje samo određeno poljoprivredno zemljište. Može da manipuliše imajući u vidu one prethodne članove sa poljoprivrednim zemljištem, jer će moći da ne nude poljoprivredno zemljište dve ili tri godine, pa onda četvrte godine da ponude za nula dinara itd. Prosto, mi vidimo kao vaš alibi za donošenje lošeg zakona i kao izgovor za donošenje lošeg zakona ovu meru, koja možda jeste dobra, ali je nesprovodiva. Ovo se ne može uraditi. Uvereni smo da donosite zakon zbog onih 30'% koje će se dati na 30 godina, a čak i ovo što je dobra mera neće moći da se sprovede.

Na član 11. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su Skupština AP Vojvodine i zajedno narodni poslanici Nenad Čanak, Bojan Kostreš, Olena Papuga, Nada Lazić, Đorđe Stojšić i mr Dejan Čapo.

Naime, Strategijom poljoprivrede i ruralnog razvoja Republike Srbije, u podtački g) – politika upravljanja poljoprivrednim zemljištem u javnoj svojini Republike Srbije, utvrđeno je da se poljoprivredno zemljište u javnoj svojini Republike Srbije ne može otuđivati, ali se koristi u postupcima kao što su davanje u zakup, davanje na korišćenje i drugo. To je Strategija doneta 2014. godine i ja se apsolutno slažem sa tom strategijom. Novo zakonsko rešenje predstavlja veliki zaokret u pre godinu proklamovanu politiku. Ono što je problem sa ovim rešenjima i o čemu je već bilo reči jeste to što je ograničena maksimalno količina zemlje koja može prodati lokalna samouprava, ali nije određen minimum koji mora prodati. Tako da može da se desi da lokalna samouprava odluči da uopšte ne prodaje zemljište ili da proda svega par parcela. Ili da odluči da u jednoj katastarskoj opštini proda sve što ima, u drugoj katastarskoj opštini da ne proda ništa. Kada se to poveže sa uslovima za pravo preče kupovine vidite da postoji mehanizam da određenu parcelu ciljano ponudite na prodaju jer u startu znate ko je kupac te parcele. Obzirom da smo podneli više amandmana i da je više puta konstatovano da smo dali svoj doprinos da se tekst zakona poboljša, dozvolite da i u ovom slučaju, krajnjem slučaju dugoročnog zakupe na 30% imamo svoje mišljenje i smatramo da je isto kao i u amandmanima koje ste prihvatili čije jeste rešenje prihvatili pokušavamo da utičemo na poboljšanje ovog zakona i da sprečimo njegove loše posledice. A što se tiče zahteva Udruženja poljoprivrednika, vi se slažete sa zahtevom broj dva, ja se slažem sa zahtevom broj jedan. Zahtev broj jedan kaže – ne zakup, a zahtev broj dva kaže – prodaja zemljišta. Znači svako može da bira s čime će se složiti u odnosu na ono šta se poljoprivrednici tražili, mislim da je prvi zahtev opravdan. Poštovani predstavnici Sekretarijata, Pokrajinskog sekretarijata ili sekretara, svejedno, pomenuli ste strategiju, da, mi u Strategiji smo napisali da nam je cilj da se ukrupne posedi, da se uvećaju poljoprivredna gazdinstva, da se njihova snaga ekonomska ojača i naravno kada govorimo o jačanju gazdinstava uvek se polazi od zemljišne politike. Kažete u Strategiji piše da se zemljište u državnoj svojini ne može otuđivati, to je prosto jedno nerazumevanje postavke koja je prikazana u Strategiji. Naša postavka jeste bila da se odrede ciljevi i da se u okviru tih ciljeva ukaže na to čime se raspolaže. U tom momentu zaista se državno zemljište nije moglo otuđivati prodajom. Mi sada pokušavamo da pomognemo da se uvećaju posedi, da se ukrupne gazdinstva na ovaj način. To je ono što smo mi dobili i ostvarili zajedno sa udruženjima, naravno pod uslovom da poslanici izglasaju ovaj predlog. Ja mislim da je ovo izvanredna mera, izvanredna šansa. Podsetila bih vas da u našem susedstvu u Mađarskoj, jedna ovakva mera koja se sprovodi je izuzetno popularna, izuzetno atraktivna to je nacionalni program Mađarske vlade, zemlja seljacima, i to je ono što mislim da bi i ovde trebalo istaći i naglasiti. Ali, prosto našim državljanima, ali prosto imamo jedan broj ljudi koji su stručnjaci za sve oblasti, za sva pitanja i koji uvek jedna ista pitanja postavljaju, znaju da mi ne možemo non stop da odgovaramo na ta pitanja, jer prosto mislim da nema smisla. Mi sve vreme pokazujemo dokumenta, a vi iznosite pretpostavke. Izvolite. Zahvaljujem. Dame i gospodo narodni poslanici, kao neko ko nije prošao kroz poljoprivredne kulture sunčajući tabane na mesečini i ostale delove tela, moram da vam kažem da pravo prvenstvo neće uzeti niko najbolje zemljište, najbolje je već otišlo, prodato. Trista hiljada hektara društvene, odnosno državne zemlje je prodato. Među tom zemljom je 100 hiljada hektara poljoprivrednog zemljišta koje su pripadale zadrugama. Zadružna svojina je na čudan način privatizovana 2012. godine, a ono je bila vlasništvo ujedinjenih seljaka, dakle, oni nisu mogli da razdele ali očigledno da su se tajkuni domogli te zemlje iako su to zadruge stekle teretni put. Nisam dobio odgovor, kako je neko protiv zakupa na 30 godina sa investicionim planom, novim zapošljavanjem, sa 1000 stvari koje neko mora da ispuni, a pri tome bez ičega izdvao do 2052. godine za 60 evra. Pravo prvenstva se ne može ostvariti bez 200 evra po hektaru. To je najmanja moguća cena koju plaćaju naši stočari. Ali, neko ko je to izdavao za 60 evra na 40 i nešto godina sada postavlja pitanja iako iz Predloga zakona sve je jasno. Takođe, moram da kažem da prodaja poljoprivrednog zemljišta isključivo je namenjena malim poljoprivrednim gazdinstvima koji su u aktivnom statusu tri godine koji imaju manje od 30 hektara koji su državljani Republike Srbije, koji imaju prebivalište na teritoriji te katastarske opštine i lokalne samouprave i samo oni nikakvi tajkuni, samo oni mogu da budu kupci poljoprivrednog zemljišta i da ga otplaćuju do deset godina s tim što je povoljnost koje je država dala da zemljište kao predmet kupovine može da bude založeno, da ne moraju da zalažu svoju imovinu već da ono što je predmet kupovine mogu da založe i da to otplaćuju na deset godina. Nisam čuo da hektar košta 20.000 evra u Vojvodini, sad prvi put čujem, ali vidim da su te cene naglo skočile, da neko ko je prodavao trista hiljada hektara za 50 miliona eura, sa prosečnom cenom od 160 evra po hektaru, sada odjednom to isto zemljište ceni na 20.000 eura. Prema tome, gubitak nije tri milijarde eura kao što sam ja izračunao dana današnjeg već po cenovniku koje je gospođa pomenula, to je onda šest milijardi.

Vlada i Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu su prihvatili amandman. Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i sistemom Republike Srbije. Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona. Na član 11. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, akademik Ninoslav Stojadinović, Aleksandar Senić, Slobodan Homen, Miroslav Marinković i Ivan Karić. Uvaženi predsedavajući, gospođo ministarko, sekretaru za poljoprivredu, amandman koji smo mi podneli na član 11. i amandmani koje su uvažene kolege i predstavnici poslaničkih grupa podneli na takođe ovaj član, govori o tome koliko je ovaj član bio važan i razumevanje Ministarstva da prihvati određene amandmane u izvesnoj meri je korigovao rešenje koje je dato ovim članom. Ne bih previše o tome pričao, o našem amandmanu iz razloga što prihvatamo ona rešenja koja ste prihvatili. Međutim, želeo bih samo da dam doprinos ovoj raspravi koja je prešla u domen preživljavanja, znači, svi smo spremni sasvim sigurno i ako neko gleda, a ja gledam često spremni smo sigurno da možemo da podnesemo sve te torture koje su tamo predviđene. Međutim, nikako se ne razumemo što mene jako uneveseljava iz razloga što problem ne predstavljaju mali proizvođači i rešenja koja vi prihvatate za male proizvođače, problem predstavalja ne transparentnost za jednu trećinu zemljišta. Dozvoliće te da se nismo složili, nažalost, da je to transparentno i da foskule i objašnjenja kako mi ne razumemo članovi opozicije, da kažem, ne razumemo da je to sve izuzetno dobro, one stvari koje su morali da budu rešene zakonom biće rešene podzakonskim aktom koji će doneti ministarstvo ili Vlada. Ne bih više vremena uzimao zato što smo svi iscrpljeni i mislim da nema smisla zato što će sve ići onim tokom kako to treba da bude, odnosno mora da bude. Zahvaljujem. Na član 11. amandman je podneo narodni poslanik Branka Karavidić. Ovim članom je između ostalog definisano šta je zadatak lokalnih samouprava u procesu prodaje poljoprivrednog zemljišta i između ostalog njihov je zadata da opredeljuju površine za prodaju poljoprivrednog zemljišta, da raspisuju, odnosno objavljuju javne pozive za prikupljanje ponuda, da razmatraju ponude i da donose odluke o prihvatanju ponuda. Naravno, sve to uz obaveznu saglasnost nadležnog ministarstva. Ja se ne slažem sa time da sve te radnje lokalne uprave treba da se rade samo uz saglasnost Ministarstva. Dobila sam odgovor na svoje amandmane u kojima sam predvidela da se u stavu 2. i u stavu 5. brišu upravo te reči koje kažu da se sve te radnje rade uz saglasnost Ministarstva. U odgovoru se kaže da poljoprivrednim zemljištem u državnoj svojini upravlja i raspolaže Republika Srbija, i ja to ne sporim. Međutim, imam pitanje za vas zašto Ministarstvo i Vlada nemaju poverenja u rad jedinica lokalnih samouprava? Mislim da se rad lokalnih samouprava svodi samo na pripremu svega što je u funkciji prodaje poljoprivrednog zemljišta.

Mislimo da se na taj način ponovo vrši, po ko zna koji put, centralizacija, sve uz opravdanje da su lokalne samouprave nesposobne da ovaj posao rade samostalno, jer je i onako zakonom predviđena kontrola zakonitosti odluka jedinica lokalne samouprave, kroz mogućnost izjavljivanja žalbi ministarstvu. Takođe, predlažemo i brisanje stava 8. ovog člana, kojim se predlaže da uslove i način utvrđivanja tržišne vrednosti propisuje ministar finansija uz saglasnost Ministarstva za poslove poljoprivrede. Mislim da je ovo bespotrebno, obzirom da se u prethodnom stavu kaže da poreska uprava za svaku lokalnu samoupravu utvrđuje tržišnu vrednost poljoprivrednog zemljišta. Uvažena narodna poslanice, pitanja koja ste postavili su, pitanja koja su uređena i Ustavom i zakonima. Dakle, po Ustavu poljoprivredno zemljište u državnoj svojini je, zemljište u vlasništvu Republike Srbije, njime upravlja i raspolaže država Srbija preko Ministarstva nadležnog za pitanje poljoprivrede. Što se tiče lokalnih samouprava, one su korisnici, one su po Ustavu i po zakonu obavezne da donesu i da sprovode godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta. Evo, prilika za lokalnu samoupravu da pokaže svoju revnosnost, da poštuje pravila, odnosno da poštuje procedure i zakonske rokove, ali i da poštuje ono što predstavnici opozicije danas ovde ističu, i što naglašavaju, da je neophodno, a pripisuju pri tom nama, da mi imamo neke krajnje namere, kada se radi o samom fondu zemljišta, kojim raspolaže svaka lokalna samouprava. Dakle, lokalna samouprava će biti ta koja će u godišnjem programu odrediti i deo koji se planira za pravo prvenstva, i deo za pravo prečeg, i deo zemljišta koji ide u javno nadmetanje. One su te koje su na potezu sada da izađu u susret zahtevima i poljoprivrednih gazdinstava koja bi da kupe poljoprivredno zemljište u državnoj svojini, i onim drugim koji žele da investiraju, i na taj način da iskoriste pravo prvenstva. Prema tome, ni slučajno lokalne samouprave nisu dovedene u podređeni položaja, i ni slučajno, koristim još jednom priliku da ponovim, neće biti ničega netransparentnog. Zakon je precizan i jasan utvrđuje pravila, utvrđuje postupak za određivanje dela, koji se odnosi za davanje dela zemljišta koji se odnosi na pravo prvenstva. Potpuno je jasno da je ovaj deo u skladu sa Ustavom. Jasno je koji su dalji koraci. Posle lokalne samouprave ide Vlada, ide uredba, ide komisija, sve će biti objavljeno u „Službenom glasniku“, javno, transparentno. Izvolite. Reč ima narodna poslanica Branka Karavidić. Hvala, gospodine predsedavajući. Ja to sve razumem što ste rekli, jasno mi je, ja sam bila u lokalnoj upravi tri godine, bila sam zamenica predsednika opštine, i meni je to potpuno jasno. Nego, otkud potreba da se stalno, u svakom stavu, naglašava da je sve, uz saglasnost Ministarstva. Ako ste me u obrazloženju, odbijanjem amandmana rekli, da je poljoprivredno zemljište vlasništvo Republike Srbije, da ona raspolaže njime, to je meni potpuno jasno, nego otkud tolika potreba da se iza svakog stava, a kada se radi o radnjama koje vrši lokalna uprava stoji – uz saglasnost ministarstva. To se podrazumeva, verovatno. Hvala. Vlada i Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu prihvatili su amandman. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona. Želim samo da ukažem i na to, da zakon jasno predviđa i mogućnost raskidanja ugovora sa svakim investitorom koji ne poštuje dogovoreno, koji ne poštuje ugovorene obaveze. O tome danas nismo mnogo govorili, jer prosto ograničeno je vreme za izlaganje u ovom prvom delu koji govori o transparentnosti procesa davanja poljoprivrednog zemljšta u zakup o osnovu prava prvenstva. Dakle, jeste zakup na 30 godina, i to zato što je to optimalno vreme da se povrate uložena sredstva u određenu investiciju, pri tom, ponovo moram da istaknem da je dužinu zakupa odredilo Udruženje poljoprivrednika iz oblasti stočarsva, i to ne jedno, nego su svi stočari bili jedinstveni pa su rekli 30 godina. Oni su odredili dužinu zakupa. Ali, moram da kažem, znači, ovaj zakon se ne donosi za mandata ove vlade, nego za naredne godine, naredne i decenije, ako hoćemo tako. Prema tome, svako onaj koji je ozbiljan i koji uđe u proces investiranja moraće da poštuje preuzete obaveze, jer zakon jasno precizira da ukoliko se ne poštuje preuzeto, odnosno ukoliko se ugovorene obaveze ne ispunjavaju, raskida se ugovor, po sili zakona. Zahvaljujem, gospođo ministar. Reč ima narodni poslanik Neđo Jovanović. Izvolite, po amandmanu. Zahvaljujem se, predsedavajući. Ako je nešto ostalo od vremena ovlašćenog predstavnika, imajući u vidu da nije tu, ja sam zamenik šefa poslaničke grupe, molim vas da mi prvo to vreme računate, kako bi ostalo za poslaničku grupu. Što se tiče predloženog amandmana naše koleginice Marjane Maraš, ja bih se najpre u ime poslaničke grupe SPS zahvalio ministarki i predstavnicima Ministarstva na uvažavanju razloga, motiva i potrebe da se ovakav amandman nađe kao sastavni deo zakona. Naime, radi se o tome da upravo ove kritike koje su upućene na rad jedinica lokalnih samouprava koje su nadležne za plasmana ili prodaju poljoprivrednog zemljišta, bude utvrđeno određenim kriterijumima. Upravo u ovom amandmanu se postavljaju takvi kriterijumi gde se prilikom opredeljivanja površina državnog poljoprivrednog zemljišta za prodaju najpre počinje sa prodajom malih katastarskih parcela. Zbog čega? Zbog toga što su male katastarske parcele, imajući u vidu njihovu površinu, a samim tim i njihovu vrednost, manji teret plaćanja za oni koji ih kupuju, a to su mali ili sitni poljoprivredni proizvođači. S druge strane se afirmišu upravo ti mali ili sitni poljoprivredni proizvođači, da kupe ono što realno mogu da kupe, i na taj način spašavamo i same katastarske parcele koje predstavljaju poljoprivredno zemljište državnog karaktera, koje je, da nema ovakvog načina prodaje, postavlja se pitanje –da li bi uopšte bile atraktivne za prodaju, ukoliko se po ovakvim kriterijumima ne bi prodavale. Verovatno ne bi ni bile atraktivne. Verovatno ovakva prodaja ne bi bila afirmativna, i zbog toga je zaista jako dobro rešenje kako u pogledu zaštite sitnih ili malih poljoprivrednih proizvođača, tako i u pogledu zaštite državnog poljoprivrednog zemljišta, koje će se na ovaj način sigurno brzo i prodati. Ja se zahvaljujem. Na član 11. amandman je podneo narodni poslanik prof. dr Janko Veselinović. Na član 11. amandman je podneo narodni poslanik Goran Bogdanović. Pa mi smo podneli jedan amandman koji kvalitativno može da dosta pomogne u rešavanju ove problematike, a mislim da i ministarka može da pokaže dobru volju da prihvati zato što smo član 11, uveli smo novi član 72g stav 2. menja se i glasi – poljoprivredno zemljište stečeno na osnovu iz stava 1. ovog člana ne sme otuđiti najmanje 10 godina od dana zaključenja ugovora o kupoprodaji i mora se koristiti u skladu sa svojom svrhom i namenom najmanje 10 godina od dana zaključenja ugovora o kupoprodaji. Šta smo mi ovim hteli? U odgovoru na ovaj amandman ste rekli da ono što smo mi tražili ovim amandmanom jeste da praktično onaj ko kupi zemljište nema prava da ga otuđi 10 godina, ali mi mu dajemo obavezu da on mora to zemljište po Zakonu o obrađivanju i korišćenju zemljišta može da ga da i u zakup ukoliko nije u stanju da ga sam obrađuje u slučajevima kada imate, da nažalost ljude zadesi teška bolest ili druga nesreća koja onemogući vlasnika zemlje koju je kupio da je obrađuje, zašto je ne bi dao u zakup, a vi ste mi u odgovoru, odnosno gospodinu Bogdanoviću u odgovoru stavili da se time ne pospešuje razvoj srednjih i malih preduzeća. Mislim da treba da razmislite o tome da ovakvim jednim rešenjem bi ste pomogli ljudima koji su, mi znamo da su u domaćinstva seoska, staračka domaćinstva i često će se desiti situacija da neko u najboljoj volji ostavi nešto svojoj deci, a nije u mogućnosti da to obrađuje. Zašto ne dozvoliti ako je on već kupio i vlasnik je zemlje obavezati ga i pružiti mu mogućnost da kroz taj rad može da da i da ima i rešenje davanja u zakup tog istog zemljišta na koje bi se odnosilo sve ono što se daje, što se koristi u rešenjima za davanje u zakup od strane države, jer to praktično više ne biva državno zemljište nego privatno. Poštovani poslaniče, evo razloga zbog kojih nismo prihvatili ovaj amandman. Pre svega, ova institucija prodaje državno-poljoprivrednog zemljišta ima svoj smisao u cilju isključive pomoći poljoprivrednom gazdinstvu malom i srednjem. Dakle, ovaj institut nismo uveli da bismo zaradili od te prodaje, da bi država zaradila niti pak da bi se ove zemlje oslobodila. S obzirom na cilj koji želimo da pomognemo, mi očekujemo da vlasnici i to propisujemo zakonom, to isto zemljište koriste. Mi smo dali i mogućnost zahvaljujući, opet moram da naglasim uviđavnosti i sluhu Vlade, da se ovo zemljište otplaćuje u narednih 10 godina. Pri tom, mi kažemo i to da u slučaju da vlasnik kupljenog zemljišta više ne može iz bilo kog razloga da to zemljište ostavi, a vi kažete da bi trebalo da ga ostavi zbog svojih naslednika. Onda je za očekivati da naslednici preuzmu njegovu ulogu i da brinu o njemu, ali, naravno, ne mora, postoji mogućnost da se raskine ugovor, da se zemljište vrati u vlasništvo države Srbije, da se vrati novac koji je kupac uložio, umanjen, naravno, za cenu zakupa. To je iz jednostavnog razloga što je ovo isključivo želja države Srbije, da pomogne poljoprivredu i mi to moramo da jasno kažemo, i mi moramo da kažemo da je ova prava Vlada koja i na ovaj način želi da pomogne poljoprivrednike, i da je sa ovim gestom pokazala po ko zna koji put za samo godinu i po dana, koliko joj je stalo i do poljoprivrede i do poljoprivrednika Srbije.

Apsolutno se nismo razumeli i ovde niko ne spori da vi želite da pomognete ovim zakonskim rešenjima poljoprivrednicima i to svi pričamo. I vi želite i mi želimo i u toj najvećoj i najboljoj nameri najčešće se i od šume ne vidi drveće. Ono što je cilj ovog amandmana jeste da nekome ko je kupio zemlju i u najboljoj nameri i radio je jedan period i nažalost oboleo, što se može desiti, tu zemlju može dati u zakup da se zemlja ne radi. Ja sam razumeo da vi donosite zakon da se zemlja koja se ne radi sada radi i da ona bude reproduktivna. Ne može biti reproduktivna ako je neko kupio i on sa njom ne može da je otuđi, ali zašto ne bi mogao da je da u zakup? Mislim, ne bih se, kasni su sati, ne bih se preganjao, mislim da se razumemo i radujem se, nisam zadovoljan načinom na koji smo obavili ovu raspravu, ali sam zadovoljan što ćemo svi otići kući videćete koliko će biti oduševljeni proizvođači. Zahvaljujem. Vlada i Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu prihvatili su amandman. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Uvažena predsednice, poštovana ministarko sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, ja ću kratko kao nastavak prethodne priče kada je bio amandman na član 10. o amandmanu na član 11. koje smo kolega Đorđe Milićević i ja podneli, Vlada prihvatila i ja želim da se zahvalim Vladi što je prihvatila taj amandman, ali želim i zbog javnosti da kažem – a šta je taj amandman tražio pa je Vlada prihvatila. Naime, član 11. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu govori, uvodi pet novih članova 72. a) b) v) g) d), govori o prodaji, delimičnoj prodaji državnog zemljišta malim poljoprivrednicima ili kako bi mi to možda i smeli da kažemo, zemlja seljacima. Dakle, sa ciljem da pomogne malim gazdinstvima da povećaju svoj posed, da povećaju prihod, da povećaju konkurenciju. Tačnije, radi se o porodičnim, da tako kažem, gazdinstvima i ja mislim, ja ne razumem, svako naravno ima pravo, ali ne razumem kako neko može biti protiv toga, što država želi da pomogne malim poljoprivrednim proizvođačima? U okviru člana 11. ima čitav niz uslova koji treba da budu ispunjeni da bi se to poljoprivredno zemljište moglo prodati. Prvi i glavni uslov je da bude fizičko lice, da bude državljanin Srbije, dakle ponovo da nije stranac, da ima aktivno poljoprivredno gazdinstvo tri godine, registrovano, da je stanovnik, kako sam video jedan amandman SVM, pet godina, govori ko ne može da bude taj koji može da kupi zemljište, itd. Ono što je konkretno predmet ovog amandmana, zakon tu govori i kako mora da se odnosi onaj koji kupuje to zemljište, dakle, da se izbegnu bilo kakve špekulacije. I onda kaže da onaj ko kupuje zemljište, govori se o malom poljoprivrednom proizvođaču, fizičkom licu, ne može da ga otuđi, da u zakup najmanje 10 godina. Čak ja mislim da je bio neki amandman gde se traži i 15, sa čime sam potpuno saglasan. Ali, prošireno je kroz amandman da se to odnosi i na naslednike, dakle ne samo onaj koji je kupac. Drugi deo amandmana govori o sledećoj stvari. Predlog zakonaje predvideo da kupac može u pet, u ratama do pet godina da otplaćuje to kupljeno zemljište. Naš predlog je bio da se poveća na 10 godina i Vlada je to prihvatila i mislim da je pokazala sluha, to su i poljoprivredni proizvođači tražili takođe da se poveća taj rok, sve s ciljem da se omogući u što većem broju malih poljoprivrednika da mogu da kupuju poljoprivredno zemljište. Treća suština kod ovog amandmana koji je usvojen je, taj je upravo o čemu je malo pre bilo govora, ako se on, to zemljište ne koristi na način, ako se ne izvršava ugovor od strane kupca, da se ugovor može raskinuti i mora raskinuti, vrate se ona sredstva koja je uplatio, ali se odbije ono vreme, smatra se kao da je bio zakup za to vreme koje je kupac držao zemljište u svojoj svojini. Dakle, ponavljam, suština, glavna je stvar da reguliše precizno da može na olakšan način, dakle na 10 godina da kupi to zemljište, ali istovremeno mu se veoma precizno određuje da ne može da otuđi to zemljište najmanje 10 godina. Potpuno se slažem ako bude bilo i 15 godina. To je suština ovog amandmana. U stvari, i kroz ovaj amandman i kroz amandmane koji takođe govore o članu 11. ovog zakona koji su imale kolege iz SVM i kroz nekoliko amandmana koji su govorili o zakupu, Vlada je u stvari pokazala da joj je interes da dođe do najboljeg rešenja, kada je u pitanju ovaj zakon, rešenja koja će biti sprovodiva, rešenja koja će tačno pokrivati sve ono što je bila želja Vlade, a to je istovremeno da omogući i investitorima da ulažu, jer je značajno za državu Srbiju, ali i malim poljoprivrednim proizvođačima da se podstakne njihov rad i razvoj. Član 158.

Pa, samo, ako možemo da pričamo koliko hoćemo o amandmanima, vi recite, pa da svi pričamo, bez obzira na to koliko nam je vremena poslaničke grupe ostalo. (Igor Bečić: Nisam ja to rekao.

Na član 11. amandman je podneo poslanik Miletić Mihajlović. Poštovana predsednice, poštovana ministarka i saradnici, dame i gospodo narodni poslanici, dobro je da je prihvaćen prethodni amandman kojim se rešava otkup zemljišta i pomera se sa pet na 10 godina. Međutim, moj amandman se odnosi na jedan drugi deo ovog člana 72g i zapravo u tom članu 72g u stavu 2. reči: „Najmanje 10 godina“, zamenjuju se rečima: „Najmanje 15 godina“ Reč je da se poljoprivredno zemljište u državnoj svojini koje je predmet ugovora o kupoprodaji ne sme otuđiti niti dati u zakup najmanje 10 godina, a mi predlažemo - ne sme se otuđiti niti u zakup dati najmanje 15 godina. Ovo nije u suprotnosti sa već usvojenim amandmanom, samo je reč o produženju roka da se ne sme otuđiti. Naglašavam da u prvom predlogu zakona, odnosno u predlogu zakona taj rok za otkup je bio pet godina, a otuđenje nije moglo da se izvrši 10 godina. Sada smo usvajanjem prethodnog amandmana došli u situaciju da čim se završi otkup od 10 godina, ako ovo ostane ovako kao što je napisano, onda može istog trenutka i da se otuđi. Smatram da moj amandman nije u protivrečnosti i ne smeta već usvojenim rešenjima i prihvaćenom amandmanu i da samo poboljšava tekst u smislu da se otuđenje ne može izvršiti 15 godina, što znači da opet ostaje razlika od pet godina između završetka plaćanja u ratama otkupa i prava da se otuđi. Pa vas molim, poštovana ministarka, da to razmotrite i ako je mogućnosti da se taj deo prihvati i da na takav način imamo jedno kompletno rešenje koje bi omogućilo da i pravo otuđenja, odnosno ne stupi pre petnaeste godine, što u krajnjoj liniji to produženje roka za zabranu otuđenja i davanju u zakup smanjuje mogućnost zloupotreba u ovim pitanjima. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Poštovani poslaniče, smatramo da je vaš predlog sasvim u redu, da je konstruktivan, da je u skladu sa amandmanom koji je već usvojen. Želim i ovom prilikom da istaknem da je Vlada imala i sluha i razumevanja i želje da pomogne poljoprivredi i poljoprivrednicima Srbije i upravo to je pokazala i prihvatanjem vašeg amandmana kojim se produžava rok za otplatu kupljene zemlje sa pet do 10 godina. U tom smislu i u tom kontekstu, smatram da je i ovaj vaš amandman sada, kojim vi predlažete produženje roka za prodaju, eventualnu prodaju kupljenog zemljišta sa 10 na 15 godina, sasvim u redu. Mislim da je sasvim u redu i sasvim na mestu. Možda je ovo prilika da istaknemo da smo mi u Predlogu zakona i predvideli mogućnost da ukoliko se kupac opredeli da nakon isteka roka od 10, odnosno sada od 15 godina, odluči da ipak to zemljište proda, pravo prvenstva ima Republika Srbija, tako da mi i na ovaj način želimo da zaštitimo svoj zemljišni fond. Ovo je samo još jedan dokaz da mi želimo da pomognemo poljoprivrednike, pri tom nemamo nameru da se tog zemljišta oslobodimo, niti imamo nameru da zaradimo velike novce, niti je to predmet neke posebne trgovine. Dakle, isključivo pomoć domaćem poljoprivredniku, malom i srednjem, u cilju postizanja naših strategijskih ciljeva. Naš strategijski cilj jeste i ukrupnjavanje poseda, i povećanje ekonomske snage poljoprivrednika i prehrambena sigurnost građana Srbije na domaćim poljoprivrednicima. Na član 11. amandman je podneo Blagoje Bradić. Dakle, podneo sam na član 72d, koji kaže – sredstva ostvarena od prodaje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini prihod su budžeta Republike Srbije. Amandman koji sam ja dao kaže da sredstva ostvarena od prodaje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u iznosu od 50% prihod su budžeta Republike Srbije, a iznos od 50% prihod su jedinica lokalne samouprave. Ministarstvo je odbilo amandman sa obrazloženjem, kažete – amandman se ne prihvata iz razloga što je Republika Srbija u katastru nepokretnosti upisana kao vlasnik poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini i iz tog razloga ostvaruje prihod od prodaje tog zemljišta, a malopre ste rekli, pre par minuta, citiraću vas – ne prodaje se zemlja da bi država zaradila, već da bi se pomoglo malim i srednjim poljoprivrednim preduzetnicima. Podsetiću vas na početak naše rasprave, gde smo se sukobili ideološki oko člana 3. gde vi kažete, u članu 3. stav 4. – ako se ne napravi plan korišćenja državnog zemljišta sankcioniše se lokalna samouprava, ukidanjem transfera, privremenog ukidanja transfera sredstava iz Republike, to se misli na transfere sa viših nivoa vlasti. Prvo, lokalna samouprava ima obavezu da napravi plan šta će se raditi sa tom zemljom, da odredi deo koji će da se prodaje, da sve pripremi, da dobije vašu saglasnost kao Vlade i Ministarstva i u redu, vi tako kažete da treba i biće tako. Kad se proda zemljište koje je na teritoriji te lokalne samouprave, na toj teritoriji, nije to susedna opština, nego na toj teritoriji lokalne samouprave, sve je prihod Republike, kompletan novac. Lokalna samouprava nema žutu banku. Ima samo odgovornost, a novac koji se dobije prodajom ide direktno u budžet Republike i za divno čudo, umesto da bude obojen novac, jer je od prodaje zemljišta, to je novac koji ide kao prihod republičkog budžeta. Na kojoj poziciji? Za koje namene će se koristiti? Da se smanji budžetski deficit? To je stvarno loša politika koju vi zagovarate. Hajde, razumem da ste taj novac odredili da će se koristiti ne znam za neki podsticaj, za neki stimulans, pa u redu. Ovim kao opštim prihodom budžeta Republike zaobilazite lokalnu samoupravu na čijoj teritoriji se nalazi ta zemlja. To je njihova zemlja, te lokalna samouprava. To što je knjiženo na Republiku, pa kakve to veze ima? Koje godine – 1945? To nije politika. To nije dobro i mislim da trebate da ispravite sve ovo o čemu smo danas pričali, ako stvarno, istinski želite da pomognete poljoprivredi. Poštovani poslaniče, želim da vas podsetim da se sredstva, koja se ostvaruju po osnovu zakupa poljoprivrednog zemljišta, raspodeljuju u odnosu 60 prema 40%, 40% lokalne samouprave. U pokrajini taj odnos je 30 prema 30 prema 40% Kada se radi o prodaji, radi se o prodaji državnog poljoprivrednog zemljišta. Vlasnik zemljišta je Republika Srbija. Ona je kao takva upisana u Katastar nepokretnosti. U tom smislu, sredstva koja se ostvaruju od prodaje su prihod budžeta Republike Srbije. Pri tom, vi dobro znate da budžet Republike Srbije nije budžet Beograda ili budžet Čačka, to je budžet svih građana. Iz tog budžeta se finansiraju i lokalne samouprave koje vi pominjete, i školstvo i zdravstvo i poljoprivreda, subvencije, itd. Prema tome, mislim da nema ni malo razloga da vi izražavate svoju zabrinutost zašto to ne ide ka lokalnim samoupravama. Pominjete transfer sredstava, pa koja to sredstva mi sada da zaustavimo ako ništa lokalne samouprave ne dobijaju iz budžeta Republike Srbije? Mislim da niste u pravu, a pri tom, želim da kažem i to, malo pre nije bilo dovoljno vremena, da je Vlada RS dala mogućnost poljoprivrednicima da uvećaju i unaprede svoju proizvodnju, a pomenula sam da je u prethodnom periodu učinila niz drugih mera kojima je konkretno, a ne deklarativno, pomogla poljoprivrednike. Da pomenem samo neke od njih. Dakle, znatno veća izdvajanja od predviđenih za agrarni budžet, i prošle, i ove godine, u ukupnom iznosu skoro 15 milijardi. Značajna sredstava opredelila je za intervencije na tržištu poljoprivrednim proizvodima kada su bili prisutni problemi. Svom snagom je promovisala poljoprivredne proizvode, svugde u svetu. Gospođo ministarko, ja se izvinjavam. Vi ste ministar, promašili ste temu. Promašili ste temu. Mi pričamo o sredstvima koja se ostvaruju prodajom zemlje, vi meni pričate o transferima viših nivoa vlasti. Viši nivo vlasti se transferiše od poreza na zarade, od 20%, biće 50 kad ova Skupština usvoji zakon, i to su trebali vaši pomoćnici, vi ne morate to da znate, ali oni su trebali da vam kažu da to nisu transferna sredstva.

Za koje namene? Na dohodovnoj strani budžeta? Gde ćete da ga potrošite? Kroz koje ministarstvo? To ne piše. To ne piše, a trebali ste da napišete to. Drugo, zašto ne ostavite deo novca? Lepo kažete, kod izdavanja u zakup 60% ostaje lokalnoj samoupravi, a kod prodaje te zemlje, susedne parcele, ide 100% Republici. Šta je problem? U čemu je problem? Zašto nije isti uslov kao kod zakupa? U redu, to je dobro, 60% ostaje lokalnoj samoupravi. Ona će to koristiti za svoj agrarni budžet. Zašto ne dostavite taj novac i od prodaje? Zašto mora da ide u budžet Republike? Uslovite da to što ostane lokalnoj samoupravi mora da se koristi za razvoj poljoprivrede na toj teritoriji lokalne samouprave. To bi bio dobar zakon. U tome se razlikuje vaša politika i naša politika.

Hvala. Na član 12. amandman je podneo narodni poslanik Balša Božović. Izvolite. Zahvaljujem. Radi se dakle o članu kojim se menja član 80, i to tako da se ministru oduzima pravo da bliže propisuje uslove i postupak davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini. Mi se protivimo načinu na koji vi nameravate da uredite uslove i postupak davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta državnoj svojini ovim zakonom. Smatramo da je to što pokušavate da uradite nepravedno, zapravo, što ćete očigledno uraditi, jer vidimo da ni među poslanicima ne nailazimo na razumevanje za amandmane koje predlažemo i da će po svoj prilici ovaj Predlog zakona dobiti podršku. Smatramo da način na koji vi propisujete postupak davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini pogoduje odabranim pravnim licima, da ide na štetu fizičkih lica, odnosno poljoprivrednika koji već imaju državno zemljište u zakupu i da će onemogućiti poljoprivrednicima iz velikog broja opština, koje su recimo okružene poljoprivrednim zemljištem, da u narednih 30 godina planiraju ostanak u tim opštinama, jer neće biti zemlje koju će moći da obrađuju zato što će najbolju trećinu zemlje uzeti neka pravna lica po veoma čudnim procedurama koje će imati, naravno, prilike prva da biraju tu zemlju. Tako da, s obzirom na to da smatramo da je veoma nepravedan način na koji vi nameravate to da uradite ovim zakonom, predlažemo da se briše ovaj član, da se briše oduzimanje te nadležnosti ministru i isto tako pozivam narodne poslanike da podrže i ovaj naš amandman i da u danu za glasanje ne podrže ovaj zakon, jer će ishod biti jednak. Ponovo se vraćamo na istu priču. Vi ste uporni da ponavljate neistine, a ja uporna da vam ne dozvolim da ostanu ne istine izrečene, a da na njih ne odgovorim. Nije tačno da pravimo podesnu klimu za nama znana lica ili neznana, da pogodujemo investitorima, da pravimo pogodno tle za investitore, da želimo da naše poljoprivrednike stavimo u drugi plan. Tačno je da će imati šansu i oni koji žele da investiraju, ali ono što je posebno važno i što je najveći domet ovog zakona je šansa da naši mali poljoprivrednici uvećaju svoj posed. To je ono što je istina. To treba uvek isticati. Ponavljam i podižem ponovo ovu tabelu da vidimo kakvo nam je stanje, koliko se obrađuje, 248 hiljada hektara ili oko 30% Imaće i za pravo prvenstva i za prodaju i opet će nam ostati i opet ćemo imati neobrađenog zemljišta. Molim vas da svi pomognete da ovaj zakon bude primenljiv u praksi. Čula sam i neko mi je rekao da ima onih koji se sada spremaju da ometaju zakon i da rade na tome da ova rešenja naša ne zažive. Mi smo navikli i na ometanja, i na smetanja, i na neistine, i na dezinformacije, ali verujem da će istina da pobedi, verujem da će naši poljoprivrednici znati ko im zaista želi dobro, ko im zaista pomaže na… Ne brani ih samo na rečima i samo onda kada im trebaju njihovi glasovi. Na osnovu člana 163. Poslovnika Narodne skupštine, Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo odbacio je ovaj amandman, te ovaj amandman ne može biti predmet rasprave i o njemu se ne glasa.

Na osnovu člana 163. Poslovnika, Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo odbacio je amandman. Te se o njemu ne raspravlja i o njemu se ne glasa. Na osnovu člana 163. Poslovnika, Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo odbacio je amandman. Te ovaj amandman ne može biti predmet rasprave i o njemu se ne glasa. Na član 14. amandman je podneo narodni poslanik Balša Božović. Na član 15. amandman je podneo narodni poslanik Balša Božović. Na član 15. amandman je podnela narodna poslanica Aleksandra Jerkov. Izvolite. Ovo je poslednji amandman koji ću obrazlagati u okviru ovog predloga zakona. Ne znamo više kojim rečima da kažemo da se protivimo usvajanju ovakvog predloga zakona. Vi kažete da govorimo neistinu. U zakonu piše da pravo prvenstva zakupa imaju pravna lica na period od 30 godina i da se to odnosi na 30% svake opštine.

Ukoliko se ovaj zakon usvoji mi ćemo pozvati predsednika Republike da ga ne potpiše. Tada je zapravo potvrdio to što smo mi tada govorili i tada smo govorili da je zakon protivustavan. Nadamo se da će on to uraditi, a ukoliko to ne bude slučaj oni poljoprivrednici koji su bili ovde iza Skupštine, jer od Lepe Brene i Tropiko benda nisu mogli da priđu Skupštini, su nam rekli, su vama zapravo poručili jednu stvar, a to je da zapamtite da nećete zauvek biti poslanici i da treba da se vratite tamo gde živite. Tako i vi treba da zapamtite, gospođo Bogosavljević Bošković, da nećete zauvek biti ministarka, da treba da se vratite.

Na član 17. amandman je podnela narodna poslanica Aleksandra Jerkov. Na član 18. amandman je podneo narodni poslanik Balša Božović. Izvolite, ministre. Evo, na zadnji osvrt po ovom zakonu prethodne poslanice, želela bih da kažem sledeće. Mislim da su danas izrečene kritike na bazi rekla kazala, na bazi dezinformacija, ne na bazi činjenica i ne na bazi stanja koje je evidentno u ovoj oblasti. Država je preuzela obavezu i odgovornost da u redi pitanja u oblasti raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u javnoj svojini. To joj je i obaveza i odgovornost i pred građanima i pred poljoprivrednicima. Mi smo pripremili zakon koji je uvažio trenutno stanje i koji je uvažio činjenicu da 98% čine mala i srednja poljoprivredna gazdinstva i želeli smo pre svega njima da pomognemo. Zbog toga je i predloženo i verujem da će biti i usvojeno rešenje da oni mogu da kupe izvestan deo državnog poljoprivrednog zemljišta. Dakle, oni do 30 hektara mogu kupiti do 20 hektara državnog zemljišta, uvećaće svoj posed, povećaće svoju ekonomsku snagu i biće za neku godinu konkurentniji i spremniji na tržištu poljoprivrednim proizvodima, upravo onom tržištu koje ste nam vi otvorili pre nego što je trebalo da bude otvoreno, u smislu slobodnog protoka, u smislu potpisanog SSP sporazuma, pa su naši poljoprivrednici sada za to isto tržište nespremni. Mi jesmo predložili da jedan deo zemljišta bude dat u zakup za velike investitore, ali u zakup i do 30 godina i do 30% sa željom da podstaknemo obnovu preradnih kapaciteta, mlekarsku industriju, da podstaknemo obnovu onih fabrika koje se bave preradom sirovina, voća, proizvodnjom sokova itd. Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima. Pošto smo obavili pretres Predloga zakon u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini. Primili ste amandmane poslanika, primili ste izveštaj Odbora za zaštitu životne sredine i Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, kao i mišljenje Vlade. Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.

Vlada i Odbor za zaštitu životne sredine prihvatili su amandman. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. dame i gospodo narodni poslanici, poštovana ministarko, poštovana predsednice, smatrao sam neophodnim da se postojeći član 2. Zakona o zaštiti zemljišta koji glasi – odredbe ovog zakona primenjuju se na zemljište kao prirodni resurs, bez obzira na oblik svojine njegovu primenu i korišćenje dopuni, tako da glasi – odredbe ovog zakona primenjuje se na sve tipove zemljišta Republike Srbije kao prirodni resurs bez obzira na oblik svojine, njegovu namenu i korišćenje. Dakle, ključne reči koje se dodaju jesu – sve tipove zemljišta Republike Srbije, a razlozi zbog kojih član 2. Zakona o zaštiti zemljišta treba dopuniti rečima – sve tipove zemljišta Republike Srbije nalazi se u sledećem. Kada kažemo na sve tipove zemljišta, onda ukazujemo na heterogenost zemljišta Republike Srbije, odnosno ukazujemo da je zemljište Republike Srbije heterogeno što je svakako komparativna prednost u odnosu na zemljište država u okruženju. Kada kažemo sve tipove zemljišta, onda obuhvatamo sve tipove zemljišta jer svaki tip zemljišta poštujemo i ima svoju prirodnu vrednost i na taj način obuhvatamo i tipove zemljišta ganjača i tipove zemljišta smonica i tipove zemljišta černozem itd. Kada kažemo Republika Srbija, mi na ovaj način definišemo teritorijalni okvir na koji se primenjuje Zakon o zaštiti zemljišta, imajući u vidu da je Zakon o zaštiti zemljišta zakon Republike Srbije, logično je da je njegova teritorija, odnosno primena ovog zakonskog rešenja se nalazi na teritoriji Republike Srbije. Kao četvrto, ovim rešenjem se obezbeđuje kompleksnost Zakona o zaštiti zemljišta, ovim se dobija na njegovoj celishodnosti. Ovim zakon dobija kompleksnost i potpunost i naravno, poseban značaj i draž ovog zakona jeste što ni jedna zemlja u okruženju nema zakon o zaštiti zemljišta. Jedino Hrvatska ima predlog sličnog zakona o zaštiti zemljišta, ali još uvek nije donet u njihovom saboru. Hvala Vladi Republike Srbije na razumevanju, hvala vama poštovana ministarko i vašim saradnicima na razumevanju i prihvatanju ovog amandmana. Želim samo još jednom da ponovim da Zakon o zaštiti zemljišta zajedno sa Zakonom o izmenama i dopunama poljoprivrednog zemljišta ima punu primenu i pune efekte kada se gledaju i sinergiji, odnosno zajednički, čime Zakon o poljoprivrednom zemljištu, odnosno njegove izmene i dopune otvaraju vrata investitorima i unapređuju poljoprivrednu proizvodnju, a Zakon o zaštiti zemljišta omogućuje da se na pravi način koristi zemljište za generacije i generacije koje dolaze. Nema sumnje da država Srbija sa ova dva zakonska rešenja ide još jače u reforme.

Vlada i Odbor za zaštitu životne sredine prihvatili su amandman. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona. Poštovane dame i gospodo, kao što je predsednica Skupštine, gospođa Gojković sada i rekla, amandman na član 3. koji smo podneli mi narodni poslanici Nove stranke, jedan je od četiri prihvaćena amandmana na Predlog zakona o zaštiti zemljišta. Budući da verujem da među poslanicima ima interesovanja, ako možda nije bilo vremena da se pročita šta je to sve prihvaćeno pa se promenila sadržina Predloga zakona, među građanima i građankama takođe, evo da ja obavestim čega se tiče promena. Dakle, u članu 3. piše – cilj ovog zakona je da se, pa ima jedan deo, pa dodaje se – spreči ili otklone štetne promene na zemljištu koje mogu da nastanu kao posledica i onda se u deset tačaka ređa, kao posledica čega. Jedna je, promenili smo malo redosled ovih tačaka, a onda i dodali dve stvari. Jedna stvar, kao posledica erozionih procesa, to je i stajalo u jednoj od tačaka, ali smo mi smatrali da to mora da bude izdvojeno i definisano kao prioritetno i stavili smo u tački 11) da cilj ovog zakona jeste da se spreči ili otklone štetne promene u zemljištu, koje mogu da nastanu kao posledica i eksploatacije šljunka, kamena i peska. To nije stajalo u originalnom tekstu. Mi smo predložili da se originalni tekst promeni i Vlada je na naše zadovoljstvo, ja verujem zadovoljstvo građana naše Republike, prihvatila ovaj amandman. Ja mislim da bi možda bio red da gospođa Bogosavljević Bošković, koja je svaku priliku koju je imala, da malo uputi neku reč kritike, da kaže da nešto nije lepo, da nešto nije konstruktivno, kada je primetila kod opozicionih poslanika. Da sada gospođo Bogosavljević Bošković, da se prijavite za reč, da signalizirate gospođi Gojković - hoću da kažem, da uvažavam stručnost koju narodni poslanici opozicije unose u naše rasprave i da zbog toga ceneći takvu vrstu pristupa, da o vama posebno… prihvatate naš amandman. Poštovana predsednice, ja sam se javio na amandman na član 3. Balše Božovića, ali vi verovatno… Prošlo je, ali evo ja ću da se priključim ovde uz podršku ovog amandmana koji je gospodin Pavićević predložio i mi podržavamo njegov amandman, ali zapravo u kontekstu člana 3, želim da kažem da je zapravo ovaj zakon na sveobuhvatan način uređenja i zaštite životne sredine, kao privrednog resursa od nacionalnog interesa, ali zaštita zemljišta nije samo od nacionalnog interesa, to je od internacionalnog interesa, rekao bih, i to je univerzalna kategorija, kao što je veoma značajno zaštita vode, zaštita vazduha, tako da uz činjenicu da ovaj zakon se donosi kod nas u Srbiji kao prvi zakon takve vrste, veoma je značajno uputiti reči pohvale Ministarstvu poljoprivrede i životne sredine, kao i Vladi Republike Srbije, da je predložila jedan ovakav zakon. Dakle, takvi predlozi za ukidanje, na primer, člana 1. ili člana 3, zapravo je jedna čista opstrukcija, nemaju nikakvo utemeljenje i neku argumentaciju i s tim u vezi, želim da kažem da treba podržati sve ono što je bilo konstruktivno. Evo da se vratim na amandman gospodina Pavićevića.

Na naziv iznad člana 4. i član 4. amandman je podnela Aleksandra Jerkov. Na naziv iznad člana 5. i član 5. amandman je podneo Balša Božović. Na naziv iznad člana 6. i član 6. amandman je podneo Balša Božović. Izvolite. Gospođo predsednice, gospođo ministarka, dame i gospodo, ja sam morao, znam da smo umorni i znam da radimo čitav dan, ali definitivno sam morao da se javim za ove amandmane. Nisam se javio ni po prvom članu, ni po trećem, ni po četvrtom, petom, šestom, svi su oni isti i svi od strane gospodina Božovića, traže da se brišu ti članovi. Između ostalog, koliko je to nekorektno, on prvo nije ni prisutan, a sa druge strane, sada ću vam reći šta traži u ovom amandmanu da se briše iz zakona. Da se briše „subjekti zaštite zemljišta“ Znači, da se brišu „zaštitu zemljišta u okviru svih ovlašćenja i obaveza obezbeđuje Republika, AP, jedinica lokalne samouprave, pravna lica, preduzetnici, odnosno vlasnici, korisnici zemljišta, koji obavljanje aktivnosti ugrožavaju, degradiraju ili zagađuju zemljište“ Zamislite da neko traži da se ovo briše iz zakona, kao što tražio da se briše iz zakona 1. član - predmet zakona, pa cilj zakona, pa značenje izraza, načelo zaštite zemljišta, pa dokle to tako? Dokle stvarno smo mi dužni da nečije frustracije doživljavamo i da slušamo, da nam pišu silne amandmane koje nemaju nikakvu vezu sa mozgom? Verovatno, nikad, nikad u svetu, u istoriji parlamentarizma, nije niko napisao slične amandmane u kojima traži da se briše nešto što je nespojivo sa zdravim razumom. Znate, neko je verovatno u ovoj zemlji nekad ranije rekao da opozicija treba da napada i da poništava sve što vlast predloži, pa bilo to dobro ili bilo manje ili više dobro. Uporno se opozicija toga drži, nesvesna da je to nešto što možda u nekom vremenu u ovoj zemlji je možda bilo i prihvatljivo, ali danas, danas kad je svest i politička svest građana na jednom daleko višem nivou nego što je to nekad bilo, kad ljudi znaju da procene šta je dobro, šta nije, kad znaju da procene ko želi nešto ovoj zemlji da donese dobro, a ko ne, mislim da je po našoj opoziciji, dali ovakve amandmane, stvarno deklasirano. Ako neko misli da će na ovaj način steći političke poene, verujte ja mislim da su oni jako mali. Sa druge strane, imam utisak da ukazivanje na te njihove silne propuste i greške i neznanje i nesposobnost koju su imali dok su bili vlast, kod njih izaziva neverovatnu mržnju gledajući na ovo što se danas dešava u Srbiji, gledajući da je Srbija krenula ozbiljnim i pravim korakom i pravim putem kojim stvara svoju budućnost, to je izvor njihove nesposobnosti i izvor njihove još veće mržnje, kada je u pitanju aktuelna vlast. Prema tome, to sve – briše se, nema više, ljudi, nema više brisanja, nema više šta. Ova zemlja je krenula napred i neće da briše, nego piše, piše istoriju Srbije moderne, razvijene i pravedne Srbije. Na član 7. amandman je podneo Balša Božović. Na član 7. amandman je podnela Aleksandra Jerkov. Na naziv iznad člana 9. i član 9. amandman je podnela Aleksandra Jerkov. Poštovane dame i gospodo, evo sada je neophodno gospođo Gojković, baš gospodinu Blažiću da pokušam da argumentujem zašto je nekada neophodno da se ponešto iz nekog člana, nekog predloga zakona izbriše. Evo, možemo malo da raspravljamo uz stvarno jednu začuđenost ovde, da saopštim što ministarka nikako ne može da saopšti reč pohvale za neko delovanje, koje podrazumeva stručnost i sa ove strane, vrlo lako saopšti reči kritike. Evo, na primer član 9. Evo, gospodine Blažiću, vama sada pokušavam da objasnim. Mi smo na primer, mi poslanici Nove stranke, protiv gomilanja reči, mislimo da je to suvišno, a u članu 9. smo primetili da postoje neke suvišne reči, poštovana gospodo. Zakon ne treba da budu ekstenzivni uvek. Na primer, u stavu 2, evo gospodine Blaži, pratimo obojica, kaže – mere i uslovi zaštite zemljišta radi održivog korišćenja zemljišta su sastavni deo planskih dokumenata. Pa to je suvišna formulacija po našem sudu. Ovaj amandman nije prihvaćen, ali ja mislim da je ovo suvišno, budući da je sve to već uređeno Zakonom o planiranju i izgradnji. Šta ćemo mi sada u 15, 25, u svakom zakonu da ponavljamo nešto što piše. Postoji način da se uputi čovek na to da mora da postoji usklađenost između dva zakona. Nama se učinilo, evo ne znam šta misli ministarka Bogosavljević Bošković, da su ova dva stava, stav 2. i stav 3. umetnuti ovde iz estetskih razloga. Na primer, gospođa Bogosavljević pročita ako stoji samo stav 1, koji je u redu, i onda kaže – uz nešto mi je malo da ima samo stav 1. i onda ovako iz čiste jedne estetike, hajde da dodam i stav 2. i stav 3. Poštovana gospodo, ne moramo mi rečju „lepo“ da hvalimo zakon. Za zakon je dovoljno reći da je dobar. Gomilanje reči ne doprinosi kvalitetu zakona.

Poštovane dame i gospodo, evo još jedan član zakona kojim možemo da se nadovežemo, gospodin Blažić da čuje, i na prethodnu diskusiju. Mene bi sad, na primer, baš strašno interesovalo da u jednom dijalogu proverimo onu argumentaciju da li nekada vredi podneti amandman „briše se“ Na primer, ja mislim da za ovaj član 10. vredi. Zašto? Evo, ja sam sebi ovde jednu zabelešku stavio. Dakle, zakoni, kao što sam rekao, ne treba da budu ekstenzivni. Mi treba kada se pišu zakoni, ja mislim, da razmišljamo o tome da oni budu jasni, da budu precizni i kada se tiče njihove primene, naravno, da obuhvataju neku vrstu jednakosti pred zakonom svakog građanina. Ovde u članu 10. imamo, ja mislim, takođe gomilanje nekih reči kojima se ne doprinosi vladavini prava. Gospodine Blažiću, je li tako? Evo, i gospodin Babić. Stav 2. – Kada se planskim dokumentom menja namena zemljišta, organ nadležan za donošenje planskog dokumenta dužan je da u postupku odlučivanja poseduje saglasnost Ministarstva. Pa, to se sve već zna. Sad je za mene pitanje – šta je svrha gomilanja velikog broja reči? Može da mi padne na pamet, na primer, da je ideja predlagača zakona da onaj ko čita ovaj zakon ne mora sada da usaglašava, da traži, da vidi gde tu sad ima na drugim mestima, ali je to neophodno za onoga ko se bavi ovim poslom. I, šta sam ja hteo? Da malo zamerim gospođi Bogosavljević Bošković što od ovih osam amandmana, koje smo podneli na ovaj predlog zakona, nije prihvatila svih osam, jer mi se čini da su obrazloženja temeljna i zasnovana i na struci. Vidi se da mi poznajemo međusobno neke zakone, poštovana gospodo, i ja mislim da takva vrsta pristupa treba da krasi sve narodne poslanike. Gospođo predsednice, gospođo ministre, kamo sreće da smo imali ovaj član 10. ili takav neki sličan član zakona, a ne da se briše, kao što je predlagač pretpostavio. Ne bi došli u situaciju koja sada puni stupce dnevne štampe, a bogami i neka druga mesta u Ustaničkoj ulici, a tamo je zgrada Specijalnog tužilaštva za organizovani kriminal i Specijalnog suda za organizovani kriminal, pa tamo se ne bi našli bivši ministri i još neki ljudi da je bilo ovakvog, recimo, člana zakona. Da je bilo ovakvog člana zakona, ne bi se menjalo poljoprivredno zemljište, odnosno ne bi se menjalo gradsko građevinsko zemljište u iznosu od milijardu i 540 miliona dinara za poljoprivredno zemljište od 13 miliona i 612 hiljada dinara. Jer, znate, ne možete da menjate zemljište na taj način što ćete 20 hektara građevinskog zemljišta da menjate za 20 hektara gradskog građevinskog. Neko će staviti pitanje – izvinite, koliko košta jedno, a koliko košta drugo? Bila je potrebna promena vlasti, bila je potrebna jedna sloboda tužilaštva i pravosudnih organa da rade u skladu sa zakonima, u skladu sa Ustavom Republike Srbije, rasterećeni svih partijskih veza i stega pod kojima je pravosuđe bilo sve do 2012. godine u toj čuvenoj reformi pravosuđa, pa da se neko zapita – izvinite, a koliko košta tih 20 hektara poljoprivrednog zemljišta? A zašto ste ga menjali za 20 hektara građevinskog izašto je država ustupila 20 hektara građevinskog zemljišta i na taj način privatnu kompaniju, privatnu firmu jednom odlukom ministra častila sa više od milijardu i 400, skoro milijardu i 500 miliona dinara? Da je tu postojalo ovako kao što piše u stavu 2. člana 10, koji predlagač hoće da izbriše, pa da pita stručne i naučne organizacije, pa ako ministar ne zna da nije ista cena poljoprivrednog i gradsko građevinskog zemljišta, pitaće struku, pitaće nauku. Meni nije jasno zašto kolega koji se tako bori za akademsku čestitost, zašto želi da izbace nauku iz svega ovoga? Zašto naučne organizacije da ne daju svoj sud? Ja mislim da sve ovo što ste predvideli u zakonu, gospođo ministre, da daje na transparentnosti. To su oni reflektori koje mi želimo da uključimo, a ne pomračina u kojoj se čas pojavi vinograd, a nemaš poljoprivrednog gazdinstvo, čas vidiš subvenciju od 500 hiljada evra, čas ih ne vidiš, čas vidiš 500 hiljada evra, čas vidiš stanove na Vračaru. Nećemo više tu pomračinu. Ne damo pomračinu. To predlagači amandmana žele da urade, da ugase svetla. A kada se ugase reflektori, kada se ugasi pažnja javnosti, tada se pune džepovi političke elite. E to ne želimo da dozvolimo. Ovo je još jedno paljenje reflektora i naučne i stručne javnosti i od toga nikada nećemo bežati.

Ja bih želeo da odgovorim, pošto sam prozvan za „briše se“ Znate, vi poredite „briše se“ potpuno u funkciji destrukcije i opstrukcije. Da nećete možda da kažete da ovi prethodni članovi na koje sam ja ukazao, što je gospodin Božović dao amandmane da treba da se brišu, da je to logično i da je to normalno? Ako vi to tvrdite, onda se slažem da budete sa njima sa te strane. Ovo što vi ovde predlažete brisanje određenih reči, u smislu da smatrate da ćete na takav način napraviti bolji stilski izgled tog člana, to je nešto sasvim drugo i nema veze sa onim što sam ja govorio. Ali, jedno je sigurno, kad smo kod planskih dokumenata, vi treba da znate da je ovo prvi zakon koji Srbija dobija kada je u pitanju zaštita zemljišta i da do danas Srbija nije imala zakon da zemljište posmatra kao prirodni resurs i da ga zaštiti. Ovo je nova stvar koja je došla i ovo je uređen sistem kako planski treba da se radi upravljanje i gazdovanje zemljištem, kako treba da se vrši kontrola i zaštita zemljišta od zagađenja i kako treba da se vrši monitoring praćenja stanja zemljišta u državi Srbiji. To je pravi pristup. Sad, da li ćete vi jednu reč ili dve izbaciti ili nećete, to suštinski ne menja. Ali, nemojte samo molim vas, kao akademski građanin, kao docent, da branite nešto što je vid opstrukcije, klasičan vid opstrukcije da se brišu osnovni pojmovi u ovom zakonu.

Vlada i Odbor za zaštitu životne sredine prihvatili su amandman. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona. Poštovane dame i gospodo, veliko mi je zadovoljstvo kada predsednica Narodne skupštine ovako izražajno pročita da je prihvaćen jedan amandman nas poslanika Nove stranke. Ovde sada govorimo o amandmanu na član 18. Predloga zakona o zaštiti zemljišta. Ja bih hteo sada da obavestim sve narodne poslanike, naravno i građanke i građane naše Republike, šta je bio predlog izmene koju smo uputili ministarki Bogosavljević Bošković i ministarka je, kako je i sama potpisala, iz razloga navedenih u obrazloženju, prihvatila naš amandman. Naime, mi smo predložili da se u članu 18. stav 1. posle tačke 17) doda još jedna tačka, dakle tačka 18) kao što je i red, mere zaštite zemljišta obuhvataju, mi smo tako predložili i zabranu, neplanske i ili nekontrolisane eksploatacije šljunka i peska iz rečnih korita, vodotokova i njihovih uticajnih područja. Dve su stvari ovde važne. Jedna stvar, ponudili smo, ja mislim vrlo precizno, veoma jasno obrazloženje, bez suvišnih reči, poštovana gospodo, i rečenica, a onda smo, ja mislim, ministarki pokazali šta znači posvećeni rad u zakonodavnom telu. Ovu izmenu u ovom članu vezali za onu izmenu koju smo predložili amandmanom na član 3. kada smo govorili o šljunku i pesku i šta pokazali? Kada se pišu zakoni, poštovana gospodo, čak i kada se pišu i predlažu amandmani, da je neophodno da uvek imamo ispred sebe celu sliku, toga šta je zakon, ali i sliku toga na koji je način ova oblast dodatno regulisana i drugim zakonodavnim projektima. Ja sada očekujem da će i gospođa Bogosavljević da kaže bravo i čestitam, a naravno i gospodin Babić i gospodin Martinović i gospodin Blažić.

Poštovane dame i gospodo, podneli smo amandman i na član 19. ovoga Predloga zakona, ali ovaj amandman, na našu žalost, a ja mislim i na žalost građanki i građana Republike Srbije, nije prihvaćen. Mi smo predložili da u članu 19. ostane samo stav 3, jer se samo stav 3. ako pažljivo čitamo sadržinu stava 3. tiče onoga na šta je usmeren ovaj član Predloga zakona. Pazite, u naslovu iznad člana 19. pište granične vrednosti i u stavu 3. vrlo fino, precizno, jasno piše: „u cilju zaštite kvaliteta zemljišta i životne sredine Vlada na predlog Ministarstva utvrđuje granične vrednosti zagađujućih, štetnih i opasnih materija u zemlji“ Kada smo čitali stav 1. i 2. primetili smo da sadržinom stavovi 1. i 2. nisu ni u kakvoj vezi sa onim što je naziv ovoga člana i graničnim vrednostima. Evo, da proverimo sami sebe, poštovana gospodo, evo i gospođa Bogosavljević Bošković, evo u stavu 1. šta piše: „zabranjeno je ispuštanje i odlaganje zagađujućih, štetnih i opasnih materija i otpadnih voda na površinu zemljišta i u zemljište“ Nema nikakve dileme, ali kakve to sada ima veze sa graničnim vrednostima, na primer. Evo, gospodo, da vidimo, da malo otvorimo jedan dijalog i o ovome, da ne bude samo poljoprivredno zemljište ceo dan, nego i zaštita zemljišta da bude ovde tema rasprave. Ili stav 2. kaže: „osobine zemljišta mogu da se menjaju samo u cilju poboljšanja kvaliteta, u skladu sa njegovom namenom“ Ja sam saglasan. Moguće je da se sadržina ovih stavova, može da nađe mesto u drugom delu ovoga Predloga zakona, možda? Ali, ovde gde piše granične vrednosti, mi smo smatrali da je dovoljna sadržina stava 3. i da sve bude potpuno jasno, da ne gomilamo ponovo i povodom ovoga člana mnogo reči i rečenica, poštovana gospodo i da se oko toga, pod reflektorima gospodine Babiću, dogovorimo. Hvala. Reč ima narodni poslanik Zoran Babić. Izvolite gospodine Babiću. Granice su opasne, granične vrednosti su opasne, jer kada imate granične vrednosti i kada vam se zagađenje zemljišta nalazi na graničnoj vrednosti ovako ćete proći. Po mišljenju SNS, u tome se razlikuju naše politike, mi nikada nećemo ići po granici, uvek ćemo se truditi da održimo zemljište što zdravijim, što boljim, a ne što zagađenijim. I, zbog toga, mislim, da su stavovi 1. i 2, koji je predlagač amandmana želi da izbriše, veoma opasni, jer ukoliko stalno idemo i kažemo sve je dozvoljeno do granice i ako ste na samoj granici to je dozvoljeno, mislim da je tako nešto opasno. Desiće se akcident, desiće se nešto što će nas naterati, ne voljno da pređemo tu granicu, a šta ćemo onda? Znate, ne možete da kažete, čuvanje životne sredine je tako da budemo na nekoj granici. Znate, dobro je imati pet nečega, procenata, promila, ili čega, smoga, valjda je potrebno da imamo čist vazduh? Nije dobro poslati poruku dobro je imati tu i tu graničnu vrednost nekih zagađujućih materijala u zemljištu. Pa, valjda je potrebno da ta granica, ne ta granica, nego nivo zagađenja bude nula. Zašto da bude na granici? Zašto da bude zaprljano? Pa, zamislite da je ta zemlja na Fruškoj gori, na kojoj je Zoran Živković podigao vinograd, bila zagađena, granično zagađena. Da li bi on aplicirao tada za pomoć od 500 hiljada evra? Da li bi on dobio tih 500 hiljada evra za vinograd tu, ili za ono poljoprivredno dobro u Merošini? Verovatno da bi, jer nije ni posadio, nije se ni namučio oko tog vinograda, a vidimo kako je od tog vinograda vrlo lako našao put od budžeta do vinograda, a od vinograda do stanova na Vračaru. Zbog toga mislim da je predlagač amandmana ovaj put omanuo, taman sam hteo da pišem jednu pohvalnicu u ime poslaničke grupe SNS, ali čim upotrebi ovo – briše se, u potpunosti se vraća na staro, tako da mi je žao gospodine Martinoviću imali smo dobru volju i vi i ja, ali bogami tu zahvalnicu smo morali da povučemo unazad i naravno da nećemo glasati za ove granične amandmane. Zahvaljujem gospodine Babiću. Na član 19. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandra Jerkov. Na član 20. amandman je podneo narodni poslanik Balša Božović. Na član 21. amandman je podneo narodni poslanik Balša Božović. Na član 21. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandra Jerkov. Na član 22. amandman je podneo narodni poslanik Balša Božović. Na član 23. amandman je podneo narodni poslanik Balša Božović. Na član 24. amandman je podneo narodni poslanik Balša Božović. Na član 25. amandman je podneo narodni poslanik Balša Božović. Na član 26. amandman je podneo narodni poslanik Balša Božović. Na član 26. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandra Jerkov. Na član 27. amandman je podneo narodni poslanik Balša Božović. Na član 27. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandra Jerkov. Na član 28. amandman je podneo narodni poslanik Balša Božović. Na član 28. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandra Jerkov. Na član 29. amandman je podneo narodni poslanik Balša Božović. Na član 30. amandman je podneo narodni poslanik Balša Božović. Na član 30. amandman je podneo narodni poslanikmr Aleksandra Jerkov. Poštovane dame i gospodo, evo prilike da gospoda iz SNS pokažu jednu doslednost i posebno gospodin Babić i da suprotno mišljenju ministarke Bogosavljević Bošković glasa za amandman koji smo mi podneli na član 31. Evo čega se tiče, poštovan gospodo. Kada sam malo pre obrazlagao naš amandman na član 10. gospodin Babić se pozvao na naučnu zajednicu, na naše istraživače, a evo šta smo mi primetili ovde, kaže u članu 31. – monitoring zemljišta vrši ovlašćeno pravno lice po akreditovanim metodama i u skladu sa pa pod jedan, aktom o dodeli akreditacije od strane nadležnog akreditacionog tela. A mi dodajemo, poštovana gospodo i ja mislim da ovaj naš dodatak se apsolutno poklapa sa argumentacijom koju gospodin Babić dao za očuvanje člana 10. Mi dodajemo – ili rešenjem o akreditaciji naučno istraživačke delatnosti od strane ministarstva nadležnog za nauku. Poštovana gospodo, nama se učinilo da bi ovakva izmena sadržine stava 1. člana 31. zapravo uvažila značaj i značenje delovanja naše akademske zajednice, naše naučne zajednice, naših istraživača i ja sada očekujem, poštovanagospodo, da gospodin Babić se javi za reč i da kaže gospođo Bogosavljević Bošković, da će budući da želi da bude dosledan u svojim raspravama u Skupštini da glasa za ovaj amandman. Naravno, da pod tačkom 2) ostane ovaj predlog kako je gospođa Bogosavljević Bošković nama i poslala, a to znači da monitoring zemljišta vrši ovlašćeno pravno lice po akreditovanim metodama, a u skladu sa pod tačkom 2) rešenje ministarstva. Imamo jedan dodatak kojim se uvažava upravo nešto našta se pozivali narodni poslanici vladajuće većine, baš me interesuje šta će sada da urade. Hvala poštovana gospodo. Na član 31. amandman je podneo narodni poslanik Balša Božović. Na član 32. amandman je podneo narodni poslanik Balša Božović. Na član 32. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandra Jerkov. Na član 33. amandman je podneo narodni poslanik Balša Božović. Vlada i Odbor za zaštitu životne sredine prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona. Poštovane dame i gospodo, evo šta je prihvaćeno sve ovim amandmanom, a ja ću sada samo da čitam rečenice koje su prihvaćene, poštovana gospodo. Evo šta je prihvaćeno: „Ministarstvo izrađuje pedološku kartu za teritoriju Republike Srbije.

Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine, Ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede, Ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede i Ministarstvo nadležno za poslove šuma, izrađuju kartu erozije za teritoriju Republike Srbije“ Poštovana gospodo, ako to nije dovoljno, ako treba još da se ubacuje rečenica, evo još jedan stav – ministar nadležan za poslove zaštite životne sredine, ministar nadležan za poslove vodoprivrede, ministar nadležan za poslove poljoprivrede i ministar nadležan za poslove šuma, propisuju sadržinu i način izrade karte erozije. Sve su to rečenice, poštovana gospodo koje smo pažljivo brusili, za našu amandmansku raspravu, povodom razgovora o Predlogu zakona o zaštiti zemljišta. Ja evo sada mogu da kažem, gospođi Bogosavljević, da joj čestitam, što je i ona pažljivo čitala naše amandmane, što su saradnici i saradnice gospođe Bogosavljević pažljivo čitali naše obrazloženje i što su prihvatili ta obrazloženja, ali očekujem jedan korak dalje, gospođo Bogosavljević Bošković, da se javite sada za reč i da kažete – svaka čast opozicionim poslanicima koji su na ovaj način brusili rečenice u našem Predlogu zakona, popravili kvalitet sadržine Predloga zakona, a ne da se zadržite gospođo Bogosavljević Bošković, samo na rečima kritike i zamerki opozicije danas u raspravi. Hvala gospodo. Ja želim da kažem da nije tačno da samo kritikujem i da ne prihvatam amandmane, a više puta smo pokazali da sve konstruktivne amandmane, amandmane u duhu zakona, koje predlažemo, prihvatamo, bez obzira iz koje poslaničke grupe dolazili. Kao što smo i danas na predlog ovog zakona prihvatili nekoliko vaših amandmana, tako je to bilo i ranije i zaista, za ove amandmane koji ne sadrže odredbu – briše se, ja vas pozdravljam, čestitam vam na ovim amandmanima, zahvaljujem vam se i nadam se da će prihvaćeni amandmani koji su zaista u duhu zakona i pokazuju brušenje, veliku želju da se zaista doprinese poboljšanju teksta, da će nas podstaći da i u narednom periodu radite na pripremi takvih amandmana, a ne amandmana tipa „briše se“ ili tipa – tačka, zarez, malo ili veliko slovo. Na član 34. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandra Jerkov. Na član 35. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandra Jerkov. Na naziv glave VI i član 36. amandman je podneo narodni poslanik Balša Božović. Na naziv iznad člana 37 i član 37. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandra Jerkov. Na naziv glave VII, naziv iznad člana 38 i član 38. amandman je podneo narodni poslanik Balša Božović. Na član 39. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, akademik Ninoslav Stojadinović, Aleksandar Senić, Biljana Hasanović Korać, Goran Bogdanović, Branka Karavidić, Slobodan Homen, Miroslav Marinković, mr dr Blagoje Bradić i Ivan Karić. Vlada i Odbor za zaštitu životne sredine prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.

Što se tiče ovog zakona, ja sam i u načelnoj raspravi rekao da je ovo jedan izuzetan evropski zakon, da on ima neke sitnice koje treba popraviti, međutim on nikako nije loš zakon i treba ga podržati. Smatramo da ovo obrazloženje koje smo mi dali za amandman na član 39. u pogledu zaštite, zemljište koje koristi Ministarstvo odbrane, poverava se Ministarstvu odbrane inspekcijski nadzor nad primenom ovog zakona i propisa, donetih na osnovu ovog zakona, a u okviru delokruga inspekcije utvrđenog ovim zakonom. S obzirom da se radi o specifičnoj situaciji gde se na vojnim poligonima koriste artificijalna sredstva, koja vrše probe, odnosno određena obuka sa korišćenjem dejstava RHB i normalno vrši ABH sanacija terena, mislimo da je značajno da ste ovo uvideli i prihvatili i za svaku je pohvalu i ja kao kolega Pavićević, očekujem da i mene pohvalite, s obzirom da smo uglavnom imali neke teže situacije. Na član 40. amandman je podneo narodni poslanik Balša Božović. Na naziv iznad člana 41 i član 41. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandra Jerkov. Na član 42. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandra Jerkov. Na naziv glave VIII, naziv iznad člana 43. i član 43. amandman je podneo narodni poslanik Balša Božović. Na naziv iznad člana 44 i član 44. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandra Jerkov.

Odgovornom licu u pravnom licu koje je kažnjeno za prekršaj iz stava 1. ovog člana obavezno se izriče i mera zabrane vršenja poslova, odnosno rukovodećih dužnosti koje je vršio u vreme izvršenja prekršaja u trajanju od šest meseci do tri godine“ Razlog za ovo jeste, s obzirom na značaj zakona, odnosno materiju koju reguliše, smatramo da je potrebno eksplicitno ovim zakonom urediti da se pravnom licu, odgovornom licu u pravnom licu za izvršenje prekršaja izriče mera zabrane obavljanja delatnosti, odnosno vršenja poslova u trajanju od šest meseci do tri godine. Predviđeno rešenje je u skladu sa Zakonom o prekršajima, članovima 56. i 57. Smatramo da je potrebno možda imati ovakvu jednu oštriju politiku, kako bismo se što pre navikli na čuvanje zemlje.

S obzirom na značaj zakona, odnosno materije koja reguliše, smatramo da je potrebno eksplicitno ovim zakonom urediti da se pravnom licu, odnosno odgovornom licu u pravnom licu za izvršeni prekršaj izriče mera zabrane obavljanja delatnosti i to je sve predviđeno Zakonom o prekršajima, članom 55. Ovakvo amandmansko rešenje bi moglo da popravi, odnosno da kažem pozitivno utiče na one koji možda i nemaju nameru ili je imaju da prekrše ovaj član zakona i da time ih onemogućimo da zagade čovekovu sredinu. Zahvaljujem, gospodine Marinkoviću. Na član 46. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević. Vlada i Odbor za zaštitu životne sredine prihvatili amandman. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Gospodine Pavićeviću, konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona. Poštovane dame i gospodo, ovo je moje poslednje obraćanje ne samo tokom ove sednice Drugog redovnog zasedanja nego je ovo poslednje obraćanje na jednoj sednici u okviru Drugog redovnog zasedanja u 2015. godini, uopšte. Poštovana gospodo, poslednje obraćanje povodom prihvaćenog amandmana na član 46. Predloga zakona i za mene je to jedno ogromno zadovoljstvo, evo, pre svega, da kažem gospođi Bogosavljević Bošković, što svoje besede ovde i rasprave u kojima učestvujem, mogu da zaokružim jednim uputom i porukom da se ono zaokružuje raspravom o prihvaćenom amandmanu na kome sam ja radio. To je, naravno, prilika za mene da proglasim jednu pobedu, ne samo opozicije nego parlamentarizma u našoj državi, ali je to za mene jedna prilika i povod da se podsetimo značaja i značenja naše Narodne skupštine u našem ustavnom sistemu. Uvek treba podsećati, naročito ovakvim povodima, da je naša Narodna skupština, naša centralna politička institucija, mi smo se, ja mislim, ovde saglasili, svetilište političkog života i u tom duhu, ja mislim, treba uvek da pristupamo i raspravama po svim tačkama dnevnog reda na svim sednicama u svim redovnim zasedanjima i vanrednim zasedanjima naše Narodne skupštine. Tim povodom, a budući da nam sutra samo još ostaje da glasamo, što je važna stvar, ja bih hteo svima nama, poštovana gospodo, koji smo građani Republike Srbije, pa i građanima sveta, da čestitam Novu godinu i da u narednoj godini radimo još ozbiljnije, posvećenije, marljivije, upornije, kako bi naš zakonodavni rad imao najbolje moguće posledice za sve naše građane i za sve ljude koji posete našu državu. Kud ćete veće zadovoljstvo da na isteku kalendarske godine poslednje obraćanje na prihvaćen amandman i na ovako važnom zakonu za građane Republike Srbije. Na član 47. amandman je podneo narodni poslanik Balša Božović. Na naziv glave VIII. i član 48. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandra Jerkov.

Poštovani predsedavajući, uvažena ministarko, dame i gospodo narodni poslanici, mi smo u skladu sa prethodnim amandmanima uskladili i ove ostale članove, tako da u članu 48. umesto roka od godinu dana zamenjujemo rečima tri meseca jer rok od godinu dana koji predlaže predlagač zakona neprihvatljivo je dug, pa predlažemo da se taj rok skrati na tri meseca. Mislimo da je to vrlo bitno zato što će se zakon pre početi da primenjuje. Zahvaljujem. Reč ima ministar Snežana Bogosavljević Bošković. Zahvaljujem. Koristim ovu priliku, pošto je pred kraj rasprava o amandmanima na temu Zakona o zaštiti zemljišta, da se zahvalim svim narodnim poslanicima koji su učestvovali u raspravi i u načelu i koji su podneli amandmane na ovaj zakon. Istina je da je ovaj zakon ostao u senci Zakona o poljoprivrednom zemljištu, što je i razumljivo, jer onaj prvi je zakon koji se tiče svakodnevnog života poljoprivrednika, ali ovaj Zakon o zaštiti zemljišta je zaista izuzetno važan zakon, zakon koji se po prvi put donosi u Republici Srbiji i koji ima jedinstven cilj da se pitanja zaštite i uređenja zemljišta uopšte, ne samo poljoprivrednog, urede da se uspostavi sistem praćenja, sistem monitoringa, da se uspostave mere ne samo očuvanja, već i mere rekultivacije, remedijacije oštećenog zemljišta. Ovaj zakon je bio i naša međunarodna obaveza u skladu sa preuzetim međunarodnim obavezama, u smislu potpisanih konvencija i ja želim da istaknem svoje zadovoljstvo i da pohvalim narodne poslanike koji su dali doprinos da ovaj zakon zaista bude dobar kroz svoje konstruktivne amandmane i ovom prilikom želim da istaknem i zadovoljstvo što je ovaj zakon podržan i od strane opozicionih poslanika, nije danas sa nama predstavnik Zelenih, ali prošli put kada je bila rasprava u načelu, i on ga je pohvalio. To je upravo ono što svima nama daje snagu da verujemo da su pitanja koja se odnose na životnu sredinu, pitanja koja nemaju politički kontekst, nego su prosto pitanja koja svi želimo zajednički da uredimo. Mislim da bi bilo izuzetno dobro i korisno kada bi i oko ovih drugih pitanja, kada se radi o poljoprivrednim problemima, problemima u oblasti poljoprivrede, bilo malo više razumevanja i malo više podrške za ono što ova Vlada i ovo ministarstvo evidentno čine da pomognu, da poprave, da unaprede i da prosto dovedu poljoprivredu na neki nivo koji bi, pretpostavljam, i vi želeli.

Uvaženi predsedavajući, gospođo ministarko, ovo je poslednji amandman na koji ću se javljati. Znači, radi se o rokovima i ja želim da pohvalim ovaj zakon, da se zahvalim još jednom na vašem konstruktivnom pristupu i smatramo da ne postoji razlog da se za ovakav zakon ne glasa, jer je on civilizacijski i u korist svih nas. Zahvaljujem. Zahvaljujem, gospodine Marinkoviću. Na član 50. amandman je podnela narodni poslanik mr Aleksandra Jerkov.

Na član 53. amandman je podneo narodni poslanik Balša Božović. Na član 54. amandman je podnela narodni poslanik mr Aleksandra Jerkov. Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini. Poštovani narodni poslanici, pošto je Narodna skupština završila raspravu o svim tačkama dnevnog reda ove sednice, a imajući u vidu da je već prethodno glasala o prve 53. tačke, saglasno članu 87. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, određujem utorak, 29. decembar 2015. godine, sa početkom u 10,00 časova, kao dan za glasanje o preostalim tačkama dnevnog reda Desete sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2015. godini. Zahvaljujem se svim narodnim poslanicima na učešću u današnjoj raspravi. Zahvaljujem se ministarki i članovima Vlade.